Hvala vam lijepo predsjedavajući. Poštovane kolege i kolegice. Otuđenje djeteta predstavlja psihičko i emocionalno zlostavljanje, a Svjetska zdravstvena organizacija ga je prepoznala kao oblik psihičkog poremećaja koje je nužno liječiti. Prema službenim podacima, samo u Gradu Zagrebu godišnje ima oko 300 djece koje pokazuje psihičke posljedice zbog otuđenja, što ukazuje na nivou Hrvatske se radi o brojci od 2 do 3 tisuće djece godišnje. U Hrvatskoj nažalost ovaj problem nije još uvijek prepoznat. Nažalost. Dosadašnja iskustva pokazuju da je problem potrebno rješavati u sprezi odgovarajućom i žurnom suradnju između Centra za socijalnu skrb, sudstva, sudskih vještaka, zdravstvenih radnika koji su uključeni u proces. Kako bi se incident otuđenja spriječio, roditelji koji su u procesu razvoda, trebali bi proći odgovarajuću edukaciju. Otuđenje djeteta treba se jasno definirati Kaznenim zakonom i sankcionirati na odgovarajući način. Dosadašnja iskustva pokazuju da centri ne razumiju problematiku otuđenja, već je svode na tezu konfliktni razvod te oboje su jednako krivi i ukoliko dijete kaže ne želim vidjeti tog roditelja, pitanje se opet postavlja zašto ne želi vidjeti tog roditelja. Vrlo često jer je izmanipulirano od strane drugog roditelja. Djeca unatoč svemu vole svoje roditelje. Takve mučne situacije rješavaju se sudskim sporom 2,5 do 5 godina i u tom periodu roditelji od kojeg je dijete otuđeno nema gotovo nikada niti priliku da uspostavi bilo kakav normalni odnos s djetetom. Nasilje u obitelji. Nakon godine dana smještaja u sigurnoj kući, žrtva nasilja osuđena je na ulicu. Povratak nasilniku ili ih prate česte misli kako otići s ovog svijeta. Zašto? Probati ću vam objasniti i pitati vas gdje smo opet kao društvo zakazali. Spremni smo osigurati opremljene stanove za razne pridošlice dok se naše majke i očevi, žrtve obiteljskog nasilja nakon sigurne kuće na koju imaju pravo najviše godinu dana a vrlo često i puno manje doslovno puste na cestu bez imalo empatije prema njima. Mi iz Živog zida bavimo se pitanjem najugroženijih, zlostavljanih i nemoćnih, ovršenih i sa istim tim ljudima sam osobno komunicirala i radila u smislu pomoći kod institucija i bila na raspolaganju za bilo kakvu komunikaciju koja je takvim ljudima potrebna. Smatram da su zlostavljane osobe čak i nakon što su sklonjene u sigurnu kuću nedovoljno zaštićene. Iako izgube kontakt sa nasiljem događa se nepravda od nedovoljno provedenih zakona. Treba imati na umu da zlostavljani ljudi psihički se ne mogu samo tako oporaviti a da ne govorimo o tome da gube sva prava. Često se izjednačava žrtva i nasilnik tako da tu ne dolazi do temeljne razlike što su i stručnjaci iz Europe ustanovili kada su analizirali situaciju u Hrvatskoj. 20 žena ne dovoljno i ne na vrijeme zaštićeno je umrlo protekle 2 godine, naravno posljedice zlostavljanja. No pitanje je, što kada osoba, žrtva nasilja mora izaći iz sigurne kuće, jer kao što znamo to nije trajni smještaj, samo privremeno prebivalište dok se osoba ne snađe. Ali postavlja se opet pitanje kako da se snađe bez pomoći institucija. Takva osoba je istraumatizirana i dovoljno je da samo vidi sličnu situaciju traume se opet vraćaju. Takvoj osobi je još u kući potrebno osigurati smještaj stranih institucija. Pomoći, izaći ponovno na tržište rada i to pod okolnostima koje su prihvaćene za osobu i za djecu. Stalno govorimo o žrtvi, žrtva zlostavljanja je žrtva bez obzira na spol. Hoće li ova Vlada osporiti činjenicu da njima ne treba smještaj odmah i promptno čim izađu iz kuće? Hoće li osporiti činjenicu da im ne treba pomoći izaći na tržište rada da to trebaju oni i mogu sami? Ne, ako tako mislimo zakazali smo kao narod, društvo i svi mi koji ovdje sjedimo. Lako je promatrati iz daleka i neobazirati se ali okrenimo se oko sebe i recimo konačno ne politologiji i počnimo konačno misliti na one najugroženije. A to su djeca, starci i žrtve bilo kakvog nasilja. Njima smo potrebni ovdje i sada. Žrtve nasilja su osobe obilježene za čitav život ali vrlo jaki duhom i mislima i mogu živjeti skoro pa normalno ako im mi kao društvo i institucije to omogućimo [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] Tražiti ćemo izmjene i dopune svih potrebnih zakona kako bi se na odgovarajući način zaštitile žrtve i sankcionirali svi počinitelji.

Uprava ova djelatnost odnosno aktivnosti kada je u pitanju nadzor poštanskih pošiljci bit će definirana kada budemo sada donosili novi Zakon o službenim kontrolama. g. Hajduković. Uvaženi državni tajniče, kaže se u ovome prijedlogu zakona da je za provođenje zakona potrebno osigurati dodatna sredstva iz djelokruga rada državnog inspektorata. Mene zanima da li imate projekcije o kojim točno sredstvima se radi i točno koliko bi se povećao, povećo intenzitet rada državnog inspektorata budući da je predviđeno dakle kao što vidimo iz, i za uvodnog dijela zakona da je predviđeno puno više, puno veći angažman inspektora u uzimanju uzoraka i određivanju da li postoje karantenske ili ne karantenske vrste prisutne u RH. Izvolite odgovor.

Kolega državni tajniče, ja mislim da je ova tema vrlo važna i dobro je da vodimo računa o, o našim zelenim površinama i bilju i drveću i obično da, kao što je rekao kolega maloprije se više oko toga informiramo tek kad se desi neka, neka bolest ili neka nesreća, pa onda postanemo svjesniji koliko je, koliko je bitno voditi računa i o ovim stvarima koje su definirane zakonom, al ja bi iskoristio priliku ovdje da pozovem sve naše sugrađane 25., 26. i 27. ove godine na finale akcije „Zasadi drvo ne budi panj“ gdje se ljudi uključuju u aktivnosti sadnje drveća, evo u Gradu Zagrebu na području park šume Maksimir na Medvednici da idemo svi skupa zajedno pokušati malo vratiti živote našim zelenim površinama jer na taj način čuvamo i sebe i svoju zemlju i buduće generacije koje dolaze [[Upadica: Hvala]] iza nas. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, da mi kroz uvođenje ovoga zakona u naš zakonodavni okvir stvaramo pretpostavke da štitimo domaću proizvodnju, da štitimo i kontroliramo unos i provoz biljnih materijala u RH i tu sigurno da moramo bit još stroži zato me čudi da ste tako malo povećali sredstva za kontrolu na državnim granicama jer imamo niz primjera gdje smo propustili zaštititi svoj prostor od ulaska na naše, našu poljoprivrednu proizvodnju novih štetnika kao što je američki cvrčak i širenja zlatne žutice u vinogradima do evo širenja velikog štetnika hrastove mrežaste stjenice koja je napravila i ove godine velike štete u našim šumama, pa vas pitam koliko je ove godine ministarstvo dalo sredstava šumarskom fakultetu i šumarskom institutu za istraživanje i sprečavanje širenja hrastove mrežaste stjenice na način da zaštitimo svoju proizvodnju i omogućimo drvnoj industriji sirovinu? Naime, ne radi se o tome da ovim zakonom mi startamo od nule i da do sada ništa nismo radili. Naime, u Hrvatskoj su bili u primjeni zakoni koji su regulirali ovu djelatnost, za to su bila osiguravana sredstva i sredstva za pun nadzor provedbe ovog zakona se nalaze na proračunu državnog inspektorata, s time da je Ministarstvo poljoprivrede osiguralo samo dodatna sredstva za edukaciju i osposobljavanja naših djelatnika odnosno onih agencija i tijela koje je osnovalo Ministarstvo poljoprivrede, kako bi taj sustav još više nadgradili dobro, osposobili sve učesnike u ovome lancu provedbe zakona kako bi upravo mogli jamčiti da na području RH sačuvamo našu proizvodnju od štetnih organizama. Hvala poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Evo, prije svega, cijenim vašu brigu za vezano za ovaj zakon i biljnom zdravstvu. Da li ćemo u budućnosti proizvoditi dovoljno hrane za ljudsku proizvodnju i potrošnju, a znamo da nećemo imati hrane ako nećemo imati intenzivnu poljoprivredu, a ona jednostavno traži upotrebu kemijskih sredstava. I druga stvar je, da li ćemo u budućnosti hranu koju proizvoditi biti dovoljno zdravstva, ispravna s obzirom na korištenje tih kemijskih sredstava. Čini mi se da ljudi na našem planetima sve više i više, da hrane treba sve više i više, ali nemoguće je proizvodnju, poljoprivrednu proizvodnju više imati dovoljnu veliku kako će zadovoljiti sve potrebe ljudi, a kemijski proizvodi koje mi koristimo za održavanje biljne vrste su sve opasnije i opasnije, kako ćemo zaštiti [[Upadica: Hvala lijepo.]] ljude, da li će inspektorat uspjeti [[Upadica: Hvala.]] sve to staviti pod kontrolu? U Hrvatskoj naš sustav znači našim građanima jamči sustav sigurne uporabe hrane koja je zdravstveno ispravna i kvalitetna upravo u ovom dijelu postupanja, ovaj zakon nije jedini koji regulira ovu djelatnost nego i brojni drugi zakoni, naime, mi primjenjujemo ona sredstva koja su dozvoljena na području EU upravo vodeći računa da naši proizvođači i naša hrana koju proizvedemo bude uvjetna da može nastupiti na tržištu EU i na tržištima trećih zemalja, a to smo jednostavno uredili kroz niz zakona koji reguliraju ovu ... [[Govornik se ne razumije.]] Hvala. Poštovani državni tajniče, imam jedno pitanje. Da li je strogo zakonski regulirana ako neka bolest napadne neko drvo ili ako se dogodi ona strašna oluja što smo imali u Zagrebu, što sa tim drvima, dakle gdje, da li to sve ide za kompost ili se to može iskoristiti za ogrjev naših siromašnih građana jer sam ja gradonačelniku Bandiću predložio kad je onih tisuće i tisuće stabala bilo pokošeno olujom, da i konzultira se sa stručnjacima koji su rekli da ta drva koja su bila pokošena, koja su se morala ispiliti zbog sigurnosti građana, da može ići sa ogrjev naših siromašnih građana. Da li je zakonski strogo regulirano gdje sa tim drvima koja napadne neka bolest pa se mora odstraniti ili to sve ide u kompost, je li postoji mogućnost da se donira siromašnim građanima za ogrjev? zakona, drugi zakoni to reguliraju i zna se kako se neškodljivo postupa sa takvim materijalima odnosno kako se na neškodljiv način zbrinjavaju. Danas kada govorimo o ovoj važnoj temi i biljnom zdravstvu, ja isto na tragu kolega koji su govorili prije mene želim iskoristiti priliku i pohvaliti jednu akciju koja se zove Boranka koju provodi Savez izviđača Hrvatske u suradnji sa Hrvatskim šumama i Hrvatskom gorskom službom spašavanja, ali i mnogim drugima, dakle, partner su im i Ministarstvo poljoprivrede i Vlada i brojne ambasade i dobili su već nekoliko nagrada za uspješnu promociju, a riječ je o volonterskoj akciji pošumljavanja opožarenih područja Dalmacije sa intencijom širenja na ostatak Hrvatske i to je jedan primjer kako jedna dobra aktivnost može pomoći i u prevenciji, ali i oporavku naših šuma i to je svakako jedna od akcija kakve treba podržavati, ne samo u vrijeme kada se požarišta dogode i kada se dogode velike tragedije na pragu ovoga što su kolege prije mene govorile nego kontinuirano i mislim da ta akcija ide u dobrom pravci i zato sam želio samo iskoristiti priliku da ih pohvalim evo i da im damo poticaj u daljnjem radu. Žele li uzeti riječi izvjestitelji odbora? Otvaram raspravu.

Nacrtom prijedloga uređuje se područja zdravstvene zaštite bilja, mjere za sprečavanje, unošenje i širenja štetnih organizama, bilja i biljnih proizvoda i drugih predmeta, kao i njihovo suzbijanje primjenom fitosanitarnih mjera.

Definiraju se nadležna tijela u provedbi zakona, Ministarstvo poljoprivrede, Državni inspektorat preko Fitosanitarne šumarske inspekcije, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Hrvatski šumarski institut Poslove nadzora unosa bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u granično područje RH u iznimnim slučajevima mogu obavljati ovlašteni granični službenici RH, carinski službenici, službenici Granične policije, a za obavljanje poslova i zadaća iz područja biljnog zdravstva mogu se ovlastiti i druge pravne osobe s javnim ovlastima. Definiraju se novi propisi štetnih organizama kao što su karantenski štetni organizmi, prioritetni štetni organizmi, ne karantenski štetni organizmi, karantenski štetni organizmi zaštićenih područja te neregularni karantenski štetni organizmi bilja. Daje se mogućnost za propisivanje stožernih mjera od onih koje su navedene uredbom EU br. 2016/2031, ministar nadležan za poljoprivredu može donositi pravilnike sa ciljem fitosanitarne zaštite s tim da se vodi računa da te mjere nemaju za posljedicu zabranu i … ograničenje unosa bilja na području Unije. Isto tako ministar može donijeti naredbe u cilju poduzimanja mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja štetnih organizama. Fitosanitarne mjere mogu se primjenjivati na one štetne organizme za koje se smatra da bi mogli ispunjavati uvjete za uvrštavanje na popis karantenski štetnih organizama Unije. Uvodi se obveza pružanja informacija putnicima i korisnicima poštanskih usluga koje na područje Unije unose bilje, biljne proizvode i druge predmete što po važećem zakonodavstvu nije bilo propisano. Stvaraju zakonske osnove za nadogradnju registra specijaliziranih subjekata, a to su specijalizirani subjekti koji u Uniju unose ili unutar Unije premiješaju bilje, biljne proizvode i druge predmete koji su ovlašteni za izdavanje biljnih putovnica koji imaju fitosanitarne certifikate koji predstavljaju oznake za dnevni materijal za pakiranje i drugo. Za specijalizirane subjekte posjednike bilja olakšanje dolazi u jedinstvenijoj i transparentnijoj dokumentaciji unificirani obrazac biljne putovnice, bolje zaštite kao i mogućoj financijskoj pomoći u otkrivanju i radikacije štetnih organizama. Jedna od najvećih novina za specijaliziranog subjekta posjednika bilja što se u nacrtu prijedloga Zakona o biljnom zdravstvu između ostalog daje mogućnost specijaliziranim subjektima da samostalno pregledavaju bilje, biljne proizvode i druge predmete te za njih izdaju biljne putovnice, a što do sada u važećem Zakonu o biljnom zdravstvu nije bilo moguće. Obvezno je i osposobljavanje edukacije specijaliziranih subjekata kako bi stekli određena znanja za izdavanje biljnih putovnica, osposobljavanje specijaliziranih subjekata provodit će nadležna tijela. Za provedbu ovog zakona potrebno je osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu za obavljanje poslova iz djelokruga rada Državnog inspektorata. On stupa na snagu 14. prosinca 2019. kojem danom prestaje važiti Zakon o biljnom zdravstvu i prateći pravnici trebaju se donijeti u roku od 6 mjeseci ili godinu dana. Gospodin Domagoj Hajduković će iznijeti mišljenje Kluba zastupnika SDP-a. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, pomoćniče, kolegice i kolege. Naime, Vijeće EU je detektiralo određene manjkavosti u direktivi od 2000. godine koja je do sada regulirala ovo pitanje i uputilo je Komisiji da učini potrebne izmjene koje su se desile zbog klimatskih promjena, zbog globalizacije trgovine i prometa, biljnim resursima te novonastalim situacijama kada govorimo o globalizaciji tržišta općenito.

Znači cilj biljnog zdravstva je zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama, utvrđivanja prisutnosti štetnih organizama, stvaranje uvjeta za optimalnu proizvodnju i trgovinu biljem, zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama, uvođenje biološke zaštite bilja i usmjeravanja razvoja zdravstvene zaštite bilja, reguliranje financijskih naknada štete i odštete posjednicima bilja kao i reguliranje inspekcijskog nadzora. Ja bih želio podcrtati nekoliko stvari koje smatramo bitnim u ovom zakonu, to je financiranje naknade štete i odštete posjednicima bilja. Budući da je bilo vrlo negativnih iskustava prilikom elementarnih nepogoda i ostalih odšteta, prije svega posjednicima bilja, ono što bi nas zanimalo je kako će ministarstvo dodatno regulirati i zaštititi posjednike od eventualnih invazivnih štetnih organizama i reguliranje inspekcijskog nadzora. Dakle, čuli smo od gospodina državnog tajnika da je za sljedeći proračun predviđena povećanje stavka za rad Državnog inspektorata u visini 150.000 kuna, zbog povećanja obima posla, dakle prije svega zbog ranog otkrivanja prisutnosti štetnih organizama što je od iznimne važnosti za pravodobno i učinkovito iskorjenjivanje i sprečavanje šteta. Budući da je stav uvijek da je kuna uložena u prevenciju je pet kuna ušteđeno u sanaciji ovaj iznos se čini prilično mali s obzirom da će Državni inspektorat morati pojačati svoje aktivnosti, uzimati uzorke. A prilikom otkrivanja štetnih organizama stvarati akcijske planove za njegovo iskorjenjivanje i kontrolu štete. Prema tome, 150.000 kuna se čini malo ukoliko razmišljamo o tome koliko će se povećati obim posla Državnog inspektorata. Dobro je da će iznimno i druge službe moći činiti ovaj nadzor, međutim Državni inspektorat ima ljude koji su obučeni za upravo ovaj dio zaštite i oni zapravo provode i najučinkovitiji nadzor posebno nakon što je karantenski ili ne karantenski organizam već prisutan odnosno unesen na područje odnosno teritorij unije u ovom slučaju RH. Dobro je što će se prvi puta u jednom propisu objediniti karantenski i ne karantenski štetni organizmi što mislimo da će smanjiti eventualne nedoumice, zabune i učiniti zapravo propis efikasnijim. Prema tome, u prvom čitanju smo spremni podržati ovakav zakon, ali kada govorimo o zaštiti bilja ne mogu ne spomenuti naš stav i vjerovanje, a to je o marihuani. Kolegice i kolege Hrvatska ima izvrsnu klimu, veliku količinu obradivih površina, na dobrom je geostrateškom položaju i k tome je članica EU. Obzirom na pozitivna iskustva drugih članica trebalo bi u kontekstu razvoja gospodarstva vezanog uz proizvodnju industrijske konoplje staviti na dnevni red i potpunu legalizaciju marihuane u rekreativne svrhe. Hrvatska je u idealnoj poziciji da postane europski lider, a legalizacijom i liberalizacijom ostvarit ćemo i dodatni rast prihoda koji bi se mogao usmjeravati na otvaranje novih radnih mjesta. Rezultat toga je dodani razvoj turističkog sektora, poljoprivredna proizvodnja i rast BDP-a jer bi se legalizacijom i liberalizacijom pod kontrolom države ostvari dodatni rast prihoda koji bi se mogao usmjeravati u otvaranje novih radnih mjesta ali i za saniranje i financiranje drugih točaka, sektora i segmenata društva koji tu potporu trebaju. Tako da evo molimo bih ministarstvo i ovom prilikom da se o ovome razmisli, da posebna pažnja tim više što industrijska konoplja je prisutna na našim, u našim krajevima i tradicijski jako drugo, koristila se doduše u druge svrhe, ali i ovo je jedan odgovor novom vremenu. Gospodin Hrvoje Zekanović ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, nezavisnih zastupnika gospodina Glasnovića, Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege govorimo o jednom zakonu kojeg ćemo vjerojatno svi pozdraviti, dakle Prijedlog Zakona o biljnom zdravstvu. Međutim, ovdje nešto eto državni tajnik je nešto spomenuo probleme koji trenutno muče, muče hrvatske građane ono što se tiče ovog zakona, ali ne previše. Ja ću ovdje istaknut jedan problem koji je jako, jako velik, a o njemu se stidljivo ili gotovo nikako ne govori. Dakle, prije svega dalmatinski gradovi, a i mnogi istarski gradovi su unakaženi, promijenjeno im je lice zbog nerada. I upravo se to tiče ovog zakona. Radi se o dva štetnika, to je palmin drvotoč i crvena palmina pipa. Dakle, radi se o desecima tisuća palminih stabala koje su uništeni od 2011. godine. Za one koje ne znaju 2011. godine je prvo u Šibensko-kninskoj županiji se pojavila upravo, pojavio taj štetnik koji napada palme i zapravo nema pomoći ako se palme ne tretiraju, kasnije se proširio po čitavoj Dalmaciji, eto čak i po nekim istarskim naseljima i gdje su tisuće i tisuće, ponovit ću deseci tisuća palmi uništeni. Imamo jednu nenadoknadivu materijalnu štetu. Za one koji kažu, e neš ti palma, jedna palma od 20-tak godina jel palme rastu jako polako i jako sporo, ona košta možda i 100.000 kuna. Govorim o onim velikim žumarama, velike žumare s tim da su ona kanarska datulja koja također ugrožena još skuplja, još skuplja. Male žumare koje također ima puno, nisu toliko ugrožene, ali ove dvije vrste palmi ne da su ugrožene nego su desetkovane, gotovo ih više uopće nema. Imamo trajno promijenjeno lice mnogih dalmatinskih priobalnih gradova i nikom ništa, nikada od Ministarstva poljoprivrede nismo čuli niti riječ o ovom problemu. E sada čija je dužnost zapravo da se bavi ovim, ja sam malo gledao ovaj zakon, pa kaže ok tu imamo fitosanitarne inspektore oni će nadzirati, znači obavljaju nadzor drugog bilja, biljnih proizvoda itd., imamo šumarske inspektore koji također nadziru i promatraju, imamo agenciju, imamo i agenciju. Dakle, agencija što ona radi? Agencija ona provodi npr. akcijske planove, ali tko će, tko će prisiliti, tko će educirati, tko će zaštititi evo ja ću reći hortikulturu dalmatinskih, ne samo dalmatinskih nego kažem i istarskih naselja u obalnom pojasu? Nitko. Vi morate znati da male općine koje imaju načelnika, po nekad samo zaposlenoga ili možda i eto još kojeg tajnika jednostavno nisu znači kapacitirani, nemaju stručne kadrove koji se mogu nositi s ovim problemom, nemaju sredstva da zaštite se od ovoga problema. I mi već sada 8 godina gledamo kako nam se mijenja izgled naše obale, kako palme koje su bile ukras našeg prostora nestaju i nestale su, a ovaj zakon zapravo o tome više ne govori, ne govori ništa.

Zašto ih netko nije formalno, službeno upozorio? Ali ja vas sad pozivam kao ministarstvo pa onda se javite fitosanitarnom inspektoru, šumarskom inspektoru ili toj agenciji neka se danas napiše dopis svim jedinicama lokalne samouprave u ugroženom prostoru, njih nekoliko 100-tina znači 100 pisama, to je po 3 kune pismo, nije puno jel tako, neka se ljude upozori na ovaj problem. Ne samo to, neka im se ponudi rješenje, ljudi ne znaju, 8 g. nitko po ovom pitanju ništa ne radi i sad ćemo mi donijeti zakon, hoće li ovaj zakon riješiti ovaj problem? Pa naravno da neće. Imali smo, evo ga, svi smo bili zgroženi kad je koliko, i sad ću pogriješiti, 40 ili 50 000 stabala uklonjeno iz park šume Marjan. Svi smo ostali onako konsternirani, sad šta ajme, kako se to događa. Alo, što su vaše službe, što su šumarski inspektori, što su fitosanitarni inspektori radili desetljećima? Nisu ta stabla stradala u 20 minuta, radi se o godinama i godinama nerada. O godinama i godinama nerada. Tko je odgovoran? Ima li netko, je li netko odgovoran ili se ovi ljudi plaćaju tek tako da stoje? Znači evo ja vas pozivam prvo, jedno pitanje me zanima odnosno odgovor zapravo, postavljam pitanje. Tko je odgovoran za katastrofu u park šumi Marjan, je li neka institucija zakazala? Tko je odgovoran što su unakažena lica naših priobalnih gradova? Deseci i deseci gradova, naselja, znači turistička naselja više nemaju palme i što namjeravate, to je treće pitanje zapravo, što namjeravate poduzeti po ovom pitanju? Hoće li makar evo danas se početi pisati jedno pismo svim jedinicama lokalne samouprave da postoji ta crvena palmina ili crvena afrička pipa koja uništava palme jer ako netko uloži 20, 30, 50, 100 000 kuna u jedno stablo, pa ja bi volio znati da ga nešto ugrožava a država je ta koja treba obavijestiti zapravo zaštititi i imovinu građana. I naposljetku, ako nakon tog poslanog pisma jedinice lokalne samouprave nemaju sredstva, nemaju način da se nose s ovim problemom, pa to mora napravit država. Nije ovo problem, ne znam općine Rogoznica ili općine Sumartin na Braču ili ne znam, bilokoje općine, ovo je problem, govorimo baš o općinama koje su skroz stradale katastrofalno, ovo je problem državni problem.

Dakle, napišite pismo, pošaljite lokalnim samoupravama i nek se netko konačno počne bavit ovim problemom jer ne može biti ono „nitko nije kriv“, hvala lijepo.

Evo poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče sa kolegama. Biljno zdravstvo u Hrvatskoj je možda i zapostavljena tema u odnosu na ono što bi trebalo biti jer nažalost unatoč našim zakonima koji se donose onako površno pa onda zakonima koji budu izmasakrirani uredbama i pravilnicima i na kraju se ništa od toga ne provodi onoliko koliko treba je stvorilo poprilično problema u biljnom svijetu i zdravlju biljnog svijeta. Jedan od najvećih problema i uzročnika da mu kažemo tako lošeg zdravlja bilja u Hrvatskoj su Hrvatske šume. Hrvatske šume koje zlorabe temu zdravlja bilja pod krinkom štetnika ili nekih bolesti ne da vrše sječu nego kose šume. šume su devastirane pod krinkom da su se razboljele pa tako imamo uništene cijele kestenove šume na Banovini, u Sisačko-moslavačkoj županiji, pod krinkom mušice se sijeku abnormalno hrastovi, sada je i jasen došao na red pod krinkom bolesti sušenja jer da se ne bi upropastio i da bi ga se iskoristilo, treba ga posjeći prije nego se on osuši. Takav je stav Hrvatskih šuma. Dokaz tome je da Hrvatske šume ne mogu isporučiti dovoljno mase koja se nažalost drobi u sječku koja se izvozi iz Hrvatske i na tome naše susjedne zemlje grade onu priču oko kvote CO2 koju svi odbijaju s našim drvetom umjesto da naše šume služe za preradu u Hrvatskoj, da služe za preradu u finalni proizvod kako bi se ovdje stvarala i nova radna mjesta ali i kako bi ova država stvorila novu vrijednost od toga što su naše šume dale. Znamo jako dugo dobro koliko šume rastu i ova generacija koja krči, nimalo nije zaslužna za te šume koje mi danas imamo. Da bi se šume krčile, koristi se još jedan zakon kojime se poljoprivredno zemljište koje je „zaraslo“, pašnjaci, upisuje u šumsko zemljište. Nedavni primjer imamo u gradu Popovači gdje se 400 ha takvog zemljišta upisuje u šumsko zemljište ne zato što su tamo šume nego zato da bi se tad povećao i da bi Hrvatske šume imale alibi za sjeći što više drveta koje odlazi na sumnjiva mjesta, često puta se i na sumnjiv način siječe, često budu i kamioni koji nelegalno voze to drvo no naši zakoni koji su šuplji kao švicarski sir, dozvoljavaju sve to.

Mi imamo primjera da smo imali uneseni genetski modificirani kukuruz za kojega se 12 godina vodi sud i još nije završio. Imamo primjera da je prodana, genetski modificirana soja sa deklaracijom da nije a onog trenutka kada su naši poljoprivrednici dovezli tu soju i predavali u silose uzrocima se utvrdilo da tu postoji genetski modificirane soje. Znači opet primjer kako se zloupotrjebljavaju hrvatski zakoni koji su izmasakrirani kako sam rekao na početku uredbama i pravilnicima. I nažalost nitko ne odgovara a kompletno stanje biljnog zdravlja svakog dana je sve lošije. Za čistoću vode, zraka, kukaca koji možda nam nisu toliko bitni na prvi pogled ali moramo shvatiti da bez njih nema niti čovjeka ne vodi se nimalo računa već se vodi samo računa o tome koliko će se izvući dobiti, više osobne nego za proračun korisne i na koji način će mnogi ljudi postati bezobrazno bogati na onome što su naši preci stvarali, što su sadili, što su uzgajali. Zato mislim da treba zakone poštivati onako kako su napisani, da treba biti što manje ovih uredbi i pravilnika. I jedina možda pozitivna stvar je taj naš ulazak u EU pa moramo implementirati zakonodavstvo EU u naše zakonodavstvo i možda ipak to malo koči ove interese ovih lobija i skupina koje pljačkaju ovu državu besramno i bez obzira na to da i oni imaju djecu i da njihova djeca trebaju također živjeti ovdje i od onih resursa koje RH ima.

Evo hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče, poštovani učenici, sve vas skupa pozdravljam i drago mi je da i ja mogu nešto reći vezano za Zakon o biljnom zdravstvu. Ovaj zakon, primjena njegova u Hrvatskoj je implementacija europskih uredbi. Da, mi smo članica EU, dio zajedničkog europskog tržišta i moramo provoditi zajedničke poljoprivredne politike koje bi trebali osigurati i nama u Hrvatskoj dostatnost u proizvodnji hrane, održivost te proizvodnje i sačuvati bioraznolikost ali sigurno garantirati jednu sigurnost potrošačima u RH. I zato pozdravljamo donošenje i ovoga zakona i unos europskog zakonodavstva u naše ali sigurno da tu mi kao HSS tražimo i jače kontrole na ulazu u RH. I zato sam i u replici a i sad ponavljam da ovih 150 tisuća kuna povećanja za Državni inspektora, za fitosanitarne inspekcije je premalo jer se pokazalo u niz primjera da je prvo malo sanitarnih inspektora, fitosanitarnih inspektora na našim granicama, da ih treba povećati broj, da im treba povećati plaće i dobro da će se i njima ovih 6%, nadam se da se to i na njih odnosi povećati plaće. A s druge strane da imaju i kvalitetnu opremu, laboratorije gdje mi možemo kontrolirati taj unos i provoz biljnog materijala u RH, da nam se ne dogodi da imamo problem kao sa mesom koje je ušlo zdravstveno upitne kvalitete na naše tržište pa su bile prve informacije da nije na našem tržištu makar onda se je pokazalo da je na našem tržištu. Evo sada se to ponavlja sa mesom koje je tretirano vinobranom u trgovačkim kućama da bi se sačuvala boja i organoleptička privlačnost kupcu. To se ne smije događati i to moraju naše institucije pa i inspekcije prije reagirati a zato im treba i više ljudi i više novca, zbog toga to govorim.

Primjer loših primjera kako nismo na vrijeme odreagirali to je unos već sam spomenuo američkog cvrčka i veliko širenje zlatne žutice u vinogradima u RH. Vidimo da je u Istri nekakav pomak napravljen u smislu krčenja starih nasada ali je to premalo da se samo riješi u Istri i samo 5 milijuna kuna ove godine za tu mjeru. Što je sa ostalim područjima gdje je ovaj štetnik uočen? I sigurno da bi trebalo odreagirati da se našim poljoprivrednim proizvođačima omogući tretman insekticidima i to kao naređena mjera, isfinancirana od strane nadležnog ministarstva. A onaj drugi problem je i krčenje starih nasada za koje se ne znaju čiji su vlasnici, gdje su vlasnici, mora se naći model kako zaštiti proizvodnju grožđa i vina u RH a također spomenuto je problem u šumarstvu, ušla nam je hrastova mrežasta stjenica sa biljnim materijalnom u Hrvatsku, već se je raširila realu od Spačvanske šume prema ovdje zapadnom dijelu. I sigurno da će prave štete vidjeti se tek nakon 5 ili 10 godina. I evo igrom slučaja sam bio na jednom sastanku gdje je Šumarski fakultet i institut pratio ovog štetnika, imaju znanstveni pristup tome što ja pozdravljam ali sigurno da treba više sredstava izdvojiti iz proračuna da se omogući institutu koja je jedna od javnih službi dionika u ovom procesu, implementacija ovoga zakona više sredstava da se ta istraživanja nastave i da se osmisle modeli kako spriječiti širenje ovoga štetnika i uništavanje hrastovih šuma u Hrvatskoj, nisam dobio odgovor na repliku koliko je sredstava ministarstvo uplatilo institutu za ova istraživanja i tražimo da to u idućoj godini bude primjereno ono što institut i Šumarski fakultet traže. Također, želim istaknuti veliki problem u pčelarstvu, proizvodnji meda u RH gdje sigurno postoji dugogodišnja tradicija, gdje imamo jedan od kvalitetnijih medova u Europi i gdje bi trebalo to kroz ne samo zaštitu proizvodnje nego to govorim u kontekstu zaštite i primjene onih insekticida koji štete pčelama. Evo ovih dana je Europska komisija uredbom donijela, još jedan insekticid je zabranjen na području cijele Europe pa pitam što Hrvatska čini na tom planu da se ne unose u naš prostor i da se ne rabe u poljoprivrednoj proizvodnji oni insekticidi koji uništavaju pčele jer vidimo da zbog nedostatka pčela imamo i manju oplodnju kod voćnih vrsta jer imamo problem pada proizvodnje uz onaj dio problema sa tržištem i uvozom proizvoda baš u berbi jabuka, mi uvezemo jabuke i srušimo cijenu tako da se to našim proizvođačima ne isplati. A ono što želim posebno istaknuti ovdje prilika je da pozdravim entuzijaste i volontere koji čuvaju bioraznolikost u Hrvatskoj, posebice voćkarica, evo i neki dan je održan sajam izložba proizvoda voća jabuka, krušaka, šljiva i svega onoga što se proizvede u našoj Hrvatskoj od starih sorti koje smo mi zapostavili. A čujte, dolaze nam to gledati ljudi iz Austrije, Njemačke i Slovenije, samo mi to izgleda dovoljno ne cijenimo i ja sam tražio pa i ovdje ponavljam da to bude jedna tematska sjednica Odbora za poljoprivredu, da se u novoj financijskoj perspektivi do 2030. ovo uvrsti u program ruralnih mjera, ruralnog razvoja jer je to sigurno ne samo očuvanje bioraznolikosti i te genetike nego i prilika našim ruralnim krajevima, našim ljudima koji već imaju nasade starih voćnih vrsta da kroz to ostvare i određene prihode i da na taj način očuvamo i život u tim ruralnim prostorima i drago mi je da se tu uključio i Poljoprivredni fakultet i Agronomski fakultet i sudjelovala je i bivša savjetodavna služba sad djelatnici Ministarstva poljoprivrede što govori da smo na dobrom tragu samo evo treba još pojačati aktivnosti da se tim entuzijastima omogući da se oni od toga što su sačuvali te stare voćne vrste, dobiju priliku da to bude i nekakva komercijalna proizvodnja, da imaju dohodak za svoje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i da mogu živjeti od toga. I naravno, prilika je evo obzirom da je riječ o zakonu iz Ministarstva poljoprivrede, da pitam kad ćemo podnijeti zahtjev za moratorij prodaju zemlje strancima naredne 3 g. što nam pristupni ugovor omogućava jer dobili smo informacije da su određene aktivnosti poduzete i da su materijali poslani i da se čekaju primjedbe. Pitam kad će to biti u raspravi u Hrvatskom saboru, u dnevni red je ušlo, nije dobro da se s tim odugovlači jer moje i naše mišljenje iz HSS-a je da bi odlukom Hrvatskog sabora još ojačali poziciju Ministarstva poljoprivrede i Vlade u traženju da se zabrani prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta strancima još 3 g. u Hrvatskoj i na taj način omogućili rast poljoprivredne proizvodnje kroz okrupnjavanje i promjene najsuvremenijih agro-tehnoloških mjera u proizvodnji jer bez državnog poljoprivrednog zemljišta nema okrupnjavanja posjeda, nemoguće je planirati proizvodnju i sigurno ćemo i dalje imati jačanje uvoza a očito to uvoznim lobijima odgovara, ne bi volio čuti da to odgovara i Vladi zbog punjenja proračuna nego bi Vladi trebao bit interes i kroz ovaj Zakon o biljnom zdravstvu i kroz stimulaciju domaće proizvodnje da nam i nema potrebe uvoza i pronosa stranih biljnih materijala u Hrvatskoj nego da štitimo domaću sjemensku proizvodnju jer evo bruji među našim poljoprivrednim proizvođačima pa i na ovom skupu, da će se zabraniti sadnja tih starih sorti i sjemenja, da ćemo morati samo ovo što je deklarirano od stranih sjemenskih kuća, ja naprosto ne mogu to vjerovati jer imamo domaće institute, u Osijeku, u Zagrebu, BC institut, koji imamo znanja i sigurno da tu sjemenarsku proizvodnju moramo štititi ali i ove entuzijastima koji čuvaju to staro sjemenje, stare voćkarice, omogućiti da se s tom proizvodnjom nastave baviti i da očuvamo bioraznolikost a našim potrošačima osiguramo zdravu hranu.

Kolegice i kolege, pa drago mi je da je danas pred nama ova tema i da pred nama su ove izmjene zakona, čuli smo jutros da je ovaj zakon prvi puta donesen 2005. g. i da su ove izmjene koje su pred nama inicirane od strane i Europske komisije koja smatra da su određene mjere koje su propisane ovim zakonom do sada zastarile i ono što praksa govori, potvrđuje te stvari i zato mi je drago da je ovaj zakon danas pred nama a čuli smo puno situacija koje su regulirane ovim zakonom, čuli smo isto tako danas već ovdje da u pravilu o nekim problemima raspravljamo tek kad oni poprime razmjere katastrofe i kao i mnogi kolege prije mene, ja ću govoriti o jednom primjeru koji se tiče kraja iz kojeg ja dolazim. Dakle, riječ je o potkornjaku koji je našao šume Gorskog kotara ali napada i par šumu Marjan. Dakle, 2014. g. nakon strašnog ledoloma koji je pogodio Gorski kotar, 2 g. kasnije šume Gorskog kotara poharao je potkornjak i to ne ovaj naš domaći već američki cvrčak dakle koji je opet rezultat globalnog zatopljenja što smo isto čuli jutros ovdje da dovodi do takvih situacija i stoga pozdravljam izmjene koje sve dolaze u ovom zakonu budući da ovlasti koje sada dobiva ministar da reagira u takvim situacijama ali i inspekcijski nadzori, bio u budućnosti trebali prevenirati takve pojave a ja samo da podsjetim dakle potkornjak u pravilu napada oslabjela stabla, stabla koja su u pravilu pogođena ili požarištima ili ledolomom kao što se dogodilo u Gorskom kotaru ali i stabla koja propadaju zbog nebrige i neodržavanja šume. Dakle kad pričamo o Gorskom kotaru, 27% šume na području Gorskog kotara je u privatnom vlasništvu i u pravilu ta šuma je nekada i zbog administrativnih barijera i zakonskih ograničenja koja dakle nesređenih zemljišno knjižnih odnosa, ograničenja koja vlasnici imaju kod uporabe drveta na takvim područjima je često i ona zapuštena.

Ovo bi trebalo poboljšati i ubrzati te procese iako moram reći da su Hrvatske šume odradile dobar posao po pitanju Gorskog kotara jer iako je to trajalo 2 godine kada gledamo u 2017. godini od potkornjaka je na području Gorskog kotara stradalo oko 136 tisuća kubika drvne mase dok je krajem prošle godine to svedeno na nekih 13 tisuća kubika. Dakle tu se vidi da je ta priča u Gorskom kotaru sada zaustavljena ali bi nam trebala biti jedno upozorenje za ubuduće, dakle da o tome vodimo računa. Ako gledamo pak situaciju u park šumi Marjan, oni nisu još ni blizu koliko ja vidim po informacijama koje imam da tamo to svedu u neke normalne razmjene i šuma u Marjanu je još uvijek i dalje ugrožena i po tom pitanju bi trebali napraviti dodatne napore. Drugo, ono što nije regulirano ovim zakonom, dakle povećane su i neke kazne ali nije regulirana naknada štete. Dakle mi samo pričamo o kaznama i inspekcijom nadzoru što je dobro, ali recimo ogromna šteta koja je nastala na području Gorskog kotara još uvijek visi tko će ju namiriti, odnosno tko će snositi odgovornost za te stvari koje su nastale ne samo u nekakvom prekršajnom ili kaznenom smislu ako to ima nego i u financijskom. Dakle i država je pretrpjela ogromne štete ali i oni privatni vlasnici šuma koji svoje šume održavaju i s njima gospodare zbog ove pošasti su pretrpjeli ogromne štete koje će se tek vidjeti koje jesu i sada je pitanje tko će to namiriti. Dakle to je ono što bih ja volio, to možda ne možemo regulirati ovim zakonom ali svakako treba vidjeti na koji način obešteti te ljude. Tako da dobro je da se ove izmjene dešavaju, dobro je da o tome vodimo računa i u biti pravodobno djelovanje može spriječiti te razmjere katastrofe. Jer recimo isto kada je ledolom pogodio Gorski kotar 2014. da se tada predvidjelo da bi moglo doći do razvoja odnosno ajmo reći napredovanja potkornjaka, možda su se neke stvari mogle spriječiti. Ali već i prvih godinu dana pojave nisu ljudi reagirali baš na to adekvatno kako su trebali pa se to razvilo ali ajde srećom vrlo brzo se uspjelo to suzbiti. Ali sada iza nas ostaje šteta, ostaje poharana šuma a znamo da trebaju desetljeća da bi se šuma dovela u nekakve granice odnosno u neke, ajmo reći obujam u kojem je bila prije požara ili ovakvih katastrofa onda znamo da je ta šteta kudikamo veća.

Pa kolega Đujić rekli ste i sami da bi trebali prevenirati. Kako ste i sami rekli potkornjak dolazi uglavnom kao, ne uglavnom nego u pravilu kao sekundarni štetnik i u ovom slučaju došao nakon ledoloma i na koji smo način to mogli prevenirati je vrlo teško govoriti. Što se tiče privatnih posjeda rekli ste da su oni vrlo često izvor zaraze u samom Gorskom kotaru ali podsjetio bih da upravo su, da je upravo ministarstvo omogućilo i ulazak u privatne posjede kada su privatni šumovlasnici odnosno šumoposjednici propustili to učiniti u određenome roku i upravo zato i posredstvom, djelovanjem ministarstva i posredstvom hrvatskih šuma na taj način se zapravo spriječila daljnja katastrofa koja je prijetila i nakon ledoloma te pojave potkornjaka te mogućeg daljnjeg širenja koje bi bilo strašno velikih razmjera. To sam ja i rekao da je vrlo brzo, vrlo brzo je krenuto recimo u to ali ove zakonske izmjene kako sam ja barem iščitao sada još ubrzavaju te procese u odnosu na dosada. Dakle mi smo po sadašnjem zakonu i to je jedan pokazatelj zašto je ovaj zakon dobro mijenjati, to sam i rekao u uvodu svoje rasprave. Dakle po sadašnjoj zakonskoj regulativi svi su u Gorskom kotaru bili svjesni i vidjeli da je potkornjak tu ali je ministarstvo ipak u početku bilo i ograničeno u svom djelovanju. Dakle nije ministar mogao odmah krenuti u privatne posjede, odnosno to je neko vrijeme trajalo. Sada ovim zakonskim izmjenama se ta procedura znatno, znano ubrzava i to bi trebalo u budućnosti još više spriječiti recimo i ono što se dogodilo tako da da takve situacije bi trebale biti svedene na minimum ovim zakonskim izmjenama. I to je dobro. A mislim da ste kolega potaknuli jednu dobru raspravu prije svega o potkornjaku, štetama koje su nastale i sam sam postavljao pitanje tadašnjem ministru što se planira i kako učiniti. Nažalost po mojoj procjeni reakcija je bila prilično spora, dakle ne onako kako bi se očekivalo ukoliko želimo minimalizirati štetu. I na kraju dolazimo upravo do onoga pitanja koje sam i problematizirao u raspravi u ime kluba a to je naknada štete, kako, kome i koliko. Dakle to još uvijek nije riješeno kao što ste rekli i baš zbog toga imam sumnju kako će se to rješavati u budućnosti i u nekim sličnim slučajevima. Na kraju dana ovaj zakon i predviđa edukaciju i podizanje svijesti javnosti dakle upravo o ovim problemima i o uvozu invazivnih vrsta. I ono što je uvijek činjenica da je kuna uložena u prevenciju 5 kuna uloženih u sanaciju.

Kolega Hajduković, upravo to obeštećenje je tema. Dakle ja kada kažem obeštećenje ne mislim apsolutno svima. Dakle i tu postoje razlike kod privatnih vlasnika šuma, postoje oni koji sa šumom upravljaju odgovorno odnosno gospodare s njom kako bi trebali a postoje i oni koji imaju šumu a ni ne znaju gdje se ona nalazi. Ali opet s druge strane tu su i ovi imovinsko pravni odnosi, nesređenost katastra, zakonska ograničenja, eksploatacije šume privatnih korisnika dakle, oni ne mogu slobodno doć, to, to, to ljudi moraju znat, dakle ne može netko tko ima šumu slobodno doć i posjeć tamo čak i koliko, koliko želi, dakle tu bi možda šumarija trebala odnosno Hrvatske šume trebale možda malo relaksirat taj dio u odnosu na do sada što je dosta kruto jer nekad se ljudima jednostavno kažu uopće mi se ne isplati upravljat tom šumom, a u pravilu ona bude zapuštena i tamo na kraju stabla propadnu i od toga nitko nema koristi. Dakle, u tom pravcu treba razmišljat kako nać zajednički interes i privatnih vlasnika šuma, ali i hrvatske države [[Upadica: Hvala]] koja u biti je vlasnik cijelog tog dobra. Hvala poštovani predsjedavajući. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, iako se ovaj zakon zove Zakon o biljnom zdravstvu ili zaštiti zdravlja, bilja, ja bi reko da je ovaj zakon i o zaštiti ljudi. Danas definitivno važna tema, danas, ali i u budućnosti, svi smo svjesni toga da sve više i više ima ljudske populacije na kugli zemaljskoj i sve njih treba prehraniti. Svi mi koji doma možda imamo nešto malo gospodarstava ili se imamo nekakve biljke, znamo da bez adekvatne zaštite, bez pesticida ne možemo više imati ne intenzivnu poljoprivredu, nego običnu poljoprivredu, dal su to voćke, salata ili bilo kaj, a da ne govorimo o poljoprivrednicima koji žive od toga. I ja sam ono na početku kad sam replicirao vama državni tajniče reko sam da imamo problem u budućnosti, dva u stvari problema vidim, da li ćemo u budućnosti moći proizvoditi dovoljno hrane za ljudsku populaciju? Nećemo moći ako neće to biti intenzivna poljoprivreda, ako neće biti maksimalno korištenje zaštite biljaka odnosno pesticidima, to je sigurno tako i velim ponovit ću se, svi oni koji se bave poljoprivredom i oni koji možda imaju samo malo voćaka ili bilo kakav vrt, znaju da bez pesticida nema više poljoprivrede, to je tako, nekad je bilo drugačije, danas je to tako. I druga stvar je, upotrebom pesticida koliko stvarno imamo zdravu i zdravstveno ispravnu hranu? Ja kupujem na tržnicama i uvijek gledam onako ono što kupujem ako se to uopće može ovako vizualno, a vrlo teško je, da li ta salata, da li to grožđe ili jabuka je bilo tretirano pesticidima, to u budućnosti će biti još važnije. Ja znam da poljoprivrednici žele proizvoditi više, a da li žele proizvoditi sa manje pesticida to je upitno, ima onih poštenih, onih koji možda i ekološki brinu o svemu tome skupa, ali ima i onih koji jednostavno žele što prije i što više proizvoditi, a to nije moguće bez upotrebe pesticida i zato sam zabrinut u konačnici za budućnost, da li će naša djeca i mi sami jesti jabuke koje su tretirane sa pesticidima odnosno znamo se kojim kemijskim sredstvima i koliko je to stvarno štetno i kad više puta svoje dijete, a imam 9-godišnjeg sina kažem moraš jesti voće, iskreno više puta mislim da li ga tjeram na dobro ili loše, jasno da voće je važno za prehranu, ali koliko je ono tretirano pesticidima, pa tu jabuku, to grožđe il tu breskvu sam kupio na placu i to je ono što sam vam postavio pitanje, a važno je da inspektorat bude maksimalno tu na oprezu, da maksimalno kontrolira sve one proizvođače i trgovce koji takvo voće, takvu hranu stavljaju na tržnice u prodaju, to je nešto što je u budućnosti vrlo bitno jel nije važno dal jedemo samo voće, nego da je to voće zdravo i ispravno. U svemu tome skupa evo ja bi i aktualizirao problem, a to mi znaju govoriti i mnogi poljoprivrednici ono što možda nije direktno vezano uz zaštitu biljaka, a vezano je uz već godinu i pol dana prolazimo, prošlo je od donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naime, evo dosta mi se njih javlja i počeo je gotovo rat u RH za državno zemljište, u Slavoniji je pogotovo to eskaliralo i moje je pitanje kad ćemo stvarno uvesti reda da ne dođe stvarno do značajnih problema, sukoba, zemlja je važna i lijepo znamo govoriti o tome da treba saditi dobre biljke, treba ih štititi, a oćemo li počet štititi ljude i poljoprivrednike, to je važno. I još nešto bi htio uz ovu temu napomenuti, a evo imam jednog poznanika koji je ja bi reko svijetli primjer u RH, imamo jako puno mladih ljudi koji nam odlaze van RH, a on ima jednog sina koji je završio ekonomski fakultet, obrazovan je, pametan je, željan je raditi i neće radit u struci, želi raditi u poljoprivredi, vjerojatno ne vjerujete ovim mojim riječima, ali još ću jednom ponoviti, završio je ekonomski fakultet, odličan student, ne želi u Irsku, želi se ovdje baviti poljoprivredom. Jasno ima problema, prije svega napravili su jedan nasad, stalno špricaju, zaštita biljaka, to propada, a onda evo taj mladi dečko koji želi se baviti poljoprivredom, aplicirao na, na mjeru 411, 2016., 2017. nije uspio i sad je aplicirao u 2018.g. i dozvolite mi da vam samo kažem koliko problema u toj poljoprivredi ima i koliko stvarno destimuliramo takve mlade ljude koji se bave poljoprivredom. Prijava za natječaj zatvorena je 17.10.2018.g., obećanje iz ministarstva je bilo da će rezultati odnosno rang lista biti objavljena u roku od 60 dana, rang lista do danas 22.10., ne danas je 23.10. nije objavljena, dakle čeka se preko godinu dana. Na svaki postavljeni upit o planiranom datumu objavljivanja rang liste dobivali smo rokove koji su se svaki puta premašivali. Ministarstvo i agencija u godinu dana odnosno kad se čekaju rezultati nisu pustili niti jednu informaciju o natječaju a na upite odgovaraju vrlo šturo i po nepotpunim informacijama. U medijima se niti jednom nije spomenuo sporni natječaj. Agencija nam je nakon godinu dana čekanja na bilo kakvu informaciju, sada slušajte ovo, u petak popodne poslala zahtjev za dopunom i to na mail adresu našeg konzultanta a ne na našu adresu. U zahtjevu se navodi da imamo rok od 5 dana, vikend se računa jasno u tih 5 dana, da dostavimo obrazloženje koje je zahtijevalo stručno znanje i veliki broj informacija. Konzultant je igrom slučaja primijetio mail agencije u to doba dana te nam isto proslijedio. Znači govorimo o tome da kasnimo preko godinu dana a u pet dana jednom poljoprivredniku tražimo odgovor koji je stručan odgovor računajući vikend a u petak ga je dobio. Koliko je to destimulirajuće za mladog poljoprivrednika koji se želi boriti u ovoj Hrvatskoj i baviti poljoprivredom? Nije sve kraj. Drugi zahtjev su nam poslali također u petak popodne, dodatno u natječaju je naveden uvjet da se može povući više od 100 tisuća eura potpore jedino u slučaju ishođenja pisma namjere od strane banke kojim banka garantira da investitor ima mogućnosti financiranja svoj udio ulaganja. Evo to su neki problemi i na kraju on piše, prouzročila mi je dodatnih 7 tisuća kuna troškova. Ti ljudi stvarno žele se baviti poljoprivredom, napomenuti ću to je mladi čovjek koji ne želi otići u Irsku, u Njemačku, želi se baviti poljoprivredom ali jednostavno više puta mu ova država ne pomaže, odmaže. Takvih primjera je stotinu. Ja iskreno se nadam da ćemo mi zajedničkim snagama, vi u Ministarstvu poljoprivrede, mi ovdje u Hrvatskom saboru, svi oni koji sudjeluju u ovom lancu da pomažemo poljoprivrednicima uspjeti da im pomognemo zaštitom biljaka ali i zaštitom ljudi i poljoprivrednika da onim čime se žele baviti da se bave, da nemaju više prepreka nego što im pomaže. A mislim da ako i jednom dobre volje i ako sudjelujemo u svim ovim raspravama o tome bi trebali razmišljati i ajmo donijeti Zakon o zaštiti poljoprivrednika a ne ovaj zakon koji je isto potreban o zaštiti biljaka. Kolega Prelec, vi ste govorili o izazovima budućnosti i o tome da li će i Hrvatska u budućnosti imati snage i mogućnosti proizvoditi dovoljno voća i povrća za svoje potrebe.

Evo recimo npr. Izraela, ako znamo da Izrael u pustinji proizvodi svaku voćku koja postoji na svijetu i svako povrće koje postoji na svijetu ali uz velike tehnologije i uz velika ulaganja onda znamo da to puno lakše i sa puno manje sredstava možemo i mi ali na način da počnemo konačno ulagati u poljoprivredu tamo gdje treba. Nama više od 50% Hrvatske još uvijek ima problem sa navodnavanjem i odvodnjavanjem, s poplavama i sušama a gdje smo mi tehnološki od ovih nekih digitalnih sofisticiranih tehnologija. Dakle tu trebamo napraviti zaokret i početi ulagati u ono u što treba i onda se ne trebamo brinuti za svoju budućnost. Kolega Đujiću, pa evo na tragu toga da treba ulagati u poljoprivredu ja ću vam sad reći ovako da u Hrvatskoj naime postoji 6697 hektara pod orasima 6697 hektara, jasno dobiva se poticaj za te orahe. Nemamo oraha, uvozimo orahe iz cijelog svijeta. Pa evo to je ono što mi govorimo, poticaji su ogromni u Hrvatskoj državi, puno se ulaže u poljoprivredu ali di ti poticaji završavaju? Znači 6697 hektara. Kada bi svi ti hektari oraha dali onaj orah koliko se treba dobiti po hektaru, piše tu, evo ovo čitam iz novinskih članaka, mi bi bili najveći proizvođač oraha na svijetu. A jesmo li? Nismo. Gdje završavaju ti poticaji i tko dobiva poticaje? Evo ja bih to volio isto znati. Kolega Prelec otvorili ste nekoliko tema o kojima bi vjerojatno mogli raspravljati cijeli dan. Ja bih se osvrnuo na nekoliko od njih, vi ste spomenuli poticaje, da činjenica je da poticaju rastu a proizvodnja pada, kako je tome i zašto više puta sam o tome raspravljao i u ovom Domu. Međutim problem zemljišta je gorući problem, preduvjet za svaku ozbiljniju poljoprivrednu proizvodnju i nažalost jako, jako rašireno prisutan gdje god hoćete u Slavoniji. Znači imamo situacije gdje se natječaji nisu riješili godinama, gdje vam zemlju državnu koristi doslovno onaj koji prvi zaore, ne mogu vam govoriti koliko tu država gubi financijski, koliko tu eventualno proizvođači gube koji bi legalno željeli obrađivati tu zemlju i koliko na kraju tu sukoba, nepravde i svega ostalog proizlazi upravo iz ove činjenice.

Kolega Hajdukoviću, razumjeli ste vi mene jasno da je prije godinu i pol donesen Zakon o poljoprivrednom zemljištu, da natječaja nema, da su poljoprivrednici u strahu, da se boje hoće li dobiti zemlju, neće dobiti, da se boje o tome da li će netko preko veze ili preko nekakvih stranačkih ili nekih drugih iskaznica dobiti zemljište. Ja sam postavio jedno pitanje ministrici poljoprivrede a vezano je bilo uz zemljište u Kopanici gdje lokalni načelnik jasno dijeli zemlju po nekakvim stranačkim referencijama. To su problemi hrvatske poljoprivrede i hrvatskog poljoprivrednika. Poljoprivrednici ne ulaze u posao zbog toga što ne znaju da li će sutra dobiti zemlju, oni koji su već imali, da li će to nekome drugome biti dodijeljeno.

Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, kolega vi ste postavili u svojoj raspravi jedno ključno pitanje, a to je da li imamo i da li možemo proizvesti dovoljno hrane za svoje potrebe? Danas kad bi se recimo zatvorile granice, ja pretpostavljam da s obzirom da većinu poljoprivrednih proizvoda i hrane uvozimo, da za 2-3 mjeseca bi bili doslovno gladni. Upravo stoga smatram da je i ovo pitanje nacionalne sigurnosti i da trebamo sve poduzeti da se poljoprivredna proizvodnja digne, da sve što je moguće proizvodimo doma i da ne ovisimo tolko o uvozu. Hvala. Pa jasno, ja ne dvojim da vi isto imate dobre namjere i želimo pomoć hrvatskoj poljoprivredi, al činjenica je danas slijedeća, da mi od 3 obroka, 2 obroka imamo iz uvoza, to je činjenica, da u povijesti hrvatske države, ja sam dobio jedan podatak da smo uložili u poticaje 26 milijardi, 26 milijardi i koji imamo rezultat, koji rezultat imamo, mislim da smo čak više prije imali domaće proizvodnje nego današnje, 3 obroka, od 3 obroka 2 su iz uvoza, to je činjenica, tko je za to kriv, svi mi skupa, a najviše svi dosadašnji ministri poljoprivrede. Znate tko je još kriv? Nemamo strategiju. Govorimo o tome da, evo pišemo strategiju pišemo, ni dan danas nemamo strategiju, tko kaj treba proizvoditi, nemamo, to su ključni problemi i ja cijenim i ovaj zakon koji je važan, al ajmo konačno razgovarati o pravim stvarima i pravim problemima [[Upadica: Hvala]] u poljoprivredi. Hvala lijepo. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Maras koji nije tu. S ovim zaključujem raspravu, glasovat će se kad se steknu uvjeti.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovane gđe. saborske zastupnice i gdo. saborski zastupnici, Zakonom o provedbi uredbe EU o prometu drva i proizvoda od drva koji je stupio na snagu 22. ožujka 2018.g. osigurana je provedba uredbi EU kojima je uređeno područje prometa drva i proizvoda od drva.

Zakonom je izvršeno i usklađivanje sa odredbama Zakona o sustavu državne uprave, NN br. 66 iz '19.g., te se umjesto Središnjeg tijela državne uprave utvrđuju tijela državne uprave nadležne za provedbu uredbe kojima se uređuje područje prometa drva i proizvoda od drva budući je ukinuta podjela tijela državne na središnje prvostupanjske i tijela državne uprave. Slijedom navedenog, danas u raspravi imamo prijedlog zakona kojim će se postojeći Zakon o provedbi uredbi EU o prometu drva i proizvoda od drva u potpunosti uskladiti sa pravnim stečevinama EU, kao i sa važećim Zakonom o sustavu državne uprave.

Poštovani državni tajniče, vrlo kratko, mislim da meritum samog usklađivanja nije sporan, no ono što je i što cijelo vrijeme pričamo je status naše drvne industrije, prije svega proizvođača i onog, one već tolko poznate sintagme da izvozimo sirovine, a uvozimo gotove proizvode od tih istih sirovina. Ovdje je, mene samo zanima da malo samo ako imate podatke pojasnite kako mi stojimo sa uvozom ove konkretno sada ovdje se radi o ovim zemlja partner Indonezije i trećih zemalja na unutrašnje tržište EU, kako mi stojimo sa uvozom drvne građe odnosno sa izvozom, da li se tu što promijenilo, jel smatram da sigurno je dodana vrijednost na gotovom proizvodu, ne na sirovini i da bi to bio ukoliko bi mi se pokazali da nešto od ovoga i budemo i primjenjivali kod uvoza same sirovine dal bi to značilo da je naša industrija finalnog proizvoda daleko otišla naprijed, a nažalost vjerujem da to nije, ali evo čisto jedan podatak ako imate oko uvoza same sirovine. Upit na vaše pitanje, znači uvoz sa tržišta trećih zemalja u 2017.g. uvoz je bio 722 milijuna kuna, a 2018. 902 milijuna kuna, 902 milijuna. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, moje pitanje je na tragu ovoga što je govorio kolega Čuraj, naime, postoje pravilnici, postoje tablice prema kojima se određuje količina drvne mase koju pojedini poduzetnik može dobiti od Hrvatskih šuma temeljem ugovora na osnovu toga je li u pitanju finalni proizvod ili koji stupanj proizvoda, broja zaposlenih i svega. Međutim, zanima me postoji li i na izlaznoj strani kontrola? Postoji li kontrola koja bi vršila Porezna uprava ili ne tko drugi, koliko je zapravo te robe za koju je drvna masa i dobivena ugovorom od Hrvatskih šuma ili je to jednostavno prepušteno tako slučaju pa se može dogoditi da na kraju budući da nemamo povratnu informaciju, da se takva neiskorištena kažem za proizvodnju drvna masa dalje preprodaje, postoji li takva mogućnost? Odgovor na repliku, državni tajnik Kraljičak. Evo poštovani saborski zastupniče, hvala na upitu. Upravo ovaj dio problematike o kome ste govorili, znači način podjela drvne mase od javnog šumoposjednika Hrvatskih šuma, regulirano je pismom o razumijevanju između udruženja drvno-prerađivačke industrije i Hrvatskih šuma i upravo su tu podignuti i postignuti određeni dogovori kako bi se osmi razred prerade drveta, finalisti mogli opskrbiti sa dodatnim količinama drvne mase kako bi zadržali opstojnost i kako bi povećavali dodanu vrijednost iz proizvodnje. Hrvatske šume na dnevnoj razini vrše kontrola ugovora i samo ono što se na temelju godinu dana povučenih količina opravda je predmet budućeg ugovora ili se radi desetogodišnji okvirni ugovor.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu. Za raspravu u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govorit će zastupnik Miro Bulj, izvolite. Uvaženi tajniče, kolegice i kolege, jedan od ključnih resursa su šume. moramo znati uz vode, poljoprivredno zemljište su šume, 2,5 milijuna ha je pod šumama u RH i to je jedan ogroman i gospodarski i nacionalni resurs k kojime treba znati prije svega upravljati, mi govorimo sad o zakonu o prometu i prometovanju tj. usklađivanju direktiva tj. europskog zakonodavstva ali dobro bi se trebalo o ovome raspravljati, o hrvatskim šumama kao nacionalnom bogatstvu jer jednostavno, dodatna vrijednost na područjima gdje bi se trebala stvarati se ne stvara, ja se uvijek sjetim evo G. kotara, u G. kotaru gdje se izvozi drvo u Italiju a gdje dugoročno primjera u Italiju, u kvotama jer domaći gospodarstvenici koji se bave proizvodnjom drveta, imaju kvote. Znate, ako rade recimo palete, oni imaju određene kvote pa dođu u fazu da čovjek npr. u Dicimu kod Sinja ima tvrtku, zapošljava je u Sinju ili nekom drugom kraju Slavoniju ili negdje drugo, zapošljava 40-ak ljudi ali je ispunio kvote a izvoz, radi palete za izvoz, euro palete i kaže, ne, ne vi ste ispunili kvotu, morate otpustiti 40 ljudi ali ima li tu fiktivnih tvrtki koje se otvaraju kao da su proizvođači a u biti izvoze šumu. Tu se postavljaju brojna pitanja koja trebamo odgovoriti. Ja znam da gospodarstvenici hrvatski koji se bave time a poglavito evo znači dodatnu vrijednost u zapošljavanju ljudi od drva gdje se zapošljava međutim mi što radimo, najviše izvozimo, netko drugi stvara dodatnu vrijednost i isto to nama drvo npr. iz Italije ovdje kao dodatnu vrijednost, kao namještaj ili nešto drugo, u biti nam prodaje i u biti oni stvaraju dodatnu vrijednost u drugim državama. Npr. u G. kotaru, pa mi smo imali tamo i pilane i ljude koji su obučeni, trebalo bi možda poboljšati tehnologiju ali je činjenica da na tim područjima ljudi su otišli u druge države raditi poslove obrade drveta i sad im se vraća u biti, a imamo pilane u G. kotaru, i sad se u biti oni jedino šta proizvode iselili smo te krajeve, ti ljudi su otišli kao ljudi koji znaju raditi svoj posao što se tiče drveta i sad se vraćaju, u biti jedino se vraća tamo taj proizvod, gotovi proizvod i dodatna vrijednost. 2,5 milijuna ha je površina pod šumama i tim se ne gospodari dobro, tim se ovdje treba javno i tim našim resursom koje je značajno uz vode, uz poljoprivredno zemljište koje je zaboravljeno i koje se ne obrađuje, uz naš Jadran tj. naše more gdje nemamo snage proglasiti isključivi pojas i zrak koji imamo čisti, to trebamo zaštititi i stvarati mi dodatnu vrijednost a ne iz G. kotara izvoziti drvo i ljude u Italiju, u Mađarsku, ne znam gdje sve i te kvote u biti naši gospodarstvenici koji im stvaraju dodatnu vrijednost, ograničiti i moraju u jednoj fazi kad imaju otpuštati ljude, moraju se boriti da dobiju kvote, da im se povećaju kvote. Čovjek je mislio primiti ljude jer je imao izvozni proizvod od drveta međutim nije mogao dobiti kvote. Ovdje bi trebalo preispitati i pozvati DORH, ... [[Govornik se ne razumije.]] koliko ima fiktivnih tvrtki koje su otvorene da proizvode u RH, u biti oni to na kraju izvezu vanka. I u biti njima je dobit na tome jer imaju nekakvu povlaštenu cijenu koja je ok da naši gospodarstvenici imaju povlaštenu cijenu. Šume su nacionalni resurs, resurs kojim treba znati gospodariti, ja znam da mi ne volimo domaćim rječnikom govoriti, da mi volim više govoriti kvalificirano ali je činjenica da su šumska područja, gdje je nekad bio industrijski razvoj tih pilana gdje je poticao te krajeve, spomenuo sa G. kotar, danas imamo prazno. Jedino što se dalje izvoze to su debla a ti ljudi iz Gorskog kotara u Italiji to drvo obrađuju i kao gotovi proizvod taj se proizvod prodaje opet u RH i to je to. Ako je to rješavanje demografskog problema i čak te lokalne samouprave bio sam držao i tiskovnu konferenciju jednom prošle godine iza snijega kada su se svi ministri slikali kako čiste snijeg, ostaje, znate šta ostaje? Zbog prijevoza drva kamionima, to su ogromni tereti, imaju jedino te lokalne samouprave ogromne štete na infrastrukturi prometnoj i onda moraju moljkat ministre ovdje, moljkat ministre da im da koju kunu da mogu obnovit te udarne rupe koje sataru vozila, koja sataru vozila koja pregone šume, a najviše pregone, prevoze u izvoz, opet ponavljam u izvoz, znači tim činom izvozimo i naš potencijal, to su ljudi, to je najbolnije, misto da ulaže u tehnologiju i to je to kao i svagdi, ne štitimo naš interes, u ovome slučaju šume, a ova direktiva što smo mi doveli u prometovanju, prometovalo je ono i do sada, al ne u interesu ljudi na području gdje je bogata šumom, gdje se mogu razvijati i pilane i do namještaja, do, do visoke kvalitete obrade, al imamo taj resurs i potencijal, imali smo i tradiciju, sad je pitanje dal, dal nam je netko uzeo te ljude koji su znali od, koji su visoko bili ovaj stručni tradicijom iz tih područja, otišli su u druge države da obrađuju svoje drvo u drugim državama, drvo svoje didovine u drugim državama gdje stvaraju dodatne vrijednosti, a Gorski kotar i ti krajevi su prazni. Stoga ja mislim da bi ministarstvo tribalo se posvetiti kako zaštititi ta područja, kako vratiti da se obrađuje drvo na tim područjima, kao jedan od ključnih resursa, a ne da uvozimo od drvnih proizvoda za ogrjev iz vani, da uvozimo sve iz vani, iz Italije mislim to je tolko smješno, mi izvozimo drvo u balvan, izvozimo u, u Italiju, a vraćamo kao gotovi proizvod, bilo za ogrjev, bilo za namještaj, bilo šta vraćamo kroz dodatnu vrijednost, a Talijani imaju dobiti, to je ključ problema, to je, što tu može zakonodavac RH ako im to dozvoli naravno Tajani da smimo na ovaj način razgovarati jel jednostavno ako nismo dobri s njim kao isključivi, ovo me podsjeća na IGP, ono što nam međunarodno pravo daje, pravo, ono na šta nas poziva Europska komisija, ono gdje ćemo imati zaštitu svoga teritorija, tako i u ovome slučaju, imamo tolko bogatstvo što se tiče šume, al nemamo snage to zaštititi u skladu za razvoj i jedinica lokalne samouprave sa tim, na tim područjima, imamo tradiciju, imamo ljude koji to znaju raditi, nažalost demografski slom, jedino šta izvozimo to su ta debla, jedino to radimo. Evo možemo otić u Gorski kotar, pa ćete vidit, vidite ljude koji se pokušavaju privatno bavit sa drvnom proizvodnjom, vidjet ćete koji imaju ljudi probleme sa kvotama, s ovim, s onim, nemaju za izvoz zato šta izvozni lobi, štetočine koje godinama pogoduju ovaj uvozu, u ovome slučaju izvoze deblo, a ne gotovi, gotovi proizvod, oto je šteta, to su štetočine, a ove uredbe usklađivanje sa direktivama, koliko će to pomoći našem domaćem prerađivaču? Koliko će pomoći opstanku ljudi na području gdje imamo šume, slavonski hrast, gdje imamo bukva u, u, u, jela u, u, u Gorskom kotaru i na drugim područjima, Lika, znači pitanje je da li mi ovim resursom gospodarimo kako treba i koja su vaša rješenja da nekad najbogatija područja gdje su ljudi dolazili raditi u drvnu industriju, danas i oni koji su tu tradicijom, odselili su u druge države zajedno sa balvanima koje se otpilaju i na taj način se stvari znači dodatna vrijednost. Evo postavio sam nekoliko pitanja, očekujem da ćete odgovorit, očekujem od institucija da vide kako se i na koji način izvozi naše drvo, zbog čega se koči razvoj drvne industrije na i poduzetnički duh naših ljudi po pitanju ovoga bogatoga resursa koji bi triba bit izvozna grana, ali izvozna u gotovom proizvodu, u dodatnoj cijeni, a ne da se izvozi u kvotama balvani, a da se u našima domaćim proizvođačima određuju kvote koje su niske, a da se izvozi neograničeno vanka naše drvo kao sirovina i to je ključ problema. Prozivam evo institucije od DORH-a, USKOK-a, neka to se provjeri u Hrvatskim šumama, neka se provjeri točno, nek se provjeri kolko se izvozi drva i zbog čega se izvozi drvo, a ograničava se domaći proizvođač, poduzetnik koji stvara dodatnu vrijednost zapošljava ljude je prisiljen prilagodit se tim kvotama bez obzira koliko ima posla.

Zaštitimo naš resurs Hrvatske šume, gospodarimo s njima u interesu ljudi na tim područjima i hrvatskog gospodarstva. Isti slučaj je znači u drugim bitnim resursima RH, od voda, od pitkih voda, IGP-a, uvijek u nečijem interesu, a najmanje u interesu ljudi koji žive na tom području i to je jedan od ključnih razloga zašto je 2/3 RH prazne, brdsko planinska područja i onda kao prosjaci zakonima ljudi s tih lokalnih samouprava moraju moliti župane, moraju moliti ministre, moraju se klanjat vama po ministarstvima da dobiju nešto nazad, a jedino oni daju, oni su u biti sisa koja se sisaje, ta područja. Napravimo napokon zakone za čovika koji živi na tome području, ako je bogato šumom onda je šuma ključna razvojna grana, a ne izvozna grana, ne izvozna u smislu sirovine, nego dodatne vrijednosti a na kvotama će netko dizati novac, ma vidi, na balvanima, a ti će ljudi s tih područja iseljavati vanka i pilati drva i obrađivati u Italiji. O ovome treba govoriti, raspravljati i to zaustaviti. Zaustavimo iseljavanje, ulaganje u naše, drvnu industriju a ne u talijansku drvnu industriju, da bi netko pogodovao kroz kvote ili fiktivne firme otvarao da bi se preko tih firma izvozili balvani. Firme koje su, kao rade u Hrvatskoj. Jer dosta me je ljudi zvalo o tome problemu, međutim očito institucije trebaju stati u kraj u Hrvatskim šumama, evo govorim o hrvatskim šumama. Mi nismo spremni zaštiti, evo imao sam sad odbor koji je vrlo bitan, Odbor za veterane po pitanju ratnih zločina pa nisam o bilju, zaštiti biljaka. Mi nismo spremni spriječiti potkornjak na Marjanu, to je za nas cijela filozofija a kamo li ćemo ovih 2,5 milijuna hektara šume u RH i uz to još 700 tisuća hektara znači neobrađenoga zemljišta, ništa nismo zaštitili, niti vode a naši susjedi napravili, niti šume, niti poljoprivredno zemljište. Pa mi nemamo sustav navodnjavanja gdje su polja, pitke rijeke, npr. evo Cetina odakle ja dolazim ili u Gorskom kotaru mi nismo zaštitili šume naše. Mi ne štitimo nego netko tezgari na nacionalnom dobru, na dobru naših građana. A ove direktive, tj. uredbe, tj. prilagođavanje, tj. usklađivanje našeg zakonodavstva možemo cijeli dan raspravljati. Da bi se demografska slika oporavila moramo od ljudi, ne smijemo od ljudi, lokalnih samouprava napraviti ovisnike, napravili ste ovisnike u području gdje su šume, jer moraju trčati kod župana i vaš po ministarstvima da dobiju natrag nešto od toga. I ljudi iseljavaju. O tome govorite, te zakone nam donesite, zakone u interesu opstanka ljudi na tim područjima i da ti resursi kao što je šuma bude onaj razvojni trenutak koji će se opstati ljudi na tim područjima. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti će zastupnik Damir Felak, izvolite.

Poštovani dopredsjedniče Hrvatskoga sabora, g. državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege saborski zastupnici. Danas imamo pred nama ovaj Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi EU o prometu drva i proizvoda od drva. Sam zakon je donesen 22.3.2018. godine i s tim zakonom se znači hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom EU, uvodi se primjena čitavog niza uredbi EU, Europskog vijeća a ove izmjene i dopune zakona su samo nastavak toga, znači još se jedna, u međuvremenu je EU donijela još neke uredbe, jedna je bitna i ona se ovim izmjenama uvodi u hrvatsko zakonodavstvo. Znači promet od drva i proizvoda od drva daljnji je korak u usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, odnosno time se omogućava provedba odredbi uredbe 1010 iz 2019. godine i to članaka 8. i 9. koji se primjenjuju od 1. siječnja 2020. godine što predstavlja glavni razlog za izradu ovog prijedloga zakona.

Čisto par riječi o nekim stvarima koje su ovdje izgovorene, ovaj sam, sam ovaj zakon, znači o praćenju prometa drva i proizvoda od drva, u osnovi njegov cilj i usklađivanje jasno sa europskim uredbama cilj svih tih uredbi našeg zakona ali moramo priznati da smo mi slične zakone imali i ranije bez ovih uredbi EU cilj je praćenje sustava sljedivosti odnosno na taj način svesti nezakonite sječe na najmanju moguću mjeru kroz nadzor mjesta sječe i onda praćenje proizvoda od drva i proizvoda od drva od krajnjeg korisnika do kupca jer se time suzbija bespravna sječa, rješavaju se dobrim dijelom i krađe jer je bespravna sječa najčešće vezana i uz otuđivanje drva iz šuma, šumovlasnika koji to ne rade sami nego to netko drugi čini, odnosno krade iz tih šuma i najveći problem šumskih krađa je prisutan upravo u onim šumama koje su najmanje čuvane a to su šume privatnih šumovlasnika i sam ovaj zakon znači u osnovi želi to spriječiti odnosno svesti na najmanju moguću mjeru. Da bi se to spriječilo uz one koji rade u šumarstvu jasno da jedan od bitnih faktora su inspektori i sama policija. Ovdje je puno govoreno o kojekakvim možebitnim nezakonitim radnjama bilo kod sječe, bilo kod prometa drva, no moramo znati da oni koji smiju kontrolirati promet drva na cestama, prije svega znači na pilanama su šumarski inspektori i policija. I ja ih pozivam da to čine u što većoj mjeri jer mislim da nam je svima u interesu da se takva događanja suzbiju što više i da toga ima i da toga ima što manje jer onda upravo se neće događati ovo da određena drvna sirovina odlazi iz Hrvatske a da nije pod pravom kontrolom. Ne mogu se složiti sa mnogo toga izrečenog vezano uz šumarstvo ali to bi zahtijevalo puno dulju raspravu od ovakvih paušalnih ocjena kakve su ovdje davane iz pojedinih klubova i u pojedinačnim raspravama i pod ovom točkom i pod onom o biljnom zdravstvu no reći ću samo jednu stvar koja je osnov i koje se svi moramo držati. Šume su veliki resurs RH, prirodno bogatstvo RH ali su ograničeni resurs. Znači resurs koji se smije rabiti u određenoj količini svake godine što je strogo propisano šumsko-gospodarskim osnovama i toga se državna tvrtka koja gospodari šumama u državnom vlasništvu, to su Hrvatske šume, strogo pridržava bez obzira na sve ono što je izrečeno, to se može prekontrolirati i to je jedino točno. I tu moramo znat da je taj resurs ograničen i godišnje se može posjeć onoliko koliko je propisano šumsko-gospodarskim osnovama i toliko se onda može i isporučiti gospodarstvu odnosno drvno-prerađivačkoj industriji. To što mi u Hrvatskoj imamo možda u ovom trenutku i 10 puta više pilanskih kapaciteta i potreba za drvom nego što to šume u Hrvatskoj, ne govorim samo Hrvatske šume kao firma nego šume u Hrvatskoj, znači i privatne i državno vlasništvo mogu isporučiti je 10 puta manje od onoga što su potrebe i što su želje onih koji prerađuju drvo i tu dolazi do problema, do problema da oni ne dobivaju one količine pojedinih, u šumarskom sektoru ne dobivaju one količine koje bi željeli i koje bi mogli teoretski i preraditi a jednostavno tih količina nema jer je sječa kontrolirana i propisana i ne događa u prekomjernom djelu i sigurno nitko ne siječe prekomjerno šume da bi time zadovoljio drvnu industriju nego se pokušava isporučiti svima koji su u tom lancu onoliko koliko je moguće. Koliko su svi zadovoljni, to je drugo pitanje no velim, to je tema o kojoj bi se dalo puno pričati i puno je šira od ova tri članka ovog prijedloga izmjena i dopuna zakona pa ja ne bi pod ovom točkom o tome puno raspravljao, samo želim reći da će klub HDZ-a podržati ove izmjene i dopune zakona. Klub zastupnika SDP-a također se prijavio za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnik Alen Prelec, izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Hrvatskoj šuma je bogatstvo, uz vode, uz poljoprivredno zemljište, uz more, to nam je najveće bogatstvo i treba ga čuvati. Šume su svjetsko bogatstvo ali šume mogu biti i svjetski problem, to znamo kad smo evo vidjeli ove godine, kad su bili oni katastrofalni požari slučajni ili namjerni u Amazoni i kad se cijela svjetska javnost digla na noge što radimo. Sve to trebamo zaštititi i brinut o tome da nam ne bude kasno. Ja ću tu neke stvari vezano uz šume aktualizirati čisto u dobroj namjeri da vidimo koliko svi skupa možemo se pobrinuti da evo sačuvamo šume, da nam bude sve više i više puma kao što je rekao g. kolega Felak, šume su potrošne ali mi možemo sadnjom imati i više šuma nego imamo sad, samo jednim odgovornim ponašanjem uz suradnju svih institucija, prije svega Hrvatskih šuma ali i zalaganjem Vlade. Jedan od problema je evo, razgovaram sa kolegicama i kažemo da je prije 2, 3, 4 g. cijena kubika jel, metra drva bila 280, 300 kuna. Danas je cijena drva metra skoro 700 kn, negdje već više od 700 kuna, 2, 3 g., zašto je to tako? Kolega se čudi ali to je doslovno tako. Koji su razlozi da toliko i drastično je poskupilo metar drva, ne znam ali evo, to je jedno od pitanja. Drugo pitanje, krađa šuma. Evo ja osobno mogu reći da znam o tome, djed mi je ostavio šumu, nakon par godina sam došao u šumu, šumu ne koristim više za ogrjev, imam plin ali nakon par godina, više nisam znao dal je to šuma ili ledina. I kad pitam mjerodavne kome da se požalim zbog krađe šume ne zato što je evo netko imao koristi a nadam se da je imao koristi, da mu je bilo potrebno, nego kako zaštititi te šume. ne za nitko kome bi se požalio. Jel policiji, jel inspektoratu, da li će to doći do suda ili neće, da li će privatno to tužiti ili ne, dal i će sudac to odbaciti ili ne a ovo sve govorim ono što su prošli neki ljudi koji su se isto požalili i koji su prijavili krađu šume, da li će to sudac neki odbaciti ili ne, da li taj neki koji je krao šumu je socijalni slučaj pa će to sve otić onako u zastaru a nikome ništa, to je jedan problem koji bi trebalo aktualizirati i vidjeti što činiti sa onima koji kradu šumu. Jasno da je u svemu tome skupa važno da brinemo i o ostalim stvarima, kako već devastiranu šumu pošumiti. Tu je bilo svijetlih primjera u G. kotaru, svi bi skupa trebali imati svijetli primjer. Ja sam čelnik jedinice lokalne samouprave odnosno općine ali ja vjerujem da bi svi čelnici ovdje poštovani koji su prisutni i oni koji nisu bili prisutni, uz jedan dobar zakon, svi prionuli tome da idemo ka pošumljavanju, uz puno obveza koje imaju gradovi i općine, mislim da bi nam ovo možda i najmanje teško palo da imamo obvezu pošumljavanja. Evo to je moj prijedlog vezano uz kad govorimo o šumama, našem bogatstvu, jedan konkretan prijedlog, jasno uz pomoć Hrvatskih šuma i svih institucija jer ne mogu reći da ćemo preuzeti obvezu a znamo da svake godine imamo manje i manje prihode ili smo barem na istoj razini a sve više obaveza. Ja bi bio sretan kad bi svi skupa doprinijeli tome da šuma bude više a ne manje. Ali evo kao što sam rekao, ja sam oporbeni zastupnik i na meni je da ukazujem na sve ono što ne štima u Hrvatskoj. A sada ću reći nekoliko riječi vezano uz jedan konkretan slučaj, opet eu natječaja koji evo saslušajte pa ćete vidjeti i ocijeniti, a vezano je jasno uz drvo. 26. lipnja raspisan je natječaj za dodjelu eu fondova pod nazivom „Drugi natječaj za provedbu tipa operacije 862, modernizacija, tehnologija strojeva, alata i oprema u predindustrijskoj preradi drva“ Prihvatljivi korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirani za preradu drva u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Neki prijavitelji koji su još u srpnju predali projekte još uvijek nisu dobili odluku, skoro 15 mjeseci obrade. Natječaj je produžen u dva navrata sve do 14. prosinca 2018. godine što je čudno jer ako smo imali već toliko prijava od 29. lipnja zašto su se produžili rok kako bi se još više poduzetnika prijavilo i sada čekaju obradu skoro godinu dana. U prilogu natječaja gdje se navodi dokumentacija obveza za sve prijavitelje stoji: „Korisnik koji je osnovan u godini prijave na natječaj nije obvezan dostaviti navedenu dokumentaciju“ Ovo ću ponoviti „Korisnik koji je osnovan u godini prijave na natječaj nije obvezan dostaviti navedenu dokumentaciju“ Znači onaj tko je u ovoj godini osnovan može se jasno javiti na natječaj, a onda još k tome ne samo kaj se može javiti na natječaj nego ne treba dokumentaciju. Evo toliko o poštenju i o tome svemu skupa tko je radio ovakav zakon, da se neko može tko je prijavio firmu u toj godini već javiti na natječaj i dobiti milijune kune. Ja ovako iskreno smatram da je to nekakvo pogodovanje, sumnjam na pogodovanje. Kako je moguće da tako nešto uopće stavimo u natječaj za eu fondove? Tog poduzetnika koji je prijavljen recimo u svibnju i srpnju mogu se prijaviti za eu fondove. Rado bih saznao koliko je među odabranim projektima i poduzetnika koji su osnovali firme u toj godini. Iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosio je ukupno 100 milijuna kuna, najviše vrijednost potpore je milijun eura te 50% intenzitet. Prema tome, novoosnovana poduzeća moglo je dobiti milijun eura bespovratnih sredstava, bez ikakve bilance, povijesti, broja zaposlenih, novonastalo poduzeće milijun eura bespovratnih sredstava. Kako je to moguće? Ako računamo da prosječni projekat 500.000 eura ili 2 milijuna kuna onda je zaključak da je bilo sredstava za cca 50 projekata, prema tome ispada da agencija obrađuje 50 projekata već 11 mjeseci. Volio bih kada bi mogao dobiti odgovore na ova neka pitanja. Uistinu sam zabrinut kaj se događa sa ovakvim natječajima. A u onoj raspravi prije sam vam rekao jedan drugi primjer, one mjere 4.1.1. gdje isto kolega čeka 16 mjeseci obradu. Hoćemo li stvarno pomagati poljoprivrednicima, šumarima, drvnoj industriji ili ćemo im odmagati? Ovdje pada sumnja da je neko stvarno napravio natječaj da bi nekome pogodovao, nekome tko je danas osnovao firmu, a sutra se javi na natječaj i dobi milione kuna. Ja sam u tom sustavu, puno natječaja radimo, transparentni su, javni su, ali ovo je sumnja. Nacionalni natječaj, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u svibnju 2019. godine javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj prerade drva i proizvodnju namještaja za koju je osigurano 40 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe, makro, mikro, srednji i veliki poduzetnici. Do današnjeg dana prijavitelji nisu dobili odluke za svoje projekte, do današnjeg dana. Znači od svibnja 2019. godine nisu dobili odluke. Hoće li ministarstvo održati obećanja ministra Tolušića koji je sada naš kolega zastupnik koji je obećao da će se povećati alokacija ako interes bude veliki za taj natječaj? Sada ću citirati ministra koji je rekao „I ove godine smo osigurali bespovratna sredstva za poduzetnike koji se bave preradom drva i proizvodnjom namještaja. Sredstva su namjenska i služe za kupovinu opreme, strojeva, izgradnje ili obnovu objekata, kupnja informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa, razvijanje novih proizvoda ali i za sudjelovanje na sajmovima.“ Ovo su riječi bivšeg ministra Tolušića „U slučaju da iznos traženih potpora bude veći od 40 milijuna kuna osigurat ćemo dodatna sredstva“ Jesmo li osigurali? Što radimo sa poduzetnicima, što radimo sa drvnim klasterom, sa svima onima koji se bave i žive od drva? Postavit ću ponovo i u pisanom obliku. Molim odgovor na ovo pitanje. Da li je u pitanju da je neko pogriješio, da li je u pitanju namjera, da li je u pitanju pogodovanja? Ja neću griješiti dušu i neću nikoga optuživat, ali tražim odgovore na ovo i da vidimo kaj mi radimo ovdje u Hrvatskoj. Hoćemo li uništiti ovo malo što imamo ili ćemo ići k tome da nam bude bolje svima nama i našim građanima? I da danas sutra kada prolazim Ilicom ili Trgom ja i svi vi ovdje da kažu građani, to su zastupnici koji se bore za interese građana, gospodarstvenika, poljoprivrednika, a ne da me gotovo bude sram i s ovim cirkusom koji je bio na početku sjednice, s cirkusom na početku sjednice. Govorimo o eu natječajima.

Znamo koliko imamo jabuka, imamo viškova, kolika je cijena jabuka ali smo imali daleko više pod orasima. No svima je jasno kako je većina nasada oraha otkako smo ušli u EU i potiče se više od 8 tisuća kuna godišnje po hektaru riječ, govorimo uglavnom o ekološkoj proizvodnji podizana su bez stručne potpore i ikakvog znanja tek da bi se dobilo potpore. Čak 90% onih koji nisu, koji su posadili nasade oraha lovci su na poticaje. To odgovorno tvrdim. Da li je 90%, ovdje je netko to istraživao i napisao, da li je 90% ili 80% ne znam ali većina je njih lovci na poticaje. Da svaki hektar oraha kojeg potičemo izdašnim potporama a na njemu je oko 150 do 160 sadnica i da svaki od njih daje 30 do 50kg oraha ploda Hrvatska bi bila na prvom mjestu u svijetu za proizvodnju oraha, na prvom mjestu. Nitko nije protiv da dajemo poticaje, nitko nije protiv da smo u ovih 29 godina Hrvatske države dali milijarde poticaja za poljoprivredu, među ostalim za orahe, ali mi orahe danas uvozimo, mi danas uvozimo sve. Sve poljoprivredne proizvode, sve uvozimo. Pa čak i jabuke uvozimo da bi onda, izvozimo, a onda uvozimo skupe i nekvalitetne mađarske ili ne znam čije. I evo, htio bih još reći, idemo pomagati onima koji pomažu sustav, plasiraju određene količine na tržište i plaćaju poreze i doprinose pri čemu će glavno mjerilo kada se jave na neki natječaj za potporu ili državnu zemlju biti koliko plaćaju poreza i doprinosa po hektaru kojeg su trenutno u posjedu. To su krucijalne stvari, to su problemi hrvatskih šuma, hrvatskog poljoprivrednika, svakog onog koji se bavi bilo čime o ovom o čemu smo govorili a pogotovo evo proizvodnji drveta. I zato molim, stvarno evo vas državni tajniče koji ste me slušali, da mi objasnite za ovaj natječaj koji sam spomenuo natječaj za provedbu ... [[Govornik se ne razumije.]] 862., zbog čega je on tako sročen, zbog čega se tako dugo čeka odgovor, pa da hoćemo li pomagati onda tom drvenom klasteru ili ćemo im odmagati. Hvala lijepa. Hvala. U njihovo ime govoriti će zastupnik Stjepan Čuraj. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Uvijek je ovako prigoda iskoristiti temu pa proširiti naravno više od onoga što je na samom dnevnom redu iako je ovo dosta tehničko pitanje usklađivanja, mislim da tu nema spora ali ću i ja iskoristiti progovoriti o nešto što je sigurno bitna tema. Drago mi je što vidim da smo manje-više svi usuglašeni u tome da vidimo općenito drvnu industriju kao potencijal. Ono što je problematika i ne od danas, ne od jučer, ne od zadnjih 5 godina nego praktički od kako smo se osamostalili, od kako su nam nestali veliki drvni proizvođači finalnih proizvoda, a to je ono što sam rekao i u replici da nam treba više finalnog proizvoda u kojem se naplaćuje dizajn, znanje, izgled, znači finaliziranje i puno veća je dodana vrijednost. Ono recimo samo radi usporedbe inače drvna industrija sudjeluje u izvozu sa više od 10% ukupnog izvoza RH a recimo samo da prihodi od proizvodnje namještaja su dva puta manji od prihoda prerade drva. Znači to je ona priča gdje mi danas u industriji pilana i zapravo tvrtki koje rade drvne proizvode i drvne poluproizvode imamo preko 25 tisuća zaposlenih. Znači osnova svake proizvodnje je da si blizu izvora sirovine kako si možeš umanjiti troškove, zavisne troškove, troškove transporta i ostale fiksne troškove po jedinici proizvoda i naravno imaš kvalitetnu sirovinu s kojom bi išao dalje. E sada, mi kvalitetnu sirovinu sigurno imamo, to su prepoznali ne zato što mi kažemo nego i svi oni kojima mi izvozimo jer smo im zanimljivi, ne samo zbog cijene nego sigurno i zbog kvalitete i našeg šumskog fonda. I onda je pitanje zašto mi to sami ne iskoristimo. To je pitanje koje već se ponavlja godinama i godinama zašto netko nama prodaje tuđu pamet. Da bi to došli moramo ići u srž problema. Tu se spomenula cijena kubika zašto je skočila, naravno da i drvna industrija prati građevinsku industriju koja je neophodna sastavnica, dakle drvna građa u bilo kojoj građevinskoj industriji. Sigurno da povećanjem i građevinske industrije ide i potražnja za sirovinom ali i prije svega, znači doslovce daskama da moram tako reći ali i radnom snagom. E sada tu je to pitanje radne snage gdje mi zapravo želimo naplaćivati tu dodanu vrijednost a da nam fali kvalitetne radne snage. I mi moramo upravo, ovo je najzorniji primjer povezivanja tržišta rada, sektorske industrije sa promjenama u obrazovanju. Ono što smo mi u zadnje 2,5 godine napravili i što se radi u sektoru stručnog obrazovanja gdje se milijarde stavljaju na raspolaganje upravo kako bi dobili stručnog radnika koji će i u ovoj, u ovom sektoru ponuditi onu dodanu vrijednost, biti iskorišten i ići ka tome, ka finalizaciji tih proizvoda. Zato sve vam na kraju srž problema dolazi u obrazovanju i zato je onaj i zato za njega mi držimo da je jedan od najvažnijih preduvjeta bilo kakvog daljnjeg gospodarskog rasta bilo koje zemlje pa tako i naše. Tu sve kreće. Jel ako nemate dovoljno obrtnika odnosno dovoljno stručnih radnika za preradu drva, ako nemate dovoljno onih educiranih da daju dodanu vrijednost ako govorimo o dizajnu onda nećete ni imati kvalitetu, neće imati robne marke to će se sve događati više slučajno nego sustavno jer ne možete nešto poticati, ako nema ko to iskoristiti. Dakle, država osigurava različite poticaje i one manje vrijednosti itd., ali nemamo toliki zamašnjak jer jednostavno nemamo one tko će napraviti kvalitetan proizvod na osnovu kvalitetne sirovine koju imamo i to izvoziti ili već za domaće tržište iskoristiti. Recimo nešto što, to pokazuje jedan podatak koji sam naišao doduše malo je zastario jer to je ostvarena dodana vrijednost u šumarstvu i industrijama koje su bazirane na šumarstvu EU. I onda za Hrvatsku kaže da imamo 109 bruto dodane vrijednosti, dakle 109 EUR-a po hektaru, a kad gledamo u bruto dodanoj vrijednosti po zaposlenom radniku tu smo na 18.000 EUR-a.

Njihovi zaposleni puno više sudjeluju i koriste te sirovine koje je. Tako da mi smo po samom broju hektara dakle u nekoj gornjem domu, ali sigurno u ovom dijelu ne, ne iskorištavamo dobro i to je ono što manje-više svi znamo to je ona sintagma koju vrlo puta smo rekli, izvozimo gotove proizvode, a ne sirovine, a onaj najveći paradoks koji nam se događa kad mi nekom izvezemo sirovinu i onda uvezemo to kao gotov proizvod u našu državu, to mislim nadam se da se sve manje i manje smanjuje i da ćemo uspjeti to napraviti. Dakle, sigurno da postoji recimo samo da kažem još jedan podatak, udio proizvodnje namještaja u našem BDP-u je manji od 1% Dakle, a godišnje u Europi tržište ukupno je preko 100 milijardi EUR-a. Znači to je nešto što možemo mi biti dio toga, očigledno mi u tome sudjelujemo samo kroz naš izvoz koji nije mali, svaka 10 kuna je iz drvne industrije koja se izvozi, dakle nije mali, samo to kad gledamo, a fali nam taj dio finalizacije proizvoda i onda se pitamo kako, zašto, a zapravo je cilj da potaknemo tu finalnu …/nerazumljivo/… potaknemo ulaganje i što radimo u obrazovanje i stvorimo kadrove koji će moći kvalitetno doprinositi, davati dodatnu vrijednost i povezati napokon …/nerazumljivo/… sustav tržišta rada, a to upravo i radimo. I zato je ovo zorni primjer zašto nam je toliko bitno, zašto se sada ulažu u centar kompetentnosti preko milijardu kuna europskih sredstava, da upravo povećamo kvalitetu obrazovanja i mogućnosti plasiranja gotovih, kvalitetnih, obrazovnih kadrova odmah izlaskom iz škole, jer onda možemo bazirati cijelu industriju kad imate na zdravim osnovama i na kome to bazirati. Jer đaba nam silni poticaji još jednom i s time ću završit, ako ih nema tko iskoristiti na pravi način, profitabilni i dodat tu dodanu vrijednost i ostavit našu sirovinu ovdje da se prerađuje u upravo finalne proizvode te dodane vrijednosti i time sam, da sudjeluje više u samom BDP-u nego što je sada. Evo zahvaljujem, naravno Klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog. Još jednom hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Evo, prethodna ova rasprava gdje se kaže što smo napravili u zadnje dvije godine, pa kad govorimo o drvu, prometu drva, jedan je podatak dao ministar financija da na osnovu doznaka iz inozemstva 10 milijardi kuna stiže u RH. 10 milijardi da je to vrlo bitno za bilancu, a vjerojatno je tu i dio ljudi koji su se morali baviti drvnom proizvodnjom, industrijom i iz Gorskog kotara i Like i iz Slavonije. Zamislite vi riječi kad se hvali ova Vlada gospodine Čuraj da je 10 milijardi kuna došlo u RH na osnovu doznaka iz inozemstva. Znaš tko je takvu politiku provodio? Tito, on je organizirao čak vlakove da iđu naši raditi vanka da bi dobivali devize '60. godina i onda bi devize, iz mojih krajeva govorim, onda bi taj novac najviše iz Njemačke dolazi ovdje obiteljima. Isti je slučaj i po pitanju prometa drva. Isti slučaj. Pa mi smo bogati resursom rekli smo, evo svi suglasni, tajnik je suglasan. Znači imamo drvo, imamo 2 i po miliona hektara pod šumom i to je ogroman potencijal i resurs. Ponavljam, ta područja koja smo šumom, uzet ću primjer Gorski kotar ili Slavonija, ali Gorski kotar koji je imao ljude, resurse, koji je imao i usklađeno obrazovanje, koji je imao pilane, koji je imao mogućnost razvoja toga, što vam se dogodilo, ta šuma se kroz određene kvote izvozi, netko dobiva dobar dobit kao šuma, kao deblo, znači ne kao dodatni proizvod. Isti trenutak ti ljudi, ti ljudi koji su imali mogućnost opstati na tome području da ne bi spadalo u ministra financija Marića u kategoriju onih koji šalju doznake, novac koji šalju ovdje u devizama iđu u Italiju, uzeo sam primjer tamo provodit kod prijatelja Tajanija koji uzurpira ta područja, ti ljudi koji su tribali raditi u Gorskom kotaru, ti ljudi koji su tribali živjeti tu, to je demografska mjera, ne izvoziti debla i sirovinu u Italiju i onda se hvaliti kroz proračun evo napravili, poravnali smo bilancu, 10 milijardi kuna nama stiže od naših ljudi što su iselili vanka. To su ljudi koji se prave drvnom industrijom, to su ljudi od liječnika od prosvjetara, svi i to je uspjeh ove Vlade. Pa znate li ja sam maloprije postavio pitanje, može li mi neko kazati koliko se tvrtki bavi u RH proizvodnjom drva do nekakvog finalnog proizvoda koji stvara dodatnu vrijednost? Znate koliko ih se je prijavilo, znate zbog čega? Puno više ima registriranih, da bi tu kvotu drva oni rekli da će proizvoditi u RH tako dobiju to drvo, tako dobiju zakonski, a u biti ga izvezu i dobiju ga još uz manju cijenu to drvo. Prema tome, i taj resurs koje imamo hrvatske šume, šume, drvo, a ovi zakon koji mi sada govorimo o prometu drva, koji usklađujemo sa direktivama EU niti je u interesu čovjeka, niti pojedinca jel nije zaštićen.

I ti ljudi su načelnici, gradonačelnici u problemu, ja sam bio kod tih ljudi gradonačelnika, načelnika da bi tribali stvarati pritisak da bi centralna država koju kunu im vratila. Prema tome, to su bogata područja gdje je šuma i u Slavoniji i u Gorskom kotaru i u Lici, pa i u Zagori određena područja, ali me najviše razočaralo kada sam vidio da čovjek koji ima tvrtku koji se bavi proizvodnjom paleta, uglavnom paleta, kada je imao za izvoz za Europu povećanu proizvodnju potrebna mu je bila sirovina drvo, nije mogao dobiti. Kaže imaš kvotu koliko si dobio, a ovi ljudi neka iđu na biro, a izvozimo drvo. Zbog čega izvozimo, a našem poduzetniku ne damo? Koja je to logika? Pa taj će opće zaposliti još 50 ljudi imat će plaće, ostat će živjeti u Zagori, ne znam u Slavoniji u Gorskom kotaru. Šta je rekao kolega prije mene, koliko je samo poticaje za oraje posađeno mogla bi biti i BiH i Hrvatska cila pod orajima. Uvozimo 100% oraja. Nažalost oni su obezvrijeđeni i naravno da se većina njih ni ne bavi s tim jel jednostavno od uvoznog opet od štetočine od ministarstava uvoznih lobija ne mogu prodati svoj proizvod. Rekao sam maloprije, najveći problem šta od našega drva, od naše sirovine umjesto da stvaramo dodatnu vrijednost mi izvozimo kao sirovinu, za tom sirovinom odlaze ljudi u Italiju i ne znam di sve, stvara se dodatna vrijednost, ostaju nam prazna područja jel ti ljudi koji su kvalitetni ljudi i koji se bave tom drvnom industrijom u biti imamo iseljene krajeve. I šta je ostalo? Ostalo smo samo eksploatacijsko polje određenih lobija.

A nije vam problem kvote, izvozne kvote, fingirane tvrtke koje dobivaju balvane tj. sirovinu našu sirovinu u biti da ih proizvodi u RH u biti povlašteno dobivaju, i to je ok da naše tvrtke dobivaju povlašteno i na kraju ih prodaju u inozemstvo po skupljoj cijeni. To je problem.

Znači ovdje je problem što se ne gospodari našim ključnim resursom od 2,5 milijuna hektara Hrvatske pod šumom. Da.

Nama je puno bitnije uvoz glifosata i tih štetnih šta je Austrija zabranila i svi uvozi to, bacati i ne štiti našu poljoprivredu, a imamo 700.000 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, imamo problem šta nismo navodili nemamo navodnjavanje u 2019. npr. Sinjskog polja u Slavoniji imamo veći dio nije navodnjen, znači sve se cilja da se isprazne područja i da ta područja postanu jeftina, a imamo i problem što su sva ta područja na očima. To je naš resurs, čak i šume tribaju biti zabranjena prodaja šuma stranim pravnim fizičkim osobama, ne samo vode, ne samo poljoprivredno zemljište nego i šume. Mi moramo čuvati budućim generacijama i pošumljavati i baviti se, gospodariti onako kako treba gospodariti.

Ili to vam je slična usporedba kao što mi u Dalmatinskoj zagori, Dalmaciji čekamo rješenja splitske vlade da napokon krenu projekti i sada mi očekujemo projekte naravno dolazi premijer, ministri, Alka, na kraju dobijemo, nešto dobijemo jedini projekat je otpad. Jedino rješenje i jedini projekat, tako je i u ovome slučaju, vrijeme je da se gospodari našim resursima, poljoprivrednim zemljištem da ga ne prodajemo od 1.1. 2000 ove iduće godine, a tako i sa Hrvatskim šumama [[Upadica: Hvala]] i vodama.

No međutim konstatirali smo probleme, ja vas pitam g. Bulj ne samo da mi izvozimo drvnu masu, nego je naša drvna masa, koliko je meni poznato, najjeftinija u Europi, što treba napraviti i poduzeti da s obzirom da smo zajedničko tržište, da se izjednačimo s tom cijenom na razini europskoj? Naravno da trebate rješenja, ali nisu rješenja i nude se rješenja, al nije rješenje da se ministar financija hvali da je 10 milijardi na osnovu doznaka došlo iz inozemstva, što znači veliki dio ljudi i stručnjaka je otišao vanka iz drvne industrije, otišao vani zajedno sa našom masom drvnom i vraća mu se kroz doznake 10 milijardi kuna. Znate čija je to politika Andreja, usporedit s Andreja Plenkovića Vlade? S Titovom politikom koji je '60.-tih godina slao ljude, slao ljude u Njemačku da bi radili i da bi svojom obitelji vraćali novac kroz devize i tako se punio proračun i državna bilanca, e to je sad politika Andreja Plenkovića, a to je evidentno i po pitanju drvne industrije, a i po pitanju financija di kaže ministar financija, jednostavno kaže, evo ga izravnali smo bilancu, 10 milijardi kuna imamo na osnovu doznaka iz inozemstva, to su doktori, liječnici, profesori, ljudi koji se bave drvnom industrijom, koji [[Upadica: Hvala]] šalju novac svojim obiteljima od vanka, a [[Upadica: Hvala]] Gorski kotar je prazan. Molim vas samo držite se predviđenoga vremena. Zastupnik Gordan Maras javio se za repliku. Hvala lijepo. g. Bulj vidi se da ste zbilja u ovoj temi maksimalno i da se brinete o našoj drvnoj masi i, i, i pošumljavanju RH, ja vas pozivam da se uključite petak, subotu, nedjelju u akciju „Zasadi drvo ne budi panj“, znači sa te strane u RH na nekoliko lokacija, u Zagrebu možete ako ste ovdje u petak otići u Podbrežje ili u Maksimir i zasaditi, i Medvednicu da, zasaditi bukvu na Medvednici odnosno smreku u Maksimiru, tako da znam da, da je u jednoj situaciji vas premijer tako i htio uvrijediti i nazvao vas je panjem, ali sad možete dokazati da znači niste na taj način u toj priči, nego da želite zasaditi i da za drva toliko marite koliko ste rekli u vašoj raspravi, a to se zbilja osjeti, znači zbilja vidim da tu izgarate od želje da u RH bude što više šume.

Zastupnik Stjepan Čuraj javio se za repliku. Poštovani kolega Bulj, nešto ste se i direktno obraćali meni, meni je drago kao i ono što sam rekao ispred kluba da manje-više svi isto želimo i isto hoćemo i ja bi samo htio napomenut da ovdje nisu problem izvoznici, pilane i oni koji se bave prerađivanjem drveta, oni će prodat svoj proizvod onom tko nudi više, to je tržište, mi ne možemo njih to zabranit, mi ono što možemo je potaknut naše tržište i ja se nadam da se slažete sa mnom da jedan od tih načina kao što sam rekao iz kluba je upravo ulaganje u obrazovanje, pogotovo strukovno obrazovanje, pogotovo u ono sve što će dodati povećanje dodane vrijednosti tog proizvoda da zbilja počnemo proizvodit finalne proizvode na način da imamo se na koga osloniti i mislim da su sve Vlade do sada sve su imale istu želju sa istim ciljem, no jednostavno nismo se previše odmaknuli od toga, podaci govore egzaktno i ja se nadam da se slažete sa mnom da je i obrazovanje ključni razvoj i drvne industrije, među ostalim industrijama.

Naravno da je drvna industrija vrlo bitna, nekad su bile i u školama, u srednjim školama i na mome području drvna, ovaj mogućnost da se iđe u te škole, međutim danas nemamo ni to, mi čak nemamo ni prilagođen obrazovni sustav, ja ne znam šta se po tom pitanju radi, nego je žalosno što ti stručni i kvalitetni ljudi sa područja gdje imamo sirovinu, gdje imamo određenu infrastrukturu, od pilana pa nadalje, da imamo infrastrukturu, da se iz toga dijela izvozi debla, primjer sam rekao u Italiju, a zatim za tom sirovinom su odlazili ti naši kvalitetni ljudi u koje se ulagalo, ja ne znam u šta ćete ulagat nastavi li se ovako jel na tome području nema više ljudi, znači politike su krive.

Kolega Bulj, mi u ovom visokom domu često raspravljamo upravo o ovim područjima Gorskog kotara, Dalmatinske zagore, Slavonije koji po mjerilima spadaju u nerazvijenije krajeve Hrvatske i raspravljamo o zakonima o brdsko-planinskim područjima, o zakonima o potpomognutim područjima itd., a u pravilu to su slabije razvijeni krajevi, ali su bogati prirodnim resursima. Bogati su šumom, bogati su vodom, ja nemam problem da iz Gorskog kotara se izvoze trupci i debla, ali imam problem da novac koji se od tamo zarađuje ne ostaje u Gorskom kotaru, da ne ostaje u Dalmatinskoj zagori, da ne ostaje u Slavoniji, nego odlazi u Zagreb. I upravo tu treba mijenjati zakonske regulative, tim krajevima ne bi trebala pomoć kada bi oni mogli živjeti od resursa koji su na njihovim područjima. Dakle, da šumski doprinos nije samo 7,5% nego da više novca ostaje gradovima i općinama na područjima koja su pokrivena šumama, onda im ne bi trebale nikakve pomoći ni potpomognuti zakoni i na tome treba raditi. Kolega Đujić, ja bi to stavio pod jednu točku da je to u biti eksploatacijska polja, ta područja kao što je Gorski kotar, Zagora ili druga područja ili Slavonija oni su eksploatacijska polja i oni lokalnu samoupravu i te građane u biti, poglavito lokalnu samoupravu stvaraju ovisnicima o državnom proračunu i naravno očekuju od tih čelnika, ljudi koji vode te lokalne samouprave da budu oni koji će se klanjati vladajućima. Smatram da ste dobro rekli da bi tribalo veći dio, najveći dio novca ostajati u tim krajevima, naravno vi kažete nemate ništa protiv izvoza, naravno nemam ni ja protiv ako je to regulirano kako treba iako, na način, međutim puno bi bio sritniji da su tu ljudi ostali u Gorskom kotaru, da su ti ljudi proizvodili jer znaju proizvoditi ima određena infrastruktura u Gorskom kotaru i na taj način poticat te ljude da ostaju na tome području i da imamo gotove proizvode kao što je nekada imalo.

Hvala potpredsjedniče sabora. Kolega Bulj, gledajući našeg drveta iz Hrvatske mi smo danas u EU i naravno imamo takvo otvoreno tržište i izvozimo drva. Naravno slažem se s puno, u puno stvari da mi ne upravljamo sa drvetom kako treba. Recimo željeznice uzimaju stotine tisuća pragova koje uvoze iz Francuske, pa su čak sad i iz Srpske Republike, sa cijenom od 650 kuna dok se kod nas proizvodilo za 380 kuna. Ja si postavljam pitanje gdje je ta sinergija određenih ministarstava da napravi nekakve pomake u tome i da naše gospodarstvenici to rade. Međutim i sami su gospodarstveni krivi koji nisu plaćali i izgubili su te koncesije. Druga stvar svi problemi se rješaju radeć u vladi, ne u oporbi, ne možemo u oporbi riješiti problem, problem se može unutra kada smo blizu vlade, kada donosimo nekakve prijedloge i rješenja.

Slažem se s vama da je Vlada odgovorna Hrvatskome saboru i da bi triba predstavnik Vlade saslušati saborske zastupnike, međutim da li će on to učiniti neće i izvući ono što je najbolje i vidjeti postoji li rješenje. Međutim, kolega Mišiću najveći je problem što unutar postoji lobij, unutar ministarstva kojima nije interes da opstanu određene lokalne samouprave gdje su bogate u ovome slučaju šumom, drvom, njima nije interes da se na tome području ulaže jer one neće imati pinkicu od izvoza sirovine ili uvoza štetnih proizvoda ili lošijih proizvoda na području RH. Tako da i sami gospodarstvenici, nemoremo samo njih kriviti jer su stvoreni okvir kvota i tu se pogoduje, opet ponavljam, kao sirovina izvozima, izvozu, a ne domaćem poduzetniku, ne kao dodatna vrijednost izvozu, nego kao balvani. Znači oni u balvanima to šalju.

Zastupnik Tomislav Lipošćak javio se za repliku. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Bulj, prije svega ceste, ponovo se mi vrtimo, ja i vi oko cesta, ja ću ponovo podsjetiti, šumski doprinos, znači iznos koji plaćaju sve pravne osobe koje prodaju proizvod od iskorištavanja šuma novim Zakonom o šumama uduplan je znači 5 odnosno 10% za potpomognute brdsko-planinska područja uplaćuje se na račune jedinica lokalne samouprave. Prije nego što tako paušalno govorite o uništavanju, ulaganju u ceste bilo bi dobro provjeriti upravo kod pojedinih jedinica lokalne samouprave koliki dio tih sredstava se ulaže upravo u te ceste gdje bi trebao biti namijenjen. Složit ću se s vama da su šume bogatstvo, međutim zbog trendova na tržištu zbog povećane potražnje ne možemo mi sjeći više nego što je propisano. S jedne strane pričate da smo eksploatacijska baza, eksploatacijsko polje, a s druge strane želite da povećamo kvote sječe na nacionalnoj razini. Ponovit ću, potražnja je mnogostruko veća nego što su mogućnosti koje hrvatskog tržište može dati.

Ja vas molim pridržavajte se predviđenoga vremena. Odgovor na repliku.

Gledajte sad ste govorili o štetama i svemu što ostane lokalnoj samoupravi, pa mene je zvao osobno, bio sam, sad kad je evo kolega Sladoljev bio s menom u Vrbovskom, bio gradonačelnik Čabra, Fužina, ne znam tri načelnika, gradonačelnika pardon, jer su mi oni rekli za ove probleme, ja sam njima držao tiskovnu konferenciju.

Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Tomislav Lipošćak, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo na samom početku pokušat ću bit kratak budući da ovaj prijedlog izmjena i dopuna u biti ne mijenja puno u samome zakonu, nego se samo zapravo proširuje dodatno njegova primjena u pojedinim stavkama. Međutim, želio bih još jednom naglasiti ovdje u ovom visokom domu nekoliko stvari, a to je kao prvo da ovakva zakonska rješenja o kojima danas govorimo idu na ruku upravo onima koji se prometom drvom i proizvodima od drva bave na legalan način i naravno svima onima koji su na ovaj ili onaj način dio samog tog procesa. Ponovno ću naglasiti da će nam i dalje ostati problem nezakonite sječe i prometa drvom naravno koji nastaje kao rezultat te nezakonite sječe. Osobiti naglasak tu bih stavio na privatne šume i to osobito na one koji se nalaze na slabije naseljenim područjima lijepe naše gdje je samim time i kontrola puno teža i sam uvid je puno manji.

Ponovo ću ponoviti, danas sam to ovdje već govorio, šumsko bogatstvo kojim raspolažemo iznimno je vrijedan resurs i upravo zbog toga naš narod je posebno ponosan na njega, ali na njega zato i osjetljiv i upravo zato je i ovo područje šumarstva, gospodarenja šumom, gospodarenja drvom, je vrlo često i plodno tlo rastućem populizmu. Ono što je po meni vrlo bitno jest kontrola, a osobito kontrola izvoza da nam se ne događa da na papiru izvozimo stolice, namještaj ili neki drugi finalni proizvod, a da je u naravi riječ o piljenoj građi bez dodane vrijednosti. U ovome i često govorimo u ovom visokom domu i problematika nezakonite sječe osobito u privatnim šumama, te izvoz zapiljene građe, a ne finalnog proizvoda početak su i kraj ovoga lanca i zapravo iz kojega proizlazi većina problema u ovom našem sektoru. A ne mogu i ne izdržati pa na kraju isto spomenuti i po pitanju Hrvatskih šuma nekoliko činjenica koje u ovome, u ovoj smo raspravi čuli, ja ću ponoviti, Hrvatske šume ne izvoze drvo na tržište izvan RH, znači svo drvo, svi drvni proizvodi, sortimen završava kod domaćih proizvođača. Jednako tako raspoložive količine sirovine puno su manje od ponude i od trenutnih trendova na području drvne industrije odnosno na tržištu i naravno na kraju pismom razumijevanja koje je potpisano između Hrvatskih šuma i Udruženja drvno prerađivačke industrije pri HGK zapravo su definirane i određuje se transparentna raspodjela sirovine prema kupcima, prema dogovorenim unaprijed kriterijima koji naravno što smo čuli i u ovome, u ovoj raspravi, prvenstveno favoriziraju one kod kojih je stupanj finalizacije vrlo visok. Hvala lijepo. g. Lipovšćak, vi ste u biznisu sa šumama, znate tu problematiku dobro, recite nam što biste vi napravili konkretno sada u ovoj situaciji kada imamo dosta nepovoljnu trgovinsku bilancu i nemamo jako puno dodane vrijednosti vezano uz, uz našu sirovinu odnosno više koristi od naše drvne sirovine imaju ekonomije poput talijanske ili austrijske, nego što to ima, što to ima hrvatska. Kolega Maras, zahvaljujem se na pitanju i zapravo sukus svega je što ste i sami rekli, malena je dodana vrijednost na našem proizvodu i upravo zato i kroz ovo pismo razumijevanja i kroz pravilnik preko kojega se dodjeljuje sirovina vidimo da se favorizira 8.r. finalista, da se favorizira i oni koji zapravo proizvode najveću dodatnu vrijednost i mislim da u tom smjeru treba, treba težiti i, i nastaviti i to je jedini put da se finalisti, finalisti u visokoj fazi finale favoriziraju i da im se omogućuje proizvodnja. Poštovani kolega Lipošćak, vi ste u svojoj raspravi dobro detektirali probleme u, u šumarstvu i proizvodnji u drvoprerađivačkoj industriji u RH, dijelom ste odgovorili već i u ovom odgovoru kolegi Marasu, ali gledajući generalno da li se slažete s onim što sam ja izrekao i vi ste ponovili u jednom trenutku, da su proizvodni kapaciteti drvoprerađivačke industrije u RH daleko veći od onoga koliko mi imamo drvne mase i koliko je dozvoljeno sjeći godišnje i ja vam postavljam pitanje dal je rješenje onoga što, za što se zalagao g. Bulj, a to su nekakve kvote, povećanje kvota, dal je rješenje u pojačanoj sječi šuma il je rješenje da se strogo držimo sadašnjih propisa, ovoga gospodarskih osnova i da robu usmjeravamo upravo onima koji finaliziraju svoj proizvod i na taj način oplemenjujemo to drvo. Kolega Felak, vi ste zapravo u svom izlaganju potvrdili i zapravo mogu samo ponoviti ono što ste rekli, povećanje sječe nikako, postoje programi gospodarenja i u privatnim šumama i šumama koje su u državnom vlasništvu u kojima je propisana godišnja odnosno sječa u polurazdoblju odnosno u razdoblju od, od 10.g., potražnja je puno veća trenutno nego što to tržište nudi, nego što su to proizvodne mogućnosti, u nikom slučaju, ni u jednom slučaju ne smijemo podleći potrebama tržišta na način da uništimo resurs koji nam zapravo i Ustav propisuje da ga moramo gospodariti i da je od iznimne važnosti za RH. Što se tiče sadašnje raspodjele mislim da je pravedna i mislim da se, uvijek će biti tu onih koji će biti više ili manje zadovoljni, međutim moramo se uklopiti u godišnje propise sječe i na takav način funkcionirati. Zastupnik Anđelko Stričak javio se za repliku. Hvala. Kolega, vi ste naveli u svojoj raspravi da Hrvatske šume ne izvoze trupce tj. drvo nego da je sve ponuđeno domaćim tj. tvrtkama registriranim u RH. Pošto je sve ponuđeno doslovno domaćem tržištu, da li smatrate da je taj pravilnik o dodjeli tih trupaca u redu, da li je moguće recimo malo popraviti jer imamo jedan slučaj na području Varaždinske županije gdje jedna tvrtka em ima finalan proizvod em zapošljava kojih 550 radnika ali dogodio joj se požar i tu je jedno vrijeme proizvodnja stala i naravno da u prethodnoj godini nije mogla ispuniti sve ugovorne obveze. Kolega Stričak, niti jedan pravilnik pa tako niti ovaj o kojemu govorimo, nije možemo reći Sveto pismo da ne može biti mijenjan i ovaj pravilnik odnosno ovaj način raspodjele mijenjao se je iz godine u godinu ovisno o situacijama koje su se detektirale i koje su se pokazale kao više ili manje pravedne. Što se toga tiče smatram da je kao takav podložan promjenama i da su promjene uvijek dobrodošle osobito ako idu u jednom ajmo reći tako, pravom, pozitivnom i poštenome smjeru i uglavnom to je odgovor na vaše pitanje, znači postoje uvijek oni koji će biti zadovoljni ovim načinom, bit će onih koji će biti manje zadovoljni ili koji će biti nezadovoljni. Međutim moramo još jednom ponoviti, potrebno je i to jedini način, podiči dodanu vrijednost, favorizirati one koji zapravo i omogućiti im veću proizvodnju onim koji imaju visoki stupanj finalizacije, u ovom slučaju osmi razred, hvala. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, uvaženi zastupniče. Temeljem vaše profesije, vi jako dobro razumijete problem prometa drva i proizvoda od drva. Naravno, postoji negdje problem a to je eksploatacija drvne mase a finalnih proizvoda od drveta je jako malo. Izvoz neobrađene drvne mase ili poluproizvoda je velik a finalni proizvod u obliku namještaja mi uvozimo. Da li je finalni proizvod od drva tako visoka tehnologija da ga mi ne možemo proizvoditi ili zašto je po vama došlo do gašenja velikog djela proizvodnje, finalnih proizvoda odnosno proizvoda koje stvaraju veliku dodatnu vrijednost a ne balvan? Hvala lijepa. Odgovor na repliku. Ne bi se složio s vama da ne proizvodimo vrhunski finalni proizvod, postoji vrlo dobri i vrlo svijetli primjeri naših domaćih proizvođača koji se time bave. Zašto smo jedno vrijeme napustili odnosno otišli od toga, moramo se vratiti u okolnosti u kojima smo se nalazili u zadnjih 30 g. nakon ratnih zbivanja osobito na područjima koja su bogata šumom međutim moramo biti svjesni i moramo to si reći u oči da su puno veća ulaganja u proizvodnju finalnog proizvoda visokog stupnja finale, znači u ovom slučaju namještaja za razliku od same pilanske građe odnosno proreza drva tako da u tome bi se složio s vama da su naši kapaciteti možda i premali s obzirom na ono što nam se nudi ali u svakom slučaju tu je sada ta raspodjela po meni poštena zato što dajemo mogućnost onim koji imaju je visok stupanj finale, da dobiju više sirovine a usput da se potaknu oni koji imaju niži stupanje finale i da krenu tim putem. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se također zastupnik Saša Đujić. Dakle ovaj zakon sam po sebi je tehničke prirode kao što smo i čuli, on regulira usklađenje sa europskim direktivama, regulira odnose uvoza i izvoza, u pravilu EU-a sa Indonezijom tako da ja se neću previše bavit ovim zakonom ali želim upozorit samim odredbama koje se mijenjaju u ovom zakonu ali želim upozorit na određene probleme koji se tiču ove teme a to je krajem prošle godine, tjednik Globus je čini mi se pisao o velikoj krađi hrvatske šume koja se dešava na području privatnih vlasnika šuma, ne znam da li je vama u ministarstvu to poznato. Dakle po tvrdnjama tog tjednika uz više svjedoka, dešava se ogromna sječa drvne mase u privatnim šumama i to u pravilu i od strane ne samo vlasnika nego prevaranata dakle ljudi preko katastra i gruntovnice dolaze do imena vlasnika šuma, pod okriljem noći sječu tu šumu i onda ju izvoze u pravilu u Sloveniju jer od ulaska u EU više nema carine između dvije naše zemlje i sa falsificiranim dokumentima ogromne količine šume se izvoze praktički u susjednu zemlju EU-a. Neki pokazatelji drugih zemalja to potvrđuju, dakle neusklađenost brojki, ako uzmete podatke iz Slovenije, tamo je prikazano u znatno veći broj odnosno znatno veća količina uvoza drvne mase iz Hrvatske nego što je to prema hrvatskim evidencijama što upućuje na to da tu nešto ne valja i danas cijeli dan pričamo o gospodarenju šumama, odgovori Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma su da je to u nadležnosti DORH-a, policije i nekih drugih ministarstava s čime se ja mogu složiti i da su vama tu u biti ruke vezane međutim to je problem, to je problem o kojem govoriti, treba utvrditi činjenice da li je to točno, da li je to istina i kako tome stati na kraj jer tu ne samo da se krade drvo privatnim vlasnicima nego se kradu i ogromne količine PDV-a i poreza koji bi se trebali slijevati u hrvatski državni proračun. S druge strane pokazuje jednu sliku kako u biti neodgovorno gospodarimo sa našim prirodnim bogatstvima i o tome treba govoriti, treba pronaći modus kako to riješit odnosno ako to nije točno onda to treba demantirati, treba reći da to nije istina. Evo ovdje je bilo priče, puno je priče o uvozu, o izvozu, o finalnom proizvodu, govori se kako Hrvatska u biti izvozi trupce i daske, a da malo radimo na finalnom proizvodu onda taj namještaj koji se proizvodi od hrvatskog drveta po znatno većim cijenama uvozimo u Hrvatsku, a sami ne nalazimo način kako tome doskočiti. Ali evo ima jedan pokazatelj npr. da daska koja se proizvede od trupca nije finalni proizvod, a s druge strane bilo je govora ovdje da uvozimo ove podloške za tračnice. Ali mi i proizvodimo velike podloške za tračnice koje su u biti malo manja daska, ali se tretiraju kao finalni proizvodi i onaj tko ih proizvodi u Hrvatskoj dobiva poticaj kroz nižu cijenu nabave građe za taj dio, a to je izigravanje nekog sustava, ja bi to tako rekao. Uglavnom u svakom slučaju imamo nekontroliranu sječu hrvatskih šuma u privatnom vlasništvu u pravilu, imamo puno krađe, imamo puno lobija i organiziranog kriminala na tom području i činjenica je da se država jako teško u pravilu ni ne zna nositi s time zbog šume propisa i šume zakona koji jedan drugog isključuju u borbi protiv tog crnog tržišta i to ono na čemu trebamo svi skupa raditi i gdje trebamo naći način kako izaći s time na kraj. Dakle to je tema koju sam htio otvoriti i htio sam provjeriti ove navode iz medija da li je to točno da se šverca ogromna količina hrvatske šume koja je u vlasništvu privatnih osoba u zemlje susjedne EU, da li ste s time upoznati i da li mislite ponuditi neka rješenja kako bi se to spriječilo, ali i općenito šta još osim ovakvih nekakvih tehničkih odredbi napraviti da bi se efikasnije upravljalo i gospodarilo hrvatskim šumama. I već sam spomenuo u replici kolegi Bulju, dakle mi često u ovom Visokom domu govorimo o brdsko-planinskim područjima, o područjima Slavonije koji u Hrvatskoj spadaju pod nerazvijenija područja, a bogati su prirodnim resursima, bogati su šumom, bogati su vodama i u biti tu treba raditi u pravcu da novac koji se zarađuje na šumi iz tih krajeva u većoj mjeri ostaje na tim područjima, da ostaje gradovima i općinama na tim područjima, da ostane stanovnicima, a onda bi oni bolje živjeli i onda im ne bi trebali nikakvi posebni zakoni, ni nikakva pomoć, ni milodari kako to često ispada. Dakle treba im omogućiti da žive od šume od koje su stoljećima živjeli. Za repliku se javio zastupnik Maras. Gospodine i kolega Đujiću u vašoj ste raspravi spomenuli nešto što je dosta atraktivno nekada politički reći, a to ova Vlada dosta često govori, zabranit ćemo izvoz trupaca i dat ćemo tu sirovinu hrvatskoj industriji namještaja odnosno drvnoj industriji, ali u praksi se vidi upravo suprotno. Znači da od 2015. godine eksponencijalno raste izvoz drvne mase iz Hrvatske odnosno baš trupaca ne finalnih proizvoda i zanima me da li je i zbog čega je to tako? Ministar Tolušić bivši je vrlo jasno rekao da će se s time uhvatiti u koštac, ništa napravio nije.

Mi još uvijek nismo konkurentni u cijeni naše drvne građe u odnosu na ostale zemlje EU, tako da recimo Talijanima, Austrijancima je jeftinije doći u Hrvatsku i izlicitirati ovdje veću cijenu i ponuditi veću cijenu za taj drvni proizvod što naši pilanari ne mogu podnest te cijene jer onda nisu ni konkurentni.

Dakle, treba mijenjati politiku cijene drvne građe za proizvodnju i povećati te kvote da oni koji proizvode finalni proizvod mogu dobiti više drvne mase za svoje proizvode, a ne da jedan dio dobivaju povoljnije, a jedan dio su prisiljeni kupovati po skupljoj cijeni zato što oni posla imaju, a često im i u trećoj smjeni ljudi ne rade jer nemaju više materijala s kojim bi mogli proizvoditi svoje proizvod. Hvala lijepa. Poštovani gospodine Đujić. Morat ću vas ispraviti, o nekim stvarima ste govorili o privatnim šumama, ali mislim da ovo što se radi u šumama koje su u državnom vlasništvu premašuje sve što smo do sada vidjeli, dakle taj ne samo ekocid to je jedan barbarizam bez primjera par excellence u zadnjih 50 možda i više godina. Imam prilike kao gradonačelnik na području grada Samobora gdje spada i dio Žumberka, a još što je najgore od svega to je i park prirode, vidjeti i što se dogodilo od nekad guste šume, nekad šume kroz koje niste vidjeli svjetlo, danas su proplanci, danas više ne postoje.

Ja vam vjerujem kolega Beljak i to su upravo i u prijašnjoj točki smo govorili o tome, dakle napravljene su isto neke zakonske promjene koje bi sada trebale povećati kontrolu, ali ja ne znam kako naći rješenje ako sama država to radi, dakle kako taj dio iskontrolirati, evo ovo što vi govorite sada, dakle to je šokantno.

Rekli ste da stoji u Poslovniku da je iznosio neistine, ja samo prenosim ocjenu onako kako je zauzeo predsjednik Sabora, predsjednik Sabora je rekao da se neistina ovdje ne kažnjava tako da morate se obratiti predsjedniku Sabora [[Upadica Beljak: Dobro.]] Zastupnik Đujić, izvolite. Vi ste potpredsjedniče povrijedili čl. 238 da ne ostane u zraku, vi ste sada rekli da se u ovom Visokom domu neistina ne kažnjava, niste rekli da ja nisam govorio neistinu jer ja nisam govorio neistinu, naime ja uvijek govorim istinu ali iz vašeg obrazloženja kolegi Beljaku moglo je ostat u zraku da sam ja lagao i da na to imam pravo što nije istina. I vi ste me omalovažili svojim postupkom jer ste kolegi Beljaku trebali reć da ja nisam govorio neistinu i da mu zbog toga ne date povredu Poslovnika, evo čisto zbog toga intervencija da ne ostane visit. Ja bih volio da je vaše objašnjenje malo maje komplicirano pa bi onda mogli ovdje i drugi zastupnici shvatiti da je zapravo predsjednik Sabora izmjenom Poslovnika uveo novinu u kojoj se ne kažnjava iznošenje neistine.

Nije imao. A o tome je li vi govorite istinu ili ne, to će procijeniti hrvatski građani jer očito za to nije meritoran Hrvatski sabor. Nažalost a to je moje osobno mišljenje, nažalost ne možemo biti odgovorni za to. Zastupnik Maras javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Hvala lijepa g. Petrov što ste mi dali riječ, ali prvo da ohrabrim vas, nemojte pristati na Jandrokovićev način vođenja sjednice gdje se neistine dopuštaju pa čak i promoviraju i molim vas da malo kolegu Bukaricu smirite jer on obično suflira voditelju sjednice Hrvatskog sabora šta da radi kada su oporbeni zastupnici u pitanju a to ne bi trebao raditi.

To je samo uvodni dio jer se nadovezuje [[Upadica Petrov: Hvala.]] naravno i na ovo o čemu ću dalje govoriti ali evo vama kao ohrabrenje. Znači kada govorimo o šumama, o drvnoj građi, o toj industriji, ja ću govoriti iz dva aspekta, jedan je ovaj koji su sada kolege maloprije dotakli i koji se najviše njih tiče a to je kako gospodarimo sa svojim šumama, kako gospodarimo sa drvnom građom, koliko koristi ima Hrvatska od drvne industrije a leži na bogatstvima prirodnim kakvih vrlo malo zemalja svijeta ima. Znači od hrvatske šume više koristi ima kineska industrija namještaja odnosno drvna industrija ili talijanska ali ovo sam rekao kineska namjerno zbog toga da vidimo koliki je paradoks ovdje u igri da se hrvatski trupci izvoze čak u Kinu da bi se jeftin namještaj opet uvozio ili u EU ili neke druge zemlje ali nerijetko i u RH. Ono što mene posebno brine je šta vlada jedan nesklad između podataka koji daju naši analitičari i statističari i kineski, znači u Hrvatskoj se kaže da se u Kinu izveze jedan broj, određeni broj trupaca, čini mi se 5 milijuna m3, ukoliko sam dobro zapamtio a u Kini kažu da ih uvezu iz Hrvatske 5 put više. E sad kome vjerovati. Da li vjerovati onima koji uvoze i koji tamo to evidentiraju ili onima koji to evidentiraju u Hrvatskoj da se toliko izvozi. Ja mislim da postoji vrlo ozbiljna sumnja da se iz Hrvatske i na neki način određena roba izvozi van zemlje a da nije deklarirana ono što je. Znači sa te strane mislim da se iz Hrvatske trupci izvoze više nego šta je to evidentirano u poslovnoj evidenciji a onda je podataka još porazniji nego ovaj što ću vam sada reći. Znači od 2015. g. otkad je HDZ uz pomoć MOST-a preuzeo upravljanje RH odnosno 2016. g. i Oreškovićeve Vlade, eksponencionalno raste izvoz drvne građe, sirovine u odnosu na ono što je bilo prije tako da je nevjerojatno da mi u RH od izvoza drva odnosno trupaca dobivamo godišnje oko 500, 600 milijuna eura a sa druge strane od izvoza namještaja dobijemo 200, 250 maksimalno. Znači tri puta više novaca i izvoza imamo od izvoza trupaca u odnosu na namještaj. Kada uzmemo u obzir da je namještaj finalni proizvod i da on ima dodanu vrijednost visoku koja ne uključuje samo drvo nego i rad, dizajn, marketing, brand itd., onda dolazimo do otprilike cifre da se u tih 250 milijuna eura nalazi svega drva odnosno građe 1/5 ili 1/3 što je nekih 70, 80 milijuna eura, što na kraju govori da 10 puta skoro manje trupaca dajemo u proizvodnju namještaja nego šta se izvozi iz RH što kada bi čovjek rekao da ima dovoljno sirovine da možemo na taj način gospodariti drvnom sirovinom i drvom bi rekao ok ali problem je šta 35 000 naših zaposlenika u drvnoj industriji koji rade namještaj i proizvode visoke dodane vrijednosti, nema dosta često dovoljno sirovine, ili namještaj ili parketi ili neke druge stvari, nema dovoljno sirovine na konto onih koji tu sirovinu izvoze i na kraju krajeva od nje vrlo dobro uz malo muke žive. Da ne govorim da je jako puno stranih firma zbog nestašice drva na svjetskom tržištu pokupovalo neke naše hrvatske male tvrtke koji su imali kvote i na taj način jeftino došli do sirovine na koju inače ne bi imali pravo odnosno ne mogli doći. Znači to vam pokazuje devijaciju u hrvatskoj drvnoj industriji, to vam pokazuje da Vlada A. Plenkovića i g. Oreškovića nije uspjela u 4 g. ne riješiti taj problem nego taj problem je i gori nego šta je bio prije 4 godine. Ono šta sam drugo htio upozoriti je devastacija šumskih površina, nešto o tome je kolega Beljak maloprije govorio. Ja ću se osvrnuti na grad Zagreb. Dovoljno je pogledati iz bilokojeg djela grada Zagreba, Medvednicu i vidjet ćete ono šta g. Beljak govori na primjeru Žumberka. Medvednica je kolegice i kolege, do praktično jučer, do prije nekoliko godina bila u potpunosti pokrivena šumom, iz Zagreba gotovo i niste mogli vidjeti dio koji nije bio pokriven šumom. Sada gledate ogromne količine prazne na Medvednici ne samo ovaj dio koji ide trasa nove najskuplje žičare na svijetu koju gradi gradonačelnik Bandić nego devastacija je na svim područjima Medvednice. Staze šumske koje su bile građene, godinama su devastirane, drva su posječena i isječena i to je nešto o čemu ovdje trebamo govoriti. Netko si je uzeo za pravo a to je nažalost država i grad Zagreb da se ne brine o po meni najljepšoj planini u RH koja je praktično u centru grada Zagreba. I to kako je devastirana Medvednica je nešto šta boli svakoga tko je zaljubljenik u tu planinu i koji posjećuje a ja je posjećujem skoro svaki tjedan barem dva, tri puta odem i budem na planini. Znači sa te strane ta nebriga je nešto šta ljude također jako smeta u RH. I ono o čemu tu treba govoriti je apsolutno i to pogotovo jer se radi o park šumi, o parku prirode, znači govorimo o parku prirode, to je još jedna razina iznad, govorimo o tome da bi se tamo trebale stvari unaprjeđivati i trebalo bi se pošumljavati a ne da bi je se trebalo eksploatirati na ovaj način i ne voditi brigu o njoj. Ono šta sam također od evo od kolega nekih dobio putem SMS-a, da Hrvatske šume nažalost ne vode računa dovoljno o drvnoj građi u RH. Znači kažu kolege da u ovom trenutku imamo problem sušenja poljskog jasena a da država odnosno Hrvatske šume forsiraju i dalje sječu hrasta jer se hrast naravno puno bolje materijalizira na tržištu nego šta bi to bilo u slučaju da se radi o jasenu i vođeni interesom interesnih lobija, financija, kojekakvih mutnih poslova, Hrvatske šume uopće odnosno vodstvo Hrvatskih šuma ne vodi računa o kvalitetnom upravljanju hrvatskih šuma i tu je također jedan problem koji nažalost imamo i koji će biti sve izraženiji i izraženiji. Sve skupa kada rezimiran, znači nezadovoljni smo sigurno svi u RH stanjem šumama i načinom na koji hrvatsko gospodarstvo od šuma ima korist a posebno smo nezadovoljni sa brigom i pošumljavanjem područja koja su nekad bile kao što je rekao kolega Beljak, krcate šumom i gdje jednostavno nisi mogao naći proplanak a sad pogledajte samo Medvednicu i vidjet ćete n pola devastiranu planinu i to je ono što nas tu najviše boli.

Hvala lijepa. Mislite li vi da rješenje može biti samo ova hvalevrijedna akcija pošumljavanja ili bismo trebali gledati dugoročno kako spriječiti sve ove stvari koje se očito događaju u Hrvatskim šumama i što se kontrolirati ili ne želi ili ne može? Da li je možda po vama rješenje da se Hrvatske šume u ovakvom smislu, da praktički nestanu kao poduzeće i da se šume daju na upravljanje lokalnim upravama, da se ispostave jasna pravila, da svako područje ima svoje gospodarenje sa šumama da lokalne jedinice samouprave, dakle gradovi i općine prihoduju znatne prihode od svog šumskog bogatstva a sada to nije slučaj a najčešće je Hrvatska najbogatija šumama upravo u područjima koja su nerazvijena i koja muku muče i koja država kao treba pomagati. Mislite li da bi to bilo rješenje i da li ćemo svi zajedno nakon slijedećih parlamentarnih izbora ići u smjeru ukidanja Hrvatskih šuma kao državnog poduzeća i prepuštanja upravljanja hrvatskim šumama lokalnim uprava? Ja sam apsolutno siguran da ovakav sustav nije adekvatan i da ne odgovara onome što naše hrvatske šume trebaju. Da li bi to trebalo raditi na razini općina, gradova, jedinica lokalne samouprave, tu treba napraviti analizu, sigurno bi trebao regionalizirati pa onda neka gradovi i općine budu suvlasnici u zajedničkim jer teško mi je povjerovati da svaka općina bi trebala imati svoju firmu za upravljanje šumama ali da se to može regionalno riješiti, da se može na području 2, 3 županije napraviti neka tvrtka koja bise bavila sa tim područjem, sa upravljanjem šumama, sigurno može i onda tu participiraju u vlasništvu i gradovi i općine koji bi sigurno vodili brige o tome nego neki HDZ-ovac kojeg su uhljebili tamo da bude direktor šumarije primjerice u Vinkovcima. Tako da s te strane apsolutno podržavam ovaj koncept ali to podržavam da se to radi na nekoj regionalnoj razini sa okrupnjavanjem više jedinica lokalne samouprave. Kolega Maras, ono što ste sada rekli, ja mislim da nije dobro jer Hrvatske šume su bogatstvo Hrvatske i to treba ostati u vlasništvu države a regionalna samouprava bi morala na neki drugi način sudjelovati u eksploataciji šuma ali ono što mene najviše zabrinjava je da mi iz Hrvatske izvozimo trupce i građu a da ne izvozimo finalne proizvode i po nekim podacima, 10% više izvozi se trupaca iz Hrvatske nego što to prijavi dakle naš klaster pilara i očito da tu postoji problem a jedan od problema su privatne šume i u privatnim šumama se vrši sječa potpuno nekontrolirano, izvozi se preko Slovenije jer nemamo granicu i to je problem. U drugim zemljama postoje državne službe koje kontroliraju privatne šume, u Hrvatskoj nažalost ne. Hvala lijepa. Apsolutno hrvatske šume su bogatstvo Hrvatske, ali Hrvatske šume d.o.o. su problem Hrvatske i način, pardon, d.d. čini mi se, su problem Hrvatske načinom na koji se s njima upravlja. Znači vodimo razliku između te dvije stvari, apsolutno da, šume treba čuvati, šumama treba upravljati ali ovaj koncept koji sada imamo gdje se vodi računa samo kako će se nekoga zbrinuti, kako će se promijeniti tko će bit di koji direktor ili upravitelj šumarije je apsolutno štetan za RH i za njene građane i sa te strane decentralizacija odnosno regionalno organiziranje kroz jedinice lokalne samouprave uopće ne bi bilo loše, oni kao vlasnici tih regionalnih tvrtki koje bi upravljale njihovim šumama bi mogle puno efikasnije na neki način time upravljati nego šta to sad radi tvrtka koja ima sjedište u Zagrebu. Uvaženi kolega Maras, kad god se dotaknete Vinkovaca, mora biti reakcije. O šumarstvu i drvnoj industriji u Hrvatskoj je pisao stručnjak šumarstva, prije 115 g. pametni ljudi zaključili su kako za vođenje šumskog gospodarstva trebaju visokoobrazovani kadrovi, kada je počela sa radom Šumarska akademija a danas Šumarski fakultet, danas šumarstvo vode menadžeri općeg profila sa isključivim zadatkom ostvarenja profita. Vrhunac lošeg odnosa prema šumarstvu pokazao je prošli ministar Jakovina za čijega mandata je i riječ „šumarstvo“ bila obrisana iz naziva ministarstava a postavivši svog jarana koji nema pojma niti o šumi niti o šumarstvu na čelu tvrtke Hrvatske šume te potpisavši s njim onakav sramotan ugovor o bonusima. Dakako riječ je o famoznome Paveliću, bonusima, Jakovini koji je bio eto najveći stručnjak poslije vas u šumarstvu i posadite jablan. Mislim da ste se zabunili malo g. Culej, bivši ministar poljoprivrede je bio Tolušić a ne Jakovina jer sad ste čitali sa papira i rekli ste „bivši ministar poljoprivrede“, to nije bio Jakovina nego Tolušić, to je inače onaj gospodin koji je morao dati ostavku i smijenjen je zbog ogromnih afera koje su ga, pa znam, vidim da ste razočarani sa njegovim aferama i odmahujete rukom i vama je neugodno zbog Tolušićevih afera, tog sam svjestan tako da sa te strane vas mogu čak i razumjet u vašoj reakciji, znači neugodno je vama, neugodno je svima nama da su ministri s takvim korupcijskim aferama u Vladi RH i toga se trebamo konačno riješiti tako da bivši ministar Tolušić opravdano je bivši ministar i dobro je da je bivši ministar i sa te strane za to se trebamo svi zalagati, da nemamo ljude koji imaju ozbiljne sumnje na korupciju u Vladi RH. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Maras, govorili ste o devastaciji šume, o tome kako si je netko uzeo za pravo da se ne brine o šumama. Prije svega potrebno je poznavati načine gospodarenja šumom i gdje se i na koji način može gospodariti tim resursom, da li je to prebornim načinom, da li je to regularno ili raznodobno. I upravo je ovakav način gospodarenja odraz brige i gospodarenja, tu bi podcrtao gospodarenje kao potajno gospodarenje. Tradicija hrvatskog šumarstva duža je od 250 g. i zato na ovakav način paušalno govoriti, malo je neozbiljno. Ok, možemo gospodariti našim šumama kao prašumama, pretvorimo ih u prašume, okrenimo taj ciklus koji sada traje stotinu, u regularu do 150 g. na 1000 g., možemo slobodno ugasiti i drvo-prerađivačku industriju i sve ostale grane koje su vezane na to. A što se tiče akcija pošumljavanja koja će sada trajati, imate finale 3 dana, ja naravno pozdravljam osobno ću sudjelovati u njoj ali bih vas podsjetio da Hrvatske šume osobito hrvatski šumari to rade svakodnevno već stoljećima. Upravo ste se vi u vašoj replici sakrili iza općenitih fraza tipa hrvatsko šumarstvo ima tradiciju 200 g., šta sad to znači? I sad ako ima 200 g., to je to. znači ajmo sada pretpostaviti da sama tradicija kompenzira loše upravljanje u Hrvatskim šumama. Objasnite vi meni i gospodi ovdje koja sjede u sabornici, g. Klariću, kako je moguće da od sirovine imamo u izvozu imamo 500 milijuna eura i od namještaja imamo 200 milijuna eura? Kako je moguće da imamo 2 i pol puta veći prihod od izvoza sirovina, evo. I onda mi objasnite da je to kvalitetno upravljanje hrvatskim šumama. Ukoliko nešto nije štimalo u vezi dodjeljivanja kvota, pa kaj niste to promijenili?

Za završnu riječ u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e govorit će zastupnik Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, na ovu završnu riječ me potakla prethodna rasprava i htio bi istaknuti dvije bitne stvari. Dakle od 2 milijuna i 600 otprilike tisuća hektara puma u RH u državnom vlasništvu one koje ima gospodare Hrvatske šume d.o.o. se nalaze 2 milijuna i oko 100 000 hektara a ostalo je privatno vlasništvo. Isključivo ovdje sad čini mi se iz ove rasprave i sam želim govoriti o onim šumama koje služe u gospodarske svrhe. Dakle, jednu stvar treba istaknuti, o tome se priča ponekad više, ponekad manje, netko kaže čak da je o tome pomalo i opasno pričati ali u Slavoniji a ne samo u Slavoniji ali u Slavoniji je to dosta posljednjih godina interesantno se vraćaju šume koje su oduzete za vrijeme bivšeg sustava, vraćaju se grofovskim obiteljima i to je jedan problema, mi to vidimo kao problem ali naravno daleko od toga da smo mi protiv toga, ja osobno kao čovjek da se vrati ono što je oduzeto međutim vidimo kao problem upravo iz ovog djela rasprave o kojima su govorili i prethodnici a to je samo gospodarenje šumama. Dakle ja u svom mobitelu imam ovdje slike kamiona u Beču, zagrebačkih tablica na kojima se nalaze hrvatski hrastovi, kako je on tamo došao to ne znam ali činjenica da se i danas trupci izvoze na ovaj ili onaj način iz RH, ovdje je spomenuto da Hrvatske šume d.o.o. sigurno u tom ne sudjeluju, ajmo za vjerovat ali onda je riječ očigledno o privatnim šumama i čini mi se da i oni koji žele da im se vrati njihova imovina kako oni tvrde, njima je cilj sad dobiti, zaraditi novac a ne za nekakvu budućnost.

Uvedene su tada i dobre mjere, dakle ono povećanje za male pilane 20%, snižavanje cijene i tamo se navodi, to sam primijetio da se navodi da su obavezna da se kontrolira fakture, dakle fakture i onoga štose proizvodi, bilo je to i prilikom natječaja. Osobno smatram da je premalo te kontrole ali jedna stvar za koju bi sad htio upozoriti državnog tajnika, smisao je zapravo i dodjele tih trupaca i čitave drvo-prerađivačke industrije po mom mišljenju prije svega zapošljavanje ljudi, otvaranje novih radnih mjesta, podizanje konkurentnosti, posebno u Slavoniji, posebno u ruralnim područjima što je bilo i u tom ugovoru navedeno. Da bi se to ostvarilo, potrebno je naravno pronaći načina da se podigne cijene rada u tom sektoru jer u ovom trenutku ona sigurno nije zadovoljavajuća, nešto malo se podigla cijena rada zbog toga što je dio građana RH napustio Hrvatsku pa su sami poduzetnici bili prisiljeni cijenu rada podići ali ono što želim naglasiti i to sam rekao već prije, osobno smatram da Hrvatske šume ne bi trebale biti te koje razmišljaju o profitu, o zaradi, Hrvatske šume bi trebale razmišljati o zapošljavanju prije svega ljudi u ruralnim prostorima, Hrvatske šume bi i ovom raspodjelom trupaca trebale pomagati one poduzetnike koji zapošljavaju, koji i daju radnicima veća prava jer događa nam se da u RH postoje oni drvo-prerađivači koji tjeraju radnike čak da potpišu da su bili na godišnjem odmoru a iako to nisu bili. Da zaključim, svi koji koriste javne resurse, u ovom slučaju koriste šume, dakle trupce iz tih šuma bi trebali na natječaj jedan od uvjeta za pristup uopće na natječaj bilo da poštuju ... [[Govornik se ne razumije.]] kolektivne ugovore dakle da takvi poslodavci ako žele se natjecati za dodjelu trupaca, neka dokažu da poštuju ... [[Govornik se ne razumije.]] kolektivne ugovore i da su prava radnika u tim poduzećima na jednoj višoj razini. To je bio dobar pristup da se podigne i razina plaće i kvaliteta položaja radnika u tim poduzećima a sigurno bi doprinijeli i kvaliteti onda konačnog proizvoda i konkurentnosti na ne samo na domaćem tržištu nego na svjetskom tržištu. S tojim zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, izvolite. Hvala vam lijepo poštovani g. predsjedavajući HS, poštovane zastupnice i zastupnici, što se tiče ovoga prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, to je izmjena zakonskog prijedloga koji je usvojen sredinom prošle godine od strane ovoga visokoga doma, a inače što se tiče RH i Zakona o tržištu kapitala, on je još od 2009.g. bio usklađen u smislu integracije financijskog tržišta u jedinstveno tržište država članica EU, a obzirom da su u međuvremenu bile brojne izmjene i donijete niz uredbi i direktiva tada je prošle godine HS usvojio potpuno novi Zakon o tržištu kapitala koji u sebi sadrži 9 uredbi i 15 direktiva, među inima tzv. mifit direktiva u smislu potpuno novih i drugačijih uvjeta subjekata koji rade na tržištu kapitala. Što se tiče i samoga tržišta kapitala jasno je da je hrvatsko tržište suočeno s dugogodišnjom stagnacijom ujedno je pod velikim utjecajem kretanja na međunarodnim tržištima, pa u tom smislu samo ilustracije radi prema podacima HANFA-e za 2018.g. da vidite gdje smo mi sada što se tiče stanja na tržištu kapitala. Što se tiče zagrebačke burze trgovanje prošle godine je iznosilo 2,85 milijardi kuna i to predstavlja pad od 22% odnosno na 2017.g., a čemu je pridonio pad prometa dionica i to na godišnjoj razini od čak 39,8%, te blok prometa koji je smanjen za 12,2% na godišnjoj razini, a promet obveznica, prije svega tu su bile državne obveznice, je povećan za 86,6% u odnosu na 2017.g., time je tržišna kapitalizacija dionica smanjena za 4% u odnosu na 2017., a obveznica povećano za 3% u odnosu na tu prethodnu godinu. Koji su razlozi za izradu ovoga prijedloga zakona? Oni su u biti u suštini odnose se prvenstveno na tzv. Uredbu o prospektu koja je od 21. srpnja ove godine izravno ovaj se primjenjuju na sve države članice EU i u cijelosti se zamjenjuje dosadašnji pravni okvir u svezi prospekta.

Slijedom navedenog, osnovne novosti koje donosi Uredba o prospektu odnosno ovaj prijedlog su slijedeće: Prvo, podignut je prag za objavu prospekta, nova pravila o prospektu se primjenjuju na izdanja vrijednosti papira čija je vrijednost, ne, ne primjenjuju na izdanja čija je vrijednost manja od milijun EUR-a, prije je to bilo 100.000,00 EUR-a, dodatno države članice za svoja domaća tržišta mogu izuzeti male izdavatelje od obveze objavljivanja prospekta postavljajući viši prag za obvezu objave prospekta s postojećih 5 na 8 milijuna EUR-a u kunskoj naravno protuvrijednosti uz obvezu izrade informacijskog dokumenta o ponudi za, za sve ponude vrijednosti papira između 4 milijuna i 8 milijuna EUR-a, što na neki način predstavlja administrativno rasterećenje kako za izdavatelje, tako i za ponuditelje. Nadalje, propisuju se obveze odnosno odredbe o jeziku na kojem se mora sastavljati prospekt i na kojem jeziku moraju biti dostupni prijevodi sažetaka o, u prekograničnim ponudama i … [[Govornik se ne razumije]] Nadalje, propisuje se nadležnost, nadzorne ovlasti i prekršajne odredbe vezano za kršenje odredbe i Uredbe o prospektu, a HANFA se određuje kao tijelo nadležno za provedbu uredbe. Izmijenjeni su također uvjeti po kojima investicijska društva i kreditne institucije mogu obavljati poslove servisera vezano za poslove sekuritizacija, a sukladno Uredba o sekuritizaciji koja se od 1. siječnja ove godine izravno primjenjuje na sve države članice. I prošli put kad smo imali jednu raspravu u vezi drugog zakonskog ovaj propisa, spomenuli smo da će se trebat donijeti posebni zakon u odnosu na provedbu Uredbe o sekuritizaciji pored rizika koji iz nje su u prošlosti proizlazili i mogu proizlaziti u nekoj budućnosti. Nadalje, u odredbama prijedloga zakona koristi se nacionalna diskrecija iz direktive o tržištu financijskih instrumenata maloprije spomenuta mifid 2 direktiva, gdje se dopušta obrtima koji djeluju na tržištu financijskih usluga, to su npr. zastupnici u osiguranju, da obavljaju djelatnost tržišta posredovanje u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala. Glede Fonda za zaštitu ulagatelja koji je zbog novih regulativnih zahtjeva formiran i osnovan od strane Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a zbog nerazmjernosti troškova koji idu na teret fonda ukida se obveza revizije fonda i istovremeno se propisuje posebna nadzorna mjera prema kojoj HANFA može naložiti reviziju financijskih izvještaja fonda uz već postojeću propisanu mjeru da HANFA može odbiti financijske izvještaje. Također prijedlogom zakona dorađena su i unaprijeđene odredbe u svezi korporativnog upravljanja u pogledu novog načina prikupljanja, obrade i objave podataka. Nadalje, što se tiče same uredbe, uredbom je izmijenjena definicija malih i srednjih izdavatelja u smislu određivanja novog praga za njihovu kategorizaciju na način da je prag za tržišnu kapitalizaciju podignut sa 100 na 200 milijuna EUR-a čime je definicija za male i srednje izdavatelje izjednačena sa definicijom prema spomenutoj mifit 2 direktivi. Uvodi se mogućnost izrade novog, nove vrste prospekta, zove se Prospekt EU-a za rast, čime se omogućava jednostavniji prospekt za mala društva i mala izdanja. Nadalje, izdavatelji koji pak imaju uvrštene vrijednosne papire na uređenom tržištu ili rastućem tržištu malih ili srednjih izdavatelja također imaju na raspolaganju pogodnost, a to je tzv. pojednostavljeni prospekt za sekundarna izdanja odnosno ponude. Druga pogodnost za uvrštene izdavatelje na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi je svakako i novi režim izrade tzv. univerzalnog registracijskog dokumenta koji sadrži osnovne informacije o izdavatelju, a nakon što regulator u dvije uzastopne godine odobri taj dokument više ga nije potrebno podnositi na odobrenje, izdavatelj steče status tzv. čestog izdavatelja. To je što se tiče same, samih novosti u smislu uredbe koja se izravno primjenjuje na sve države članice, a ovim zakonom se ovaj i formalno uključuje u pravni sustav RH. I zaključno, u smislu postojećih odredbi zakona određeni dio tih odredbi je dorađen radi njihove bolje jasnoće, pravne sigurnosti i provedivosti te nomotehničkih i jezičnih ispravaka u cilju jasnijih i preciznijih izričaja. Hvala lijepa na pažnji. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne onda otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a javio se za sudjelovanje u raspravi u njihovo ime govorit će zastupnik Boris Lalovac. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, znači pred nama se nalazi izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala, koje se pred nas nalaze zbog usklađivanja s pravnom stečevinom EU. Naime, 21. srpnja 2018., 2019. godine na snagu je stupila nova Uredba o prospektu, koja se sada izravno promjenjuje te se postojeći dosadašnji pravni okvir odnosno taj prospekt koji je do sada bio znači povlači se. Osnovne novosti u toj uredbi kao što je i sam uvodno rekao državni tajnik pojednostavljuju se procesi prilikom nastupanja na tržištu kapitala, s time da je podignut prag za objavu prospekta. Nova pravila o prospektu ne primjenjuju se na izdanja vrijednosnih papira čija je vrijednost manja od milion EUR-a, do sada je bio do 100.000 EUR-a, znači značajno se u tom dijelu podignut je taj prag te dodatno države članice sada mogu izuzeti male izdavatelje od obveze objavljivanja prospekata postavljajući viši prag znači do 8 miliona EUR-a za sva domaća tržišta. Također, kao što je uvodno rečeno izmijenjena je definicija malih i srednjih poduzetnika postavljanjem tog novog praga na način da se za prag za tržišnu kapitalizaciju je podignut sa 100 na 200 miliona EUR-a. Također uvodi se mogućnost izrade nove vrste prospekta, tzv. prospekt EU za rast gdje je jednostavniji prospekt za mala društva i mala izdanja. Također, izdavatelj koji pak imaju uvrštene vrijednosne papire na uređenom tržištu imaju tzv. pojednostavljeni prospekt za sekundarne izdanja, znači ponude koje se jednostavnije i jeftinije izraditi, a koje je moguće izraditi za potrebe javne ponude vrijednosnih papira na uređeno tržište pod uvjetom da se vrijednosni papiri uvršteni na tržišta neprekidno najmanje 18 mjeseci, te su još druge pogodnosti za uvrštene izdavatelje na uređenom tržištu, a koje imaju za plan i za provedbu kontinuirano i brzim financiranje na tržištu kapitala uz što manje troškove i to je novi način izrade tzv. univerzalnog registracijskog dokumenta koji sadrži osnovne informacije o izdavatelju, te nakon što regulator odobri taj dokument u dvije uzastopne godine više ga nije potrebno podnositi na odobrenje i izdavatelj stječe status tzv. čestog izdavatelja. Znači, cjelokupna ova implementirana uredba pojednostavljuje proces izdavateljima, podiže taj prag prilikom listanja na tržištu kapitala te se ne samo što se mijenjaju ove definicije, te se daje određena diskrecijska prava čak i nacionalnim, vezano za propisivanje nacionalnog limita znači prag do 8 miliona EUR-a te je svakako kroz ovaj Zakon izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala propisuje se nadležnost odnosno nadzorne ovlasti i prekršajne odredbe važnosti vezano za HANFU. Tako da kada se govori o samom ovom dokumentu, po meni jedan vrlo opsežan ja mislim nema kompliciranijeg zakona iz Ministarstva financija koji je izašao od ovog jednog dokumenta koji ima negdje 700, 726 članaka. Koliko? Ajmo 740 članaka, e sad uzmite kolko na, evo koliko ćemo danas raspravljati u ovome visokome domu o ovakvoj jednom kompliciranom zakonu. E sad uzmimo i naše usko, plitko tržište kapitala koje je takvo kakvo je. 30 godina funkcioniranja tržišta kapitala koliko uopće ljudi koji na tom plitkom tržištu kapitala poznaju takvu problematiku, jedan ovakav kompliciran zakon koji nije jednostavno isproducirati bez obzira što se radi o nekim direktivama EU ili uredbama koje treba i prevesti, koje treba i razumjeti, koje treba ovaj imati dosta dobru stručnu ekipu i ministarstvu koja zajedno i sa regulatorom sve ovo može i mora i obraditi i prezentirati i onda zapravo to i primijeniti na naše tržište kapitala koje jednostavno i samim uvodnim riječima državnog tajnika bez obzira na nekakav gospodarski rast, gospodarski rast kojeg imamo oko nešto više od 3%, tržište kapitala je palo 3%

Čisto promjene jel ni država nije izdavala sudjelovala na tržištu kapitala da bi prikupila kapital nego da bi se uglavnom promijenila određena vlasnička struktura da bi to država dala u privatne ruke. I takvo je to tržište kapitala nažalost u RH funkcionira 30 godina.

Međutim što se tiče dionica to je vrlo niski obujam.

Međutim, čini mi se da i u regiji, mislim prvenstveno i na Sloveniju da to više nije takav nekakav obujam trgovanja, bez obzira na ovaj dio što kažem pozitivno i europsko tržište gdje mi sada ulazimo na jedinstveno europsko tržište što se tiče izdavatelja hrvatskih koji žele ne samo da mogu izdavati te vrijednosne papire u Hrvatskoj nego to mogu učiniti na jedinstvenom europskom tržištu jer smo sada u potpunosti integrirani. Mislim da u budućnosti narednih, ajmo reći vremenski horizont od nekih pet do sedam godina, sigurno neće biti živo tržište kapitala, kažem nažalost ukoliko se u budućnosti puno neće uključiti država ponovo kroz možda nekakvu privatizaciju HEP-a ili nekakav drugi oblik državne imovine. Također neće se razvijati primarno funkcija tržišta kapitala, a to je prikupljanja novca, znači prikupljanja novca za projekte.

Bojim se da u nekom narednom razdoblju kao jedan od oblika financiranja njihovog poslovanje, njihove egzistencije sigurno da nažalost, kažem nažalost zamrlo je i ne vidim u nekoj bliskoj budućnosti da bi to tržište kapitala se na nekakav značajniji način moglo oživjeti. I tu svakako kažem osim pomoći države što će sigurno s jedne strane, ne samo tehničke u tom dijelu osigurati će biti, međutim na tržištu kapitala sigurno ono što očekuje država da ne bude ona ta koja je glavna i koja kreira tu nekakvu ponudu kompanija, nego da to zapravo bude privatni sektor. I država je ono što je mogla odraditi odradila, ali kažem u budućnosti sigurno očekujemo više privatnog sektora i tih malih i srednjih poduzeća jer kao jedan od izvora financiranja danas nalazimo i eu fondove, prikupljanja kapitala i kroz eu fondove. Na financijskom tržištu trenutno u RH postoji 30 do 40 milijardi kuna u bankarskom sektoru koji nije iskorišten, to je također jedan od konkurenata u ovome tržištu kapitala za financiranje određenih projekata. Nalaze se mirovinski fondovi koji također posjeduju određeni kapital kojeg oni moraju investirati i ovo je samo jedan od okvira koji pozdravljam i mi ćemo iz Kluba SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona gdje se olakšava tim malim i srednjim poduzećima izlazak na burzu, njihovo funkcioniranje. Mislim da će se tu morati, razvijali su se raznorazni … fondovi, pa tzv. FGS-ovi itd. bilo je tu pokušaja više načina kako živjeti to mrtvo tržište kapitala i bilo je inicijacija itd. i podrška raznoraznih i investicijskih kuća, investicijskih banaka, međutim jednostavno još uvijek možda zato što tako je nemamo nekakvu povijest razvoja tržišta kapitala. To je još uvijek na vrlo niskim granama. Sjećamo se do 2008. tada je tržišta kapitala stvarno pokazivalo nekakav trend koji je ohrabrivao i tada su se nalazile i brojne građevinske kompanije tamo i aktivnosti hrvatskih građana na tržištu kapitala čini mi se da su bile do 2008. baš su pokazivale trend nekakvo ohrabrenje i onda se ta kriza dogodila kao što se dogodila i to jednostavno mi govorimo kako su ljudi izgubili dosta novaca u tim švicarcima, nekakvim RBA zadrugama itd. jako puno novaca izgubilo se 2008.-2009. kada je palo to tržište kapitala i ljudi koji su ulagali i na burzi i tu su građani izgubili jedan dio sigurni izgubili jedan dio svoje štednje i zbog toga su i oprezniji nego što bi možda više trebali biti. Ali ipak je tržište kapitala i daje nekakav veći prinos nego što je to samo tržište depozita koje znamo da je danas u negativnim prinosima i da ostaje ako želimo razvijati gospodarstvo jel da ne može se imati snažan dugoročan gospodarski rast bez tržišta kapitala. I to je ona poveznica koja će ovim zakonom olakšati izlazak tih malih i srednjih poduzeća, maknuti im te administracije, maknuti im te barijere, da dođu na tržište kapitala, ali prvenstveno mislim da je u funkciji na privatnom sektoru da probaju vidjeti i iskoristiti sve ove mogućnosti i zakonske regulative koje im osigurava i jedinstveno europsko tržište. Zahvaljujem. Klub zastupnika HDZ-a također se javio za sudjelovanje u raspravi u njihovo ime govorit će zastupnik Ivan Šuker. Gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Kao što rekoše moji prethodnici jedan vrlo obiman kompliciran, visokostručan zakon i zakon koji možda interesira jedan vrlo mali broj ljudi koji se usko bave s tim. I ja u principu neću puno govoriti o ovom zakonu jer bi praktički morao ponoviti ono što je rekao kolega Lalovac i kolega Zrinušić jel naprosto nema ničeg drugog. Međutim, ipak treba povuć nekakve paralele između ovih odredbi koje nudi ova direktiva i onoga što je u Hrvatskoj. Dakle kada pogledate odredbe ove direktive da se diže na osam milijuna obveza za izdavanje prospekta u ovom trenutku je vrlo malo onih u Hrvatskoj koji bi išli na burzu, koji bi se ponudili na tržištu kapitala koji bi bili obveznici podnošenja prospekta. A prospekt je praktički osobna iskaznica onoga tko želi prikupiti sredstva jel tu su svi osnovni podaci o njemu, o njegovoj budućnosti, potencijalima itd. tako da ja čak mislim da ova odredba što se tiče Hrvatske nije dobrodošla, ali je moramo primjenjivati. Dakle, hrvatsko tržište kapitala, ja sam još tamo davno 2001., 2002. u ovoj sabornici rekao da je to vodenice bez žita, nažalost ona je opet danas, ali u međuvremenu je od perioda tada do danas je bilo dosta žita koje se samljelo u toj vodenici. Danas ima jako puno vode jel ima puno onih potencijalnih koji bi uložili, koji bi sudjelovali na tom tržištu kapitala, međutim vrlo ja malo onih koji bi se nudili na tržištu kapitala jer nakon nestanka s burze ili prodaje Plive, Zagrebačke banke, INA-e i HT-a praktički o tržištu kapitala u Hrvatskoj možemo samo govoriti o nečemu što je u tragovima. Međutim, isto tako odredbe ovog zakona nas upućuju na nešto što se dogodilo jer bilo je nekoliko izlistanja na tragu velike zainteresiranosti hrvatskih građana nakon IPO-a i IPO-a HT-a, neke privatne tvrtke su išle na burzu, imali su uspješna izdanja, međutim nekoliko mjeseci iza toga vrijednost tih dionica je jako pala i neke tvrtke su i nestale, a neke su uspjele se vratiti unatrag nekoliko mjeseci praktički na onu nominalnu vrijednost koja je bila 2007. i 2008. I ono što se danas pred na sve treba postaviti kao osnovno pitanje, koliko su u ovom trenutku uspješni, govorim o uspješnim hrvatskim poduzetnicima jer jedino oni mogu ići na brzu … podatak koliko je njih spremno izić na burzu, doć do svježeg kapitala i na takav način doživjet jednu malo vlasničko restrukturiranje jer kada vi jedan dio tvrtke izdate izlista se na burzi i kada neko kupi te dionice vi više niste 100%-ni vlasnik. Sada je pitanje kolika je spremnost onih koji imaju tvrtke, koji dobro posluju, s druge strane opsjedaju ih i poslovne banke pa čak i fondovi i neko drugi jer u Hrvatskoj u ovom trenutku ima kapitala koliko hoćete i to po relativno niskim cijenama. E sada se postavlja pitanje, koliko je neko spreman ići na burzu, pitanje što će dobiti i na kraju krajeva promijenit će mu se i vlasnička struktura nakon toga izdanja. A s treće strane mi u Hrvatskoj imamo jedan strah jel našim građanima su se dogodile dvije, tri bankarske krize, dogodilo se da nakon što su postignuti određeni interesi sa INA-om i HT-om vrijednosti dionica INA-e i HT-a su daleko ispod onog nominalnog dijela i kada se dogodilo s nekim tvrtkama koje su propale, normalna stvar da hrvatski građani imaju jedan određeni strah prema tom tržištu kapitala što je i normalno. Iako iskreno govoreći treba reći da onaj ko sudjeluje na tržištu kapitala, sudjeluje zbog toga da bi imao veći prinos i veću zaradu na svoje novce, ali isto tako mora biti svjestan ako je to značajnije, ako je to veće od nečega što dobiva, šta ja znam za štednju ili nešto slično, da je onda i rizik veći. Dakle, mi danas u Hrvatskoj imamo niz mogućnosti da se odlučimo za neke stvari, počevši od obveznih mirovinskih fondova da nažalost puno hrvatskih građana ne zna koja je njihova funkcija, što ustvari imaju pravu, tako isto puno hrvatskih građana ima vrlo malu informaciju o tome što je burza, što se može na burzi postići itd. i bez nekakvog približavanja da tako kažem te financijske industrije hrvatskim građanima, mi ćemo vrlo teško potaknuti i one koji bi željeli izići na burzu, a i one koji bi željeli uložiti novce u to. Bila je ideja o tome je nešto govorio i kolega Lalovac, da bi se napravila jedna regionalna burza, da bi se zagrebačka burza spojila sa bečkom ili sa istambulskom jer to su dvije najbliže burze koje ovoga imaju značajniji promet, međutim nažalost na tome je ostalo. I kao što je rekao gospodin Zrinušić, mislim da je reko da 2 milijarde i 850 miliona je bio promet preko zagrebačke burze. Kad uzmete samo koliki je naš BDP, to nije niti 1% BDP-a, to je nekakvih 0,7 – 0,8% BDP-a i onda kad usporedimo to što se događa na tržištima kapitala u svijetu, onda vidimo da nažalost to tržište kapitala nema praktički nikakav utjecaj na hrvatskog gospodarstvo, ama baš nikakav. I da nije državnih obveznica pitanje ovoga što bi se dogodilo. Dakle, jedno je mi ćemo zakonodavno to urediti, zakonodavno posložit da budemo sukladno direktivama EU. Međutim postavlja se pitanje da li ćemo mi od svega toga imati efekta na tržištu kapitala, da li ćemo to trži kapitala probuditi? Da li netko ko ima dobru ideju, nešto je pokrenuo može pokrenuti proces izlaska na tržište kapitala i na takav način prikupe i sredstva? A da bi došli do toga moramo proći ove prve korake. I nije to stvar Ministarstva financije, nije to stvar Vlade, to je stvar naprosto jednog načina poimanja, načina života, načina komuniciranja i načina funkcioniranja. I što se tiče tog tržišta kapitala, mi smo praktički u povojima, ali da je to praktički najkvalitetniji izvor prihoda ukoliko ste prihvatiti danas, sutra s vama nekoga da sudjeluje u upravljanju tvrtki to je sigurno. Jer vi praktički za ono što ste stvorili sada izdajete vrijednosne papire, dobivate svježi novac i ulažete ga za širenje firme. To je najprostije rečeno tako, ali kažem imamo situaciju kakvu imamo, imali smo nekada i dvije burze u Hrvatskoj to je valjda kad se netko pozabavi i nekakvim povijesnim razvojem tržišta kapitala vjerojatno biti ovoga nešto posebno istaknuto jer u jednoj zemlji koja je bila u ratu, koja je imala razrušeno gospodarstvo, raseljeno stanovništvo imati dvije burze je nešto što je poseban raritet, ali i taj raritet nas je naučio nekim stvarima da ne ponavljamo u budućnosti. I zato Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona jer je on napravljen kvalitetno i tehnički dobro, međutim ovo što sam govorio iber ovoga zakona to je nešto što bi svi morali učiniti koji su, koji se nalaze u ovom da tako kažem loncu tržišta kapitala, da to educiraju, da ga prikažu drugačije itd., jer gledajte.

Pa sad mi možemo pričati koliko god hoćemo jel tako ili nije tako, ali kad je burza u plusu ona ukazuje da se u državi događaju nekakva pozitivna događanja u gospodarstvu, da su trendovi dobri i tržište kapitala reagira. Isto tako kad se dogodi nešto loše, a s obzirom na koliko je to tržište kapitala malo, dakle jedan malo značajniji sudionik na tržištu kapitala, ako se malo posklizne, automatski taj dan je burza u minusu, ali ona svim investitorima šalje određenu poruku. Prema tome, oni koji prate i koji se bave s ovim prateći što se danas, sutra ili prekosutra događa na zagrebačkoj burzi i te kako znaju kako i u kojem smjeru trebaju funkcionirati. Prema tom, dakle zakon je dobar, možda ove odredbe su za Hrvatsku previsoke, ponavljam prospekt je ipak nešto što investitorima nudi sliku kakav je taj koji ulaže, međutim moramo se držati direktiva i tako je kako je, jer kažem ove odredbe direktive će se praktički primijeniti možda na jednog ili dva sudionika na tržištu kapitala. Meni nije žao što neke tvrtke a la Croatia osiguranje ili neke druge trgovačke tvrtke, zapravo ugostiteljske ove turističke tvrtke se nisu značajnije okušale na tržištu kapitala, a onu tvrtku koju se najviše napada i vrlo teško je kamen spoticanja ona je jedina izlistana na zagrebačkoj i londonskoj burzi, kontira i na zagrebačkoj i na londonskoj burzi, a to je INA, a to je dokaz njene kvalitete i njene postojanosti. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavila se zastupnica Grozdana Perić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Zrinušić sa suradnicom, pa evo kolege su zapravo sve ključno uglavnom rekli, ono što bi ja htjela napomenuti još jedanput da je Zakon o tržištu kapitala doživljavao bezbrojne promjene i onda smo imali 2018. zapravo novi pročišćeni i najnoviji tekst koji omogućavao puno lakše snalaženje u ovako obilnom zakonu sa puno odredbi i puno struke. Ovaj novi, nova izmjena zakona zapravo omogućava i usklađuje sa onim što se događa i to je lijepo kolega Šuker rekao što se događa na europskom tržištu i tržištu kapitala koji je tamo jako živ u odnosu na ono što se događa kod nas. Dakle, više prilagođen jednom višem stadiju nego što je to naše tržište sada uopće zaživilo. Ja sam pregledavala u zadnjih par dana kakav je promet bio na našoj burzi pa se može lijepo vidjeti da je negdje polovicom mjeseca bio promet ukupan nekih 17 milijuna kuna, pa 14, pa evo do jučer kad je bio svega 7 milijuna odnosno 8,5 milijuna kuna ukupnog prometa. Dakle, to je dokaz da naše tržište kapitala zaista slabo funkcionira i da je interes vrlo mali. Kad pogledate samo listu onih koji su na, objavili i na samom tržištu koje firme nominirale su svoje dionice i obveznice, onda vidite da je tu svega 50.-tak tvrtki koje zapravo uopće su izlistane na burzi i to je onaj dokaz, a kad pogledate i promete da su neke tvrtke imaju kupovinu ili prodaju jedne, dvije ili pet dionica onda je to zapravo vrlo simbolično. I onda kad pogledate u samoj analizi da se taj promet povećava za recimo dnevno 0, 0,1%, a nekada nešto malo više, onda vidimo da je to zaista simbolično. Zadnje što se dogodilo oko prometa svi smo evo čitali cijela javnost što se događalo sa dionicama Kraša koja je zapravo bila najlikvidnija u određenom momentu, ali evo sve drugo je zaista vrlo, vrlo u malim ili simboličnim iznosima. Zadnje što se događalo isto kao veća promjena je bila dionica Saponia-e Osijek, dakle ima nekog interesa, ali to nije nešto što bi za sada mogli reći da odražava neku veliku aktivnost našeg, na našem tržištu kapitala. Upravo razlozi koje su i drugi kolege naveli, a to je da postoji velika, velika količina i ponuda likvidnih sredstava i kod banaka, možda nema tolikog interesa da se onda pronalaze ovi, ovi modeli i načini prikupljanja kapitala, ali je isto tako i kamatna stopa koja je, koja je evo u zadnje vrijeme isto tako vrlo, vrlo niska. Zapravo svaki izdavatelj vrijednosnica ako evo sada mali nije obvezan izraditi prospekt, tada je pitanje koliko smo mi još uvijek snažni kao država da možemo i da pojedini subjekti imaju toliku odgovornost da će prikazati realno stanje u svojoj tvrtci i uopće koliko će projicirati prinose koje se može očekivati od recimo izdane obveznice, to je isto vrlo, vrlo zanimljivo jer u tom smislu onda mora imati jako dobre planove rada i sve ostalo što prethodi da bi mogao projicirati očekivanu i dobit, a time i ostvariti i samim dioničarima ili vlasnicima obveznica osigurati dobru zaradu ili bar neku prosječnu zaradu. Evo dakle na ovaj način zaista smatram da je zakon što se toga tiče do u detalja vrlo pažljivo i kvalitetno pripremljen i sama izmjena i omogućava zapravo bolju, bolju regulativu i kontrolu same, samog regulatora tj. HANFA-e i nadamo se da će ipak naše tržište kapitala profunkcionirati i da će to biti puno kvalitetnije nego do sad. Perić, u vašoj raspravi ste spomenuli, mislim da je to bitno još jednom podcrtati, a to je da nažalost tržište kapitala u RH i trgovanje na burzi je nikakvo.

točno kolega, to je ono što sam ja istaknula po, evo dnevnom kada se pogleda prometu na zagrebačkoj burzi i činjenica je da postoje jako veliki izvori likvidnih sredstava u samim bankama koje na ovaj način i europska sredstva koja imamo kroz EU projekte gdje aplikacije pojedine tvrtke imaju mogućnost aplicirati i na ta sredstva i onda su to sigurno puno povoljniji uvjeti nego što je to bilo, bilo prije i evo to su razlozi zbog čega je i na ovaj način u ovom momentu to tržište prilično mrtvo. Hvala lijepa potpredsjedniče. Kolegice Perić da, vezano za vašu raspravu gdje ste rekli da svega 50.-tak tvrtki zapravo je prisutno na tržištu kapitala, što je svakako zabrinjavajuće jel kad se uzme, jutros smo na Odboru za financije raspravljali o mirovinskim fondovima, ako se uzme da ti prinosi mirovinskih fondova na obveznice da, da se spuštaju i vidjeli smo njihove prinose od 2017., 2018. godine da su od 1 do 2% i da to ne može više isproducirati s obzirom na obveznice, ako vidimo s druge strane da oni imaju godišnje negdje oko nekoliko milijardi kuna gdje bi trebali ulagati u tržište kapitala, gdje bi trebali u neke veće prinose. A ovdje govorimo samo 50-ak tvrtki i mislim da je to svakako zabrinjavajuće za hrvatsko gospodarstvo, a u konačnici i za ovaj drugi mirovinski stup.

I zaista jako pažljivo treba osmisliti na koji način kanalizirati ta ulaganja, a da bi ona bila kvalitetna i sigurna. Kolegice Perić, pa možda treba spomenuti kada govorimo o ovoj temi da je burza specifična po nečemu jer ako je neko zainteresiran da kupi neke dionice on principu počeo je inicirati trgovinu, digne cijenu koja je interesantna onima koji imaju te dionice da ih prodaju i da zarade na njima. Međutim, ono što ovaj zakon uređuje i posebno Zakon o preuzimanju trgovačkih društava treba jasno definirati da se taj koji to želi napraviti ponaša po određenim pravilima, da onoga tko ima isto određeni broj dionica i upravlja tvrtkom sa nekakvim nepoštenim radnjama i rabotama ne dovede u nepovoljan položaj.

Jer vi ako ste zainteresirani za nešto možete napuhati cijene i na takav način napraviti jedan užasan nered na tržištu što se tiče te firme. Zastupnik Saša Đujić javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Izvolite. Kolegice i kolege. Pa evo pošto su moje kolege prije mene rekli, ovim izmjenama zakona uređujemo tržište kapitala u RH i pozdravljamo ove izmjene u ovome zakonu jer mislim da je to jako dobro napravljeno. I ja ću se isto tako pridružiti mojim prethodnicima koji su govorili da ono na šta trebamo staviti naglasak u budućem razdoblju je svakako poticanje tržišta kapitala u Hrvatskoj. Dakle, mislim da se tu puno može napraviti što se tiče i edukacijama i približavanjem trgovine i na burzi i onima koji bi trebali izlistavati svoje dionice svojih tvrtki na burzi, ali i građanima koji bi to trebali koristiti. Puno primjera je ovdje već istaknuto, ja ću se spomenuti u kom kontekstu nekoliko njih. Dakle, građanima možda najbliža priča je sa dionicama HT-a koje je Vlada 2009. je bila jel tako 2008., kasnije 2007., ok, kada je pušteno građanima da mogu ući sa dionicama i kada gledate po kojoj cijeni su tada dionice kupovane i koja je vrijednost danas te dionice onda laik kaže ljudi su izgubili na tim dionicama. Međutim, upravo suprotno ako pogledamo ljude koji su kupili onaj paket, bilo je nekoliko tih paketa, pa koji su zadržali te dionice pa su od Vlade dobili na svakih deset još jednu ekstra, pa dividenda koja je isplaćivana u periodu ovih deset godina, kada usporedite vrijednost dionica koje su kupljene tada i danas svi su u plusu. Ja to mogu reći na osobnom primjeru, kada zbrojim sve dividende koje sam dobio u zadnjih deset godina na dionici HT-a plus ove dionice od Vlade u vrijednosti ja sam na tim dionicama kroz period od 12 godina imam veći prihod nego gubitak u njihovoj današnjoj vrijednosti. Dakle, na takav način recimo građanima treba približiti trgovanje na burzi. Dakle nije to na brzinu ko što neki misle i žele koji su nekad i to tada napravili, na brzinu kupili po jednoj cijeni i jako brzo preprodali upravo s ovim efektima što je kolega Šuker govorio jer kada je tada skočio interes u pravilu nakon što je Vlada otpustila dionice građanima u roku od tjedan dana je dionica skočila za nekih 40% i tko je na brzinu to prodao je nešto zaradio kratko. Ali dugoročno je ona nakon toga pada interesa nastavila padati i današnja vrijednost je nekih 40% manja u odnosu što su građani tada kupovali. Ali ukupni prihod po toj dionici je puno, puno veći nego da je ta cijena ostala danas. Dakle, to treba pokazivati ljudima i možda bi se na taj način građani ohrabrili da ulaze više malo u tu trgovinu. S druge strane danas kada je kapital puno prisutniji na tržištu kada su niske kamate onda tvrtke mogu doći lako do kapitala pa se možda teže odlučuju na izlistavanje svojih dionica, ovo što smo razgovarali. Ali jedan od drugih problema koje ja vidim zašto neke tvrtke ne žele izlistati dionice svoje i tako ući u dokapitalizaciju svojih poduzeća je taj da vi kada ste ušli na burzu onda se na burzi javno objavljuju dostupni su svi podaci vezani uz vaše poduzeće, sve promjene koje se dešavaju u vašem poduzeću od kadrovskih, do širenja, ulaganja itd., tako da je možda i to jedan od razloga zašto neke tvrtke ne žele uopće doći na burzu jer onda je svima dostupno ne znam promjena direktora u toj firmi, a da ne govorim o nekim drugim aktivnostima tih tvrtki. I druga stvar koju ja vidim je da bi ostali zakoni, dakle mi smo kao što je rekao kolega Šuker mi se čini u svojoj raspravi u ime kluba, mi smo što se tiče tržišta kapitala kao zemlja još uvijek u povojima i razvijamo se i to ide na bolje iz godine u godinu, ali svakako treba regulirati još neke stvari. Dakle i ostali zakoni bi trebali pratiti ove zakone, Dakle i kad pričamo i o kaznenoj odgovornosti, dakle, ja nisam siguran, ali mislim da nije do kraja još regulirano trgovanje informacijama u tržištu kapitala, okej, možda ne dovoljno, ali recimo, evo, sad kolege su spominjale nedavno situaciju oko Kraša, dakle osim naglog skakanja cijene dionica, tada se isto pojavile nekakve priče u javnosti da je možda netko imao povlaštene informacije pa je naglo pred samu ponudu kupio određenu količinu dionica pa je na njima u tjedan dana zaradio, ne znam, znatan novac. Ja ne govorim da li je to točno ili nije, ne želim vjerovati da je to točno, ali mislim da nismo u ostalim zakonima ne pratimo dovoljno te situacije kako bi reagirali u tim slučajevima, dakle ako netko ima neku povlaštenu informaciju, zna da će u firmi koju vodi doći nekakva ponuda, što bi moglo dovesti do rasta cijene dionica pa onda naglo kupi određen paket i na brzinu zaradi, mislim da to treba dodatno regulirati i kroz kaznene zakone i ostale. Uglavnom, dobro je da reguliramo i propisujemo ove stvari. Neke pojave koje bi se mogle dogoditi u budućnosti će isto zahtijevati nadogradnje ovog zakona kao što to vrijeme čini svoje, ali u svakom slučaju je dobro da to propisujemo, ali opet, apeliram, mislim da trebamo pratiti ovaj zakon kroz ostale zakone i ostale propise i da trebamo staviti veći naglasak na edukaciju kako bi i građanima, ali i tvrtkama približili trgovinu kapitalom, odnosno to trgovanje kapitalom, tako da možemo potaknuti to tržište kapitala i rast naše burze jer to je stvarno dobar prostor i za građane, ali zbog povijesti naše i svega što se dešavalo u prošlosti, građani još uvijek imaju određeni skepsu prema načinu trgovanja na burzi. Naravno, tu su i mirovinski fondovi koje treba opet građanima približiti koja je njihova uloga jer oni u biti oplemenjuju naša izdavanja za mirovine upravo kroz svoja trgovanja na burzi i kroz ulaganje kroz neke druge projekte, tako da i to je dio koji treba približiti građanima, dakle, što više raditi na edukaciji i na poticanju građana da krenu u tom pravcu. Hvala lijepo g. Đujiću. Vi ste u vašoj raspravi spomenuli trgovanje povlaštenim informacijama koje ja bih rekao, ako ima sumnje na jedan konkretan slučaj, najveća sumnja i na slučaj Agrokor, odnosno krizu u Agrokoru. Ukoliko se sjećate, g. Ramljak, kojeg je osobno HDZ odnosno Andrej Plenković imenovao da bude u Agrokoru glavna osoba za restrukturiranje je sam priznao da se nekoliko dana i prije tog imenovanja susreo sa razno raznim investitorima koji su kasnije, gle čuda, kupovali određene obveznice Agrokora na tržištu po diskantu, a kasnije se to moglo prodavati i priznavalo kao dug u 100%-tnom iznosu.

Glavni smisao mog odgovora je, da ima tu sumnje na trgovanje povlaštenim informacijama i puno smo i u ovom domu i u javnosti o tome pričali. Da ne govorim da oni koji su pisali lex Agrokor su imali sve informacije o određenim potezima tamo i što će se dešavati, tako da svakako ima sumnje u tim poslovima da nije baš bilo sve u redu.

Evo jutros smo raspravljali na Odboru za financije gdje jedan od mirovinskih fondova zapravo govorio o njihovoj važnosti, ulaganju npr. u jednu kompaniju sa vašeg područja, to je Jadran Crikvenica, mislim da je to kompanija koja je bila u stečaju, koja se sada restrukturira, koja je dobila svježi kapital od mirovinskih fondova, međutim u budućnosti, takve kompanije bi trebale izlaziti na burzu, tražiti kapital putem IPO-a, tražiti kapital privatni, oni će sad dobiti određenu financijsku injekciju i završit će se ... [[Govornik se ne razumije.]] kompleksi, mislim da je to bitno i za tu regiju i za turizam jako bitno. Međutim, ono što je bitno da u budućnosti takve kompanije, kad moraju izaći na burzu, u konačnici da bi mogli i mirovinski fondovi izaći iz njih, ali glavni i primarni zadatak je da takve kompanije novac prikupljaju putem tržišta kapitala. Slažem se s vama, kolega Lalovac, dakle, to je jedan pozitivan primjer izlaska firme iz stečaja koja je stala na noge, koja je pokrenula ulaganja nakon 20 godina praktički propadanja i tu su ušli mirovinski fondovi i koliko ja znam, recimo u ponudi koji su dali mirovinski fondovi, kupili su 200 milijuna kuna su se obvezali još 200 milijuna kuna uložiti kroz godinu dana u Jadran Crikvenicu, oni još nisu uložili svih 200 milijuna nego ulažu to u fazama, a uz kupnju su nastavili i širenje te tvrtke, dakle kupili su mislim, čini mi se da su kupili ovu tvrtku Adriatic, kupuju još neke slične firme, dakle šire se na tom području umjesto da opet završe ulaganja u tu tvrtku, što ja sad, da se o tome razgovarati je li to dobar put ili nije, ali svakako ono što je dobro i ono što je ispravno i kako bi trebalo biti, ovo što ste vi rekli, da bi u budućnosti mirovinski fondovi trebali izaći van i možda biti vlasnici dionica te tvrtke, a tražiti kapital kroz tržište kapitala i to je put u budućnost takvih firmi. Poštovani kolega Đujiću, spominjali ste na primjeru HT-a i dionica i ponuda od 25% građanima koja je išla 2007. godine pa koja se onda umanjivala kroz ove pakete, zapravo, tada je bilo 265, onda nakon toga negdje skoro 400 kn prosječna cijena 390 i nešto, danas je 170 i da, moguće da je na kraju kroz dividendu se to i reguliralo, ali tu ste jednu dobru stvar spomenuli, a to je potrebu obrazovanja odnosno podizanja razine financijske pismenosti naših građana. To je ono što što nama ključno fali, ne samo po pitanju tržišta kapitala i dionica i općenito nego i po pitanju mirovinskih prava odnosno drugih stupova i svega ostalog. Mislim da i tu leži ključ povećanju, zapravo samog tržišta i samog iznosa u educiranju. Kolega Čuraj slažem se sa svime što ste rekli, a vidim da ste vi ovoga u marketinškoj promociji svoje stranke jer svaka replika vam je danas ko kolega Lovrinović kad kaže mi iz Promijenimo Hrvatsku, tako vi iz HNS-a samo govorite potrebno je obrazovanje, potrebna je znanost, to je ključ, tako da evo podržavam vašu kampanju koju ste proveli u obrazovanju i nastavite tako dalje. Kolega Đujić spomenuli ste jednu tvrtku i trgovanje njihovim dionicama, nakon izlistanja oni su digli vrijednost dionice jer im je bilo u interesu da otkupe dionice koje su građani kupili i kad je prestao njihov interes za kupnju dionica ta vrijednost dionica je pala. I sad imate jednu vrlo interesantnu stvar, kad pogledate bilancu tvrtke, tvrtka sjajno funkcionira, a dionice su daleko ispod one razine ovoga koje su bile u trenutku stanja na burzi, međutim očigledno da oni koji u ovom trenutku posjeduju te dionice nisu zainteresirani za trgovinu zato jer je situacija takva. Kad bi netko od njih bio zainteresiran, vrlo brzo bi cijena skočila. Međutim, dotakli ste se jedne stvari i mi ovoga u Hrvatskoj vrlo često to politiziramo, a to je nešto što vani nema šanse da se politizira, a to je trgovanje povlaštenim informacijama.

Ja, ne znam ako ste me krivo razumjeli nisam uopće mislio ništa politizirat ni politički, [[Upadica: Nisam vama reko.]] ne ok je, da možda se često to, sve u redu, ali tako ispada, malo da politiziramo, ne upravo zato, ovo je najfriži primjer koji je bio u novinama, spomenuo sam tu jednu tvrtku i mediji su pitali da li je možda se dogodilo nekakvo saznanje, trgovanje informacijama i onda su mediji iznesli da to nije dovoljno propisano odnosno te kontrole još uvijek nisu zakonski kroz ostale zakone popraćene. Dakle, ok ja sam samo upozorio na te probleme da na to trebamo obratiti pozornost. A upravo ovo što ste rekli oko HT-a, dakle kada se pokazao interes skočilo je i netko tko je tada prodao dionice je na brzinu zaradio, ali oni građani koji te dionice drže i dan danas u sumi svega su u konačnici zaradili puno više nego da su ih tada kratkoročno prodali. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Kolegice i kolege zastupnici, što se tiče samog zakona naravno da je podrška u tome kada se nešto pojednostavljuje odnosno ne tjera određene subjekte na neke stvari koje možda nisu potrebe s obzirom na i njihovu veličinu i čuli smo u raspravi tržište koje je relativno nerazvijeno u RH ono što treba istaknuti da trebamo raditi upravo na tome da se razvija tržište kapitala i da nemamo situaciju, ko što je rekla kolegica Perić da je 50 tvrtki prisutno odnosno da se s dionicama njih trguje, a da od tih 50 svega 10 tvrtki ostvaruje na zagrebačkoj burzi pola prometa zagrebačke burze. Znači to su primjerice dionica HT-a, Adrisa, Podravke, Atlantika, Zagrebačke banke, Atlanske plovidbe, AD Plastika i Viktora Lenca, znači evo to je pola prometa zagrebačke burze i sad kad bi još tu nadodali Kraš s obzirom na nekoliko turbulentnih tjedana, mjeseci trgovanja tom dionicom, to je to. To je posao koji se obavlja na zagrebačkoj burzi i onda se postavlja pitanje zbog čega je to tako u RH, zbog čega kod nas još uvijek vlada konzervativno financiranje projekata pa i tvrtke koje imaju i imale bi uvjet da izađu na burzu rađe uzimaju kredite u bankama nego da skupljaju bez opterećenja eventualno emisijom dionica, šta je normalo, znači na svim, sve svjetske kompanije veće, primjerice u SAD-u za koje znamo od facebooka, googlea svi oni su svoje aktivnosti u jednom trenutku financirali i listanjem na burzi. Takvi se događaji obično u svijetu gospodarstva prate sa vrlo velikom pozornošću. Ne kompariram sad tu veličinu, ali ima i tisuće i tisuće manjih tvrtki koje na taj način na stranim burzama dolaze do određenog kapitala. Ono šta je u Hrvatskoj problem je kada vidimo problem ulaganja u equiti odnosno imovinu tvrtki onda se obično javi neka vlada, a to bude vlada HDZ-a u pravilu odnosno gotovo uvijek, sa nekim genijalnim projektom koji bi trebao omogućiti da to tržište procvjeta. I onda u sumrak odnosno u zalaz vlade 2011. dolaze stručnjaci poput Borislava Škegre koji nude vladi HDZ-a kao savjetnici projekt fondova gospodarske suradnje. I sada ćemo vidjeti nakon 10 godina, kada je faza izlaza suma sumarum tog cijelog projekta i da li je taj projekt polučio kakav rezultat vezano uz ulaganja u imovinu tvrtku odnosno kroz fondove gospodarske suradnje ili je taj projekt bio inicijalno zamišljen u biti da se ko fol, to promovira, a u biti da se osigura nekolicini ljudi koji su se s tim bavili posao narednih 10 godina uz ogromne prinose i zarade, bez ikakvog rizika. Podsjetimo se milijardu kuna je dala država iz svog proračuna u te fondove i milijardu kuna su dali privatni investitori, u većini su to privatni investitori bili ili mirovinski fondovi ili Agrokor i njegove i njegove tvrtke, znači opet oni koji su jako naslonjeni na državu i taj koncept koji je tada progurao g. Škegro je omogućio nekoliko tvrtki da 10.g. solidno žive, živjeli bi još bolje da ja nisam postao ministar 2012.g. i natjerao cijeli koncept i promijenio cijeli koncept na način da nisu dobijali fiksnu naknadu od 2% svake godine što znači 40 milijuna kuna 5 tvrtki svake godine, nego po onome što su uložili i na taj način u 4.g. ja bi rekao umanjio naknadu koju je država i investitori trebali uplatiti otprilike 100-tinu milijuna kuna koja po njima se trebala vratiti nakon deinvestiranja, ali vidjet ćete sada da ćemo biti sretni ukoliko se na kraju uložen novac izravna sa nulom odnosno taj projekt ne bude prouzročio neki gubitak u odnosu na ono šta je na početku bilo inicijalno zamišljeno.

Ista stvar je s Agrokorom, znači nevjerojatno je, znači da, da se ovakva situacija desila u SAD-u HANFA bi američka odnosno oni koji tamo kontroliraju situaciju bi takvu analizu napravila da bi, da bi vrlo vjerojatno istraga bila do te mjere detaljna da bi se sva pitanja, na sva pitanja bi se dali, dali odgovori. Ali ne možemo to u RH očekivati ukoliko ona koja je smislila koncept Agrokora i nazovi rješavanja krize u Agrokoru, svog prijatelja stavi za čelnika HANFA-e, pa neće njezin prijatelj nju istraživati, ne njemu je u interesu da nju pokrije, a ne da ju istražuje i da vidi da li je možda preko sa drugim članovima skupine Borg jer su svi bili članovi skupine Borg u onim mailovima famoznim ako se sjećate gospodinom koji je kasnije vodio Agrokor, da li je tu bilo kakvih razmjena informacija sa onim investitorima koji su u, u, i bili zainteresirani ulagati u obveznice Agrokora i da li su ti ljudi bili sigurni da će ukoliko kupe obveznice Agrokora koje su se u tom trenutku prodavale za 1/3 cijene, čak i manje, da li su bili sigurni da će to biti priznato pod dug i da će im država garantirati 100% povrata, pa tako može uložiti svatko, uložiš 30, a država ti garantira 100 i zaradio si 3 puta u manje od mjesec ili dva dana, tako može raditi bilo tko i biti veliki ekonomski strateg i stručnjak i na kraju se hvaliti kako je uspješan i kako je napravio izvrstan posao. Znači, problem u RH nije samo nerazvijeno tržište kapitala, nego nerazvijene institucije koje to tržište kontroliraju, kada se dese određene malverzacije da budu pravovremeni i da budu oštri, da na taj način povrate povjerenje ovaj eventualno ljudi koji danas, danas nije nikad bolje vrijeme za razvit takvo tržište jer jako puno kapitala ima, a nema se gdje investirati, znači i građani koji imaju štednju u bankama i fondovi koji evo čuli smo sada i mirovinski fondovi koji nemaju velike prinose, ali nemaju više gdje investirati, postoji velika potreba i velika potražnja za kapitalom, banke imaju relativno niske kamate, ali na depozite imaju blizu nuli kamate, u Njemačkoj su kamate čak i minus, tamo fondovi u ovom trenutku rade super, cvatu zbog toga šta svi dižu novac iz banaka jer dobit ćete negativnu kamatu da vam sačuvaju novac, doduše malo, ali svejedno nećete ništa zaraditi, niti ćete, niti ćete imati ikakav prinos i ljudi dižu novac i daju na fondove koje onda investiraju u određene tvrtke. Nažalost to se u RH ne dešava, rekao sam djelomično i zbog nepovjerenja građana u institucije, zbog ne bavljenja tim segmentom, zbog toga šta se sve u RH vezuje uz državu, ukoliko nije vezano uz državu velika je šansa, misle ljudi da će propasti i dok je takva filozofija normalno da i ovo cijelo tržište će bit takvo kakvo je. I ove tvrtke s kojima se trguje trguje se isključivo s onim tvrtkama koje isplaćuju neku dividendu jer više nema smisla kupovati, osim toga dionicu HT-a jer ona neće nešto basnoslovno rasti, nego ima konstantni svake godine isplatu dividende i onda si možeš kalkulirati kao što je rekao g. Đujić da li ćeš zaraditi nešto ili nećeš, on kao konzervativni ulagač ovaj je recimo kalkulirao da će zaraditi kroz određeni period i bio je zadovoljan sa tim prinosom, a netko tko je tada možda prodao te dionice, možda je mogao uložiti i zaraditi više, ali svaki ima, svaki čovjek ima svoj profil ulaganja odnosno odlučuje se na ono šta mu paše. Ono što želim reći je na kraju da uz regulaciju, jer mi danas donosimo pazite ovdje zakon, a radi se o 50 ili 100 firmi na koji će se on eventualno primjenjivati u budućnosti, znači to je, kako bi vam rekao, tržište koje gotovo u RH da ne postoji i sa te strane ja bi se iz pozicije Vlade htio više baviti time kako da razvijamo tržište kapitala, nego kako da regulacijama određene stvari definiramo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Marasu. Kolega Maras, govorili ste zapravo od ovih 50.-tak tvrtki koji su uglavnom velike tvrtke, koji su u, ili su bile monopolisti ili su bile u nekakvom državnom vlasništvu i to je ono što zapravo ostaci su tog našeg nažalost tržišta kapitala, nažalost nemamo malih i srednjih poduzeća na tržištu kapitala, rekli ste da ste bili ministar i da ste radili u nekakvim uredbama vezano za one FGS-ove koji su zapravo trebali smanjiti naknade u konačnici da te naknade se u konačnici ne preliju na te male i srednje, to je zapravo njihova funkcija bila ulaska u kapital, izlaska na tržište kapitala i onda izlaska iz takvih, znači da im budu poticaj da izađu, da mogu doći do tog financiranja koje nisu mogli dobiti putem bankarskih kredita, međutim to završava kako završava. Međutim ovdje je jedno pitanje šta je pred nama da male i srednja poduzeća kao što smo rekli da su vani oni prisutni na tržištu kapitala, a da kod nas ih nema, ovim uredbama sada im se olakšava da mogu pristupiti na tržištu kapitala. Ono što sam primijetio i što u nekoliko navrata čitajući i strani tisak sam vidio da su sada dosta aktualni fondovi koji upravo ulažu male i srednje tvrtke. Znači tu nije primarno cilj da se tvrtka proda i da se ostvari neki benefit iako se može i to, ali to je puno teže na taj način planirati nego ukoliko nađete solidan biznis da uložite. Ali to mora biti period ulaganja od deset i više godina kako bi se iz povrata odnosno zarade tih tvrtki isplaćivala dobit onima koji su investirali. S obzirom da je novca puno, takvih fondova ima jako puno.

Hvala lijepo. Kolega Maras, spominjali ste Agrokor u svojoj raspravi i spominjali ste sve situacije koje su se tamo dešavale oko bivše potpredsjednice vlade i šta je sve skupa radila i kako institucije u ovoj zemlji ne prate te događaje i nisu postupale po tom pitanju, ali treba još jednu stvar spomenuti. Dakle, kolege iz HDZ-a kada su branile tu situaciju, glavna obrana im je bila to nije javni novac, to nije hrvatski proračun nije koštalo niti kune. Pa nije bitno gdje se dešava pljačka i kome se otima nego je bitno da to nije dozvoljeno i da o tome trebaju institucije voditi računa. Dakle to je ono na što treba staviti naglasak. A što se tiče dionica, ja samo želim reći da danas je veći prinos od dividende u nekim poduzećima nego od štednje koju građani imaju u bankama. I to je ono što građanima treba približiti i o čemu ih treba educirati, zajedno sa svim rizicima koje takvo ulaganje nosi.

Šta znači kod Agrokora da nije izbuljen javni novac, znači neko je izgubio. Da li je to tisuće malih dobavljača koji su ostali bez dijela svojih potraživanja, da li su to malo veći dobavljači kao ovi što se sada bune pa odmah dobiju, stisne im država kaznene prijave za određene stvari koje su radili dok su poslovali sa Agrokorom? Neko je sigurno izgubio. Izgubio je neko veliki novac, ali za koje ne možemo točno detektirati koji su sve jer su to anonimne tvrtke, ali znamo tko je dobio. Konzultanti su dobili 500 milijuna kuna. Tko je podijelio taj novac, nažalost to ne znamo, ali bi se to trebalo također istražiti. S ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu.

Temeljem navedenog članka 207.a Poslovnika Hrvatskog sabora propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku. Molim predstavnika predlagatelja, poštovanog državnog tajnika Ministarstva pravosuđa gospodina Kristijana Turkalja da nam da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona. Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i Vlade Talijanske Republike o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona je članak 140. stavak 1. Ustava RH, a ovim zakonom se potvrđuje ugovor sklopljen između Vlade RH i Vlade Talijanske Republike o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka koji je sklopljen 9. srpnja 2019. godine. Bit ovog ugovora da se njima uređuje na jedan sustavan način međusobna razmjena podataka i klasificiranih podataka između nadležnih državnih tijela. U suštini ovdje se radi o stvaranju pravnog okvira i pravila za zaštitu klasificiranih podataka, uvode se istovjetni stupnjevi klasifikacija, određuju se obveze nacionalnih tijela za zaštitu podataka, također definiraju se nadležne institucije kao i postupanje u slučaju povrede zaštite. Važno je napomenuti da ovaj zakon ne izaziva dodatno opterećenje za državni proračun. Kako je u procesu sklapanja ovoga ugovora u fazi kada smo u potvrđivanju međunarodnih ugovora, tada više nije moguće mijenjati i dopunjavati postojeći tekst koji je potpisan. Slijedom tog Vlada predlaže da se ovaj Ugovor rasprava o njemu, provede, spoji prvo i drugo čitanje te da se donese, izglasa u hitnom postupku. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku, imamo repliku, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite.

Znači mi smo sa Italijom i imamo vrlo dobro i gospodarske i svake druge odnose. Znači ukoliko imamo određene stvari koje su vezane uz bankarski sektor, a imali smo situaciju prije 5, 6 godina da je jedna banka koja je u vlasništvu, hrvatska bivša banka u vlasništvu talijanske banke imala jedan ozbiljan problem vezan uz jedan umirovljenički račun gdje je bila osnovana sumnja da neki ljudi iz Hrvatske tamo spremaju svoj novac.

Zahvaljujem. Želite odgovor? Izvolite državni tajniče. Ovaj ugovor se odnosi [[Upadica: Ustanite se, molim vas.]] Pardon [[Upadica: Hvala.]] Ovaj ugovor se odnosi dakle na razmjenu klasificiranih podataka koje zajednički proizvode državna tijela obiju država ili koja razmjenjuju međusobno državna tijela dviju ugovornih stranaka, dakle, ne odnosi se na privatni sektor. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega, prof. Miroslav Tuđman, izvolite.

prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade RH i Vlade Talijanske Republike. Kao što smo čuli, o razmjeni uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. U osnovi zapravo se ne radi o zakonu nego se radi o ratifikaciji ugovora, a ono što bi trebalo s tim u vezi reći, mislim da se ne odnosi samo na taj ugovor nego i gdje nas to vodi, potpisivanje ovog sporazuma. Naime, 2007. g. donijeti su zakoni iz područja informacijske sigurnosti koji omogućavaju potpisivanje ovakvih bilateralnih ugovora između Hrvatske i drugih zemalja, a u svezi klasificiranih podataka koje države razmjenjuju i s kojima raspolažu. Iz predgovora odnosno obrazloženja ovoga ugovora stoji da je zapravo ambicija dviju strana u tome da se klasificirani podaci zapravo razmjenjuju kako stoje u političkom, sigurnosnom, vojnom, gospodarskom i bilo kojem drugom području u skladu sa zakonima i propisima stranaka. Međutim, to je ta ambicija, znači vrlo široko postavljena da se u tom smjeru ide, međutim, kao što je već rečeno iz ovog odgovora na postavljeno pitanje, klasificirani podaci zapravo u ovome zakonu prvenstveno se odnose na razmjenu podataka između javnih i primarnih subjekata stranaka koje se odnose na međunarodne poslove, nacionalnu sigurnost i obranu, kao i na industrijske aktivnosti i operacije. Ukratko rečeno, na međunarodne odnose, nacionalnu sigurnost, vojnu industriju i određene operacije. Odmah na početku mislim da treba reći da treba prihvatiti ovaj zakon, odnosno ratificirati potpisani ugovor između Vlade RH i Vlade Talijanske Republike. Međutim, i ne treba obrazlagati previše zašto se to radi zato što je to jedan u nizu ovakvih zakona koji smo imali u HS-u i ovom sazivu, a kažem već zadnjih 12-tak godina. Međutim trebalo bi podsjetiti možda na širi kontekst i zašto treba povesti računa o posljedicama ovakvog fragmentarnog, da kažem pristupanja i potpisivanja ovim zakonima. Mislim da danas nije sporno i da svi znaju da su informacije podaci pretpostavka gospodarskog, društvenog razvoja, ali i političke stabilnosti.

Interesi, znamo i da danas svjedočimo o tome da se ove velike platforme od Google-a ili Facebook-a naprosto ograničava im se pravo na korištenje informacija do kojih posrednim putem dolaze jer su to naprosto resursi za razvoj i sigurnost odnosno gospodarski utjecaj uopće na prilike u svijetu i na nacionalnoj i globalnoj razini. Ako je to tako sa informacijama i podacima, bez obzira na što se oni odnose, onda moramo biti svjesni da su klasificirani podaci često ključ za bolje razumijevanje tih mega informacija, o kojima ovisi i nacionalna budućnost, odnosno na temelju kojih se mogu artikulirati nacionalni interesi. Zato s pravom, kada raspravljamo o ratifikaciji ovoga ugovora, možemo si postaviti pitanje je li je ovaj ugovor samo fragment u jednome sustavu kojeg imamo ili naprosto nemamo taj sustav sa kojim možemo raspolagati sa svim ovim informacijama odnosno ovaj fragment u kojem je kakvo ima mjesto u tom ukupnom sustavu odnosno ukupnoj količini razmijenjenih informacijama sa svim državama i sa kojima već imamo potpisane ugovore. Mogli bismo postaviti sada i predlagatelju pitanje koliko smo potpisali takvih ugovora, sa kojim željama? Koliko je informacija razmijenjeno po toj osnovi? Tko je zadužen za praćenje, analizu i vrednovanje ukupne količine razmijenjenih informacija? Mislim da ne bismo dobili odgovor na takvo pitanje. S druge strane možemo ići dalje sa pitanjima tko su korisnici klasificiranih podataka unutar sustava? Ovdje imamo, na što bi želio upozoriti? Da ne samo da nemamo taj cjeloviti sustav nego imamo sigurno sive zone gdje se zapravo ne znaju precizno uloge i odgovornosti unutar i ovakvog jednog fragmentarnog sustava. I ovaj zakon definira sigurnosne provjere i certifikate koje djelatnici koji rade na tome moraju imati da bi mogli raditi. Za pretpostavit je da i dužnosnici imaju pravo pristupa tim informacijama da bi to imalo smisla. Međutim u našim zakonskim normama nemamo propisano da dužnosnici moraju imati certifikate o pristupu informacijama, drugim riječima taj sustav je fragmentaran da ne koristim neku drugu riječ. Čisto za ilustraciju nekoliko možda primjera. Prije dosta godina, mislim da je to bilo za vrijeme predsjednika Obame, američki predsjednik je imenovao veleposlanika za jednu zemlju, mislim da se radilo o afričkoj zemlji, međutim taj veleposlanik po logici stvari mora imati pristupa klasificiranim podacima ali naprosto od obavještajne zajednice nije dobio certifikat da može pristupati klasificiranim informacijama ali nije dobio certifikat naprosto što se neodgovorno ponašao sa tim podacima jer ih je nosio na svom laptopu, nije ih nikom dijelio, ali je naprosto na svom, imao je u svom laptopu a to je pretpostavka odnosno po uzrocima koji postoje da nisu dovoljno zaštićeni i naprosto nije mogao otići na tu dužnost na koju je bio imenovan. Da li vi možete zamisliti da se tako nešto kod nas može dogoditi? Mislim da kod nas čak nitko nije ni postavio pitanje da veleposlanici moraju imati certifikat prije nego što se imenuju, prije nego što odu na takvu dužnost, tako da je to jedno od tih pitanja koje bi trebalo S druge strane, mi kao saborski zastupnici imamo često primjedbe da nemamo pristupa određenim podacima ali pretpostavka za to je da imamo certifikat da možemo dobiti takve podatke. Dobiti samo certifikat, to je formalni preduvjet međutim taj formalni preduvjet pretpostavlja da postoje niz procedura koje se automatski mogu poduzeti u slučaju da iscure neki podaci da bi se utvrdilo odnosno da bi se spriječilo nenamjerno ili pak namjerno curenje podataka. Prema tome, to je nešto o čemu trebamo voditi računa i taj sustav bi trebalo u tom smislu uskladiti i doraditi. S druge strane, možemo navesti još niz ili barem jedan primjer ovdje za ilustraciju da nisam siguran da nedovoljno koristimo, imamo uvida u razmjenu količine tih podataka koji nisu nužno klasificirani podaci ali su podaci koji dolaze u sukob ili mogu doći u sukob sa zaštitom osobnih podataka, uzmite jedan jednostavan primjer, putujemo okolo po svijetu, radimo prometne prekršaje i doma nam dođu obavijest da moramo platiti određene kazne zato što smo prebrzo vozili ili krivo parkirali.

Mi nemamo ovdje službu i nemamo izvješća, nemamo uvida u tome koja je ta količina razmijenjenih podataka ne na razini pojedinačnih slučajeva nego ukupne mase podataka, koliko je naših ljudi radilo prekršaje u Austriji, Italiji ili nekoj drugoj zemlji, odnosno koliko je taj reciprocitet kada stranci rade te prekršaje odnosno u Hrvatskoj a to nam je naprosto pretpostavka da možemo logičnije, preciznije zaključivati i ovom Zakonu o prometu koji smo imali prije mjesec ili dva ovdje u raspravi. Prema tome, ono što bi zaključno trebalo reći, to je da ovaj ugovor odnosno zakon treba prihvatiti zato što je on pretpostavka za jednu kulturnu, preciznu, definiranu, organiziranu razmjenu klasificiranih podataka međutim ne smijemo samo na tome stati jer moramo biti svjesni da ako ćemo samo od fragmenata graditi taj sustav, sustav nikada nećemo imati, nećemo moći imati one koristi koje bi trebali imati, koje svaka racionalna državna uprava bi trebala iz toga izvuć, već da trebamo ove elementarne stvari postaviti na način da se cijeli taj sustav izgrađuje svrhovito i da imamo koristi od njih, ne samo, učinkovite koristi u smislu eksploatacije i korištenja tih informacija, a ne samo da budemo oni koji će znati pravila igre, a ne imati koristi iz tih pravila. Evo, reko sam već da će HDZ podržati ovaj zakon. Zahvaljujem poštovanom kolegi Tuđmanu. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika GLAS-a poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče. g. Državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, dakle, potvrđivanje ugovora između hrvatske Vlade i Vlade talijanske republike o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka samo da kažem GLAS će podržati ovaj zakon, to je jedan u nizu, mi smo ovdje već ratificirali jedan niz takvih zakona, to je važno, važno je općenito, a posebno je važno između članica EU, a dodatno posebno važno između susjeda odnosno u ovom slučaju zapravo dvije zemlje koje ja bi rekla snose glavni dio odgovornosti za jedno malo, ali neobično i strateški i ekološki i u svakom drugom pogledu važno more, a to je Jadransko more. Dakle, kad govorimo o klasificiranim podacima najčešće mislimo na različite vrste obavještajnih podataka. Međutim, u ovom slučaju zapravo u tu kategoriju treba uključiti mnoge podatke koji se površinski da tako kažem odnose na zaštitu okoliša, na specifično zaštitu Jadrana, na kruzerski turizam u Jadranu koji je postao jedno ozbiljno sigurnosno pitanje, na Jadran kao globalnu turističku destinaciju.

Jedan od razloga za to je i činjenica da RH želi ući u Schengen i u ovom trenutku je u jednoj, pa ja bi rekla možda od najosjetljivijih situacija gledajući dosadašnje iskustvo sa državama koje su imali problema ulaska u Schengen, dakle u ovom trenutku RH je od Europske komisije na odlasku dobila pozitivnu ocjenu i zaključak da je tehnički spremna ući u Schengen, za nas je to važno, za hrvatske građane je to neobično važno, cijela serija hrvatske Vlade radila na postizanju i ispunjavanju tih kriterija i to je jedna od onih stvari po kojem građani najdirektnije osjećaju ulazak u EU, zato što je to naprosto onaj jedan europski san slobode kretanja ljudi. Jasno je da je on bitno modificiran od izbjegličke krize 2015. g. ali svejedno je, svatko tko se vozi od Slovenije do, dakle preko granice tu do recimo s trajektom preko u Italiju ili bilo gdje putuje u Europu zna o čemu se radi i koja je razlika između ljudi ili građana država koje jesu u Schengenu i nas koji smo u EU, ali nismo u Schengenu. Zašto kažem da je u ovom trenutku to za nas jedan od najosjetljivijih momenata? Zato jer je kao što su i Rumunjska i Bugarska pred niz godina dobile pozitivnu ocjenu za pripremnost, dakle tehničku sposobnost da funkcioniraju unutar Schengena i nakon toga godinama nisu do danas današnjega ušle u Schengen i primljene u Schengen iz isključivo političkih razloga, odnosno političke procjene da li su u stanju stvarno funkcionirati i braniti vanjske granice EU.

Hrvatska je priključena direktno na Schengen i Hrvatska je što se populacije tiče, mala, dakle u tom pogledu nije velika opasnost, a što se geografskog položaja tiče, on je u tom pogledu bliži tom i toj identifikaciji sa zemljama Schengena nego što je u slučaju Rumunjske i Bugarske. Međutim pitanje političke procjene je još uvijek važno i pitanje političke procjene sada više nije pitanje je li smo u stanju upravljati integriranim upravljanjem granica, da li imamo sve što je potrebno na tim graničnim prelazima, sada je u pitanju da li smo politički u stanju i da li smo politički vjerodostojni da dobijemo zeleno svjetlo i od EU Vijeća da se kvalificiramo za ulazak u Schengen, a to ima veze sa cijelim nizom stvari i cijelim nizom političkih poruka i političkog profiliranja koje Hrvatska na međunarodnoj sceni, u prvom redu na ovom slučaju na europskoj sceni u kojoj mjeri funkcioniraju njene institucije, od pravosuđa, o kojem će se raspravljati večeras u ovoj sabornici do Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa do pučke pravobraniteljice, dakle do cijele institucionalne infrastrukture. U onoj mjeri u kojoj se Hrvatska pokaže politički vjerodostojnom će EU Vijeće o tome odlučiti i mislim da nitko ne treba imati iluzija da je ulazak u Schengen samo tehničko pitanje, to nije, tehničko pitanje je nužan uvjet, dakle ispunjavanje tehničkih uvjeta je nužan uvjet, ali nije dovoljan uvjet. Dovoljan uvjet, uz ovaj nužan je i to političko profiliranje. Ovakva vrsta suradnje, pogotovo sa susjedima je svakako jedan pozitivni korak, ali je bitno i da Hrvatska pokaže neku političku samosvijest, da pokaže neko, ako hoćete i političko samopoštovanje i u tom smislu smatram apsolutno neprihvatljivim i korak u potpuno pogrešnom smislu činjenicu da je ovaj Sabor ustupio svoju sabornicu, dakle svoje mjesto zakonodavne vlasti i višestranačja za sastanak jedne političke stranke. Za sastanak jedne europske političke stranke, naime Europske pučke stranke. To je do sada nečuveno. Nečuveno zbog toga što de facto govori o provincijalnosti, govori o nesamopoštovanju i govori od sudstva, poštivanje dostojanstva svoje temeljne zakonodavne institucije i u tim uvjetima, ako mi mislimo, da ako sami sebe ne uvažavamo i ne uvažavamo svoje institucije, da će netko drugi imati u nas povjerenje i politički prepoznati nas kao jednu ozbiljnu državu i kroz to uz tehničke uvjete zaključiti da imamo i političke uvjete da uđemo u Schengen, ljuto se varamo. Ovdje smo sami sebi pljunuli u juhu, kao što se to kaže, sami smo pokazali nepoštovanje prema svojim vlastitim institucijama i u tom smislu ovakav zakon o razmjeni klasificiranih podataka je vrlo dobrodošao jer pokazuje da mi tehnički smo u stanju surađivati, međutim bez političke, ne napuhavanja, ne pravljenja važnim, ali političke normalne samosvijesti i poštivanja vlastitih institucija sa ili bez ovakvog zakona mi taj cilj postići nećemo.

Zahvaljujem poštovani kolega Maras. Dakle, već imate jednu opomenu, zloupotrijebili ste institut povrede Poslovnika, imate već jednu opomenu, svjesno ste ušli u to, ali neću vam izreć ponovnu opomenu i oduzet riječ, ja vas molim klonite se ubuduće takvog ponašanja, možete zatražiti stanku, pa onda možete iznijeti svoj stav i ja vas molim nemojte zloupotrebljavati institut povrede Poslovnika i smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Prelazimo na slijedeću raspravu poštovanog kolege Petra Škorića nema, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite kolega. Kolegice i kolege, pa evo ja pozdravljam donošenje ovog sporazuma, moram, vrlo kratko ću reći neka svoja pitanja zato što, moram reći da se čudim da već od prije nemamo ovakav sporazum, nego ga donosimo tek sada, ali dobro, bolje ikad, nego nikad, mislim da je već kroz dosadašnje rasprave naglašena važnost donošenja ovog sporazuma. Između ostalog mislim da je vrlo važno da ga imamo sa susjednim, sa susjednim zemljama, ne samo zemljama članicama EU, ali, jer ovakva suradnja predstavlja prije svega važnost i zbog sigurnosnih pitanja, pogotovo i zbog migrantske krize, ali suzbijanja i nekih organiziranih kriminala koji se odvijaju na našim područjima, naših zemalja i na ovoj ajmo to tako reći balkanskoj ruti koja ide s istoka prema zapadu. Mene zanima samo ako mi možete odgovoriti koliko zemalja EU još nema ovakav sporazum sa RH? Dakle, mi danas donosimo bilateralni sporazum sa Italijom, zanima me koliko još zemalja članica EU postoji da nemaju ovakav vid suradnje sa našom državom i da li postoje neke zemlje članice izvan EU s kojima već imamo sklopljene ovakve sporazume? Mislim da je vrlo važno da to imamo i čudi me malo da, dobro to nema veze tolko s nama, nego na nivou cijele EU, da ne postoji nekakav model da imamo pokrivenu svu suradnju sa svim zemljama članicama EU čija, čija smo već članica, nego sad svaki tjedan praktički donosimo nekakav sporazum, evo ovo je sad Sporazum o razmjeni klasificiranih podataka, prije 2-3 tjedna smo imali Sporazum o vojnoj suradnji sa ne znam Portugalom, pa onda imamo Sporazum o humanitarnoj suradnji, da ne postoji nekakav model da mi ko zemlja članica EU se podrazumijeva da imamo svu tu suradnju sa svim zemljama članicama, evo to je ono neko moje pitanje, znam da to nema previše veze samo s nama kao RH, nego je pitanje cijele EU, ali evo zanima me isključivo ovi podaci, dakle koliko je još zemalja članica s kojima nemamo ovakav vid suradnje i kada možemo očekivati, u kojom, kojom dinamikom bi se ti sporazumi mogli, mogli donositi jer evo da, da ne ulazim sad u detalje, vrlo je važno pitanja, vrlo su važna pitanja koja se reguliraju ovakvim vidom sporazuma i suradnje između zemalja članica. Imamo repliku, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo. g. Đujić, u vašoj ste raspravi spomenuli jednu stvar koja bi trebala biti sama po sebi se podrazumijevati, a to je da razmjenjujemo podatke sa svim državama članicama EU klasificirane i da to funkcionira kao jedan sustav kako bi imali u potpunosti pregled situacije, mislim da je to jedna od stvari koja će i povećati sigurnost RH i je smisao opće našeg članstva u EU, jedini problem je šta neke stvari, neke informacije, naša država ne koristi na način na koji bi trebala koristiti. Evo spomenuo sam bio u svojoj raspravi, sa Italijom nas povezuje puno toga, nažalost puno toga i gospodarski lošega, znači imali smo situaciju mogućeg pranja novca u jednoj banci koja nije rezultirala ni sa čime, znači Italija vjerojatno nije dala te podatke i to je recimo problem, kad imate sporazum, a podaci se ne isporučuju.

Zahvaljujem kolega Đujić na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Evo, polako se bliži, ja bi rekao danas jedna ključna rasprava koja je dosta vezana sa ovom, radi se o izvješću Vrhovnog suda i stanju u pravosuđu u RH, a koja bi trebala pokazati da na temelju korištenja klasificiranih podataka koje se dosta često koristi u nekim situacijama koji su vezani uz pravosuđe, sudstvo, policiju itd., koje bi trebala ta rasprava pokazati gdje je hrvatsko pravosuđe, na koji način hrvatsko pravosuđe funkcionira. Ono šta smo čuli tijekom rasprave, a što je doprinijelo našoj zabrinutosti da i uz sve moguće sporazume potpisane sa svim susjednim, prijateljskim i drugim zemljama i u EU i mimo nje, imamo situacije gdje naši susjedi, primjerice Mađari ignoriraju naš pravosudni sustav. Zbog čega bi oni nama uopće dali podatke o Hernadiju ukoliko nam ne daju Hernadija. Znači, jedina satisfakcija od ovoga što je maloprije g. Đujić ovdje govorio je da Hernadi ne može izvan Mađarske izaći, a tamo uživa status još uvijek miljenika tamošnje politike, direktora MOL-a koji je u Hrvatskoj jako utjecajan kroz INA-u i de facto INA-u i dalje koristi kao svoju veleprodaju, odnosno maloprodaju, pardon. Znači sa te strane vidimo da nekada i sporazumi koje imamo sa zemljama ne urode plodom, kao što sam rekao i u situaciji jedne hrvatske banke talijanskog vlasnika gdje je postojala osnovana sumnja jer se našao ogroman novac na računu osobe koja to nije bila u Italiji, ali nikada nismo čuli informaciju od talijanske države zbog toga što je interes talijanske države bio veći da zaštiti gospodarski subjekt i svoj odnosno veliku banku na svojem teritoriju nego da da informacije hrvatskoj strani i to je ono osnovno suštinsko pitanje na koji način se mi možemo osigurati i osigurati kvalitetu informacija kako bi naši pravosudne institucije i tijela države mogle odrađivati svoj posao. Naravno da kada govorimo o suradnji sa drugim državama, ključan, i sa država okvira EU, ovaj podatak je zbilja nevjerojatan koji smo čuli tijekom rasprave, a taj je da osim suradnje sa klasificiranim podacima očito HDZ ne preza niti od poprijeko političke suradnje sa svojim kolegicama i kolegama unutar Europske pučke stranke i koristi državnu imovinu odnosno državnu sabornicu, to je stvarno šokantan podatak, meni je nevjerojatno da nitko na to danas još iz HDZ-a nije reagirao da li je to njima prihvatljivo ili nije, a vezano je uz to da će ovdje u hrvatskoj sabornici sjediti predsjednici stranaka Europske pučke stranke, možda na mjestu g. Grmoje će sjediti g. Vučić, možda na mjestu g. Arsena Bauka će sjediti g. Orban i HDZ je privatizirao i politički degradirao našu sabornicu i naš HS i to je također jedna od stvari o kojoj bi trebalo porazgovarati i koju bi trebalo spriječiti i koja nije smiješna nego je zbilja ozbiljna tema o kojoj bi trebalo raspravljati, trebali bi se svi tome suprotstaviti. Tako da apsolutno podržavam sporazum i suradnju na onim područjima koje su normalne i koja štite naš dignitet kao države i naša prava i koja ostvaruju naša prava, a jedan od tih područja je i razmjena klasificiranih podataka, ali ne podržavam suradnju koja unizuje hrvatski parlament i sabornicu i na taj način omogućuje stranačkim funkcionerima EPS-e da ovdje de facto održavaju svoj stranački plenum. To nema nigdje u nekim normalnim civiliziranim demokratskim zemljama jer to jednostavno se ne dopušta. Ili u Bundestagu u Berlinu? To vidjeli niste i ne možete, mogu jedino sjediti gore na galeriji, a onda im se mi možemo pozdravom ili kako to obično bude, ovdje kad gosti dolaze u Sabor obratiti i prihvatiti njihovu nazočnost. Ovako dopustiti da netko tko nije, kako bih rekao, izabran od hrvatskih građana, koristi sabornicu, pa onda bi mogli za bilo što koristiti ovdje sabornicu. Možda za projekcije filmova? Nemojte to raditi kolegice i kolege, mislim da to nije u redu, da trebamo zaštiti svoj Sabor, surađivati sa drugim zemljama da, ali na ovaj način ipak ne. Tako da, na kraju rasprave evo želim reći da podržavam ovaj sporazum. Nadam se da će on rezultirati efikasnijim radom naših institucija, pogotovo pravosuđa koje je nažalost takvo kakvo je u Hrvatskoj, a o tome ćemo pričati malo poslije, znači, hrvatski građani nemaju nikakvo povjerenje u hrvatsko pravosuđe. Nažalost, naši dužnosnici pravosudni ne ulijevaju povjerenje da će se to bilo kako popraviti, kao što je rekao jedan odvjetnik, problem hrvatskog pravosuđa nije samo to što je pravosuđe loše nego što reagira na poticaje na koje ne bi trebalo reagirati i sa te strane nažalost, HDZ je tu napravio nered 90-ih, a i dalje nastavlja kadrovirati po hrvatskim sudovima, sa hrvatskim sucima, ali to je rasprava, kažem, za malo kasnije kada ćemo čuti kakvo je tamo stanje odnosno što zastupnici misle o hrvatskom pravosuđu, a vjerujte mi i 90% hrvatskih građana da situacija nije zadovoljavajuća i da ju konačno treba početi mijenjati, a ne možemo je mijenjati sa trulim dogovorima između sudaca, kada jednu druge pokrivaju i ne gledaju i ne misle o interesu hrvatskih građana. Onda nam neće trebati niti klasificirani podaci niti bilo što jer na kraju, hrvatsko pravosuđe nažalost, ne kažem, većina sudaca vjerojatno i radi korektno svoj posao, ali HDZ preko onih koji upravljaju hrvatskim pravosuđem je stavio svoju šapu i onemogućava da sustav funkcionira na način na koji bi to hrvatski građani očekivali, pa čak i mnogo sudaca je nezadovoljno sa stanjem u hrvatskom pravosuđu, ali nažalost to ne možemo promijeniti dok god se ne promijeni politika koja je na vlasti u RH, počevši sa predsjednicom RH koja nas je, koja nas je ovaj usrećila sa tim stavom preko Vrhovnog suda, tako da danas ćemo čuti situacijom preko Vrhovnog suda, tako danas ćemo čuti o tome dosta, a da bi imali kvalitetno pravosuđe moramo puno toga napraviti, a da bi ono moglo raditi moramo imati kvalitetne podatke i sa te strane ovaj sporazum podržavam i još jednom kažem, apeliram na sve, vidim da je došo i kolega Bulj ovdje, da, da se suprotstavimo tome da HDZ stranački koristi naš HS.

Prelazimo na replike, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Kolega Maras, kad ste spominjali primjere oko suradnje s Mađarskom i neke primjere oko suradnje s Italijom, sjetio sam se da je državni tajnik u uvodnom izlaganju čini mi se rekao da po ovom sporazumu zemlje članice i Italija i RH same međusobno određuju razinu klasifikacije i razinu dokumenata koje će razmjenjivat, kako u reciprocitetu, dakle što važi tamo važi i kod nas, ali iz toga se i da zaključit, ne znam ispravite me državni tajniče u završnom izlaganju da ovoga postoji vjerovatnost i da neke informacije zemlje ne budu razmjenjivale unatoč ovom sporazumu tako da i na to treba obratit pozornost jer ako se neće razmjenjivat svih podaci koji su nama kao zemlji interesantni, onda je pitanje uopće i potrebe donošenja ovog sporazuma iako je bolje ga imat, nego ne imat ništa. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sporazum je koristan i potreban ukolko se primjenjuje, ukolko se ne primjenjuje, ukoliko naše institucije ne rade svoj posao, onda svaki sporazum koji imate ne morate ga i ne možete ga koristiti na onaj način na koji bi trebao, znači ja podržavam potpuno razmjenu podataka, ali podržavam i dostupnost podataka i podržavam dostupnost i osoba koje su napravile kaznena djela u RH od strane drugih država i obavezu izručivanja, znači mi imamo jedan nakaradni sustav, znači imamo ljude kojima je presuđeno za kazneno djelo u RH, odu u BiH i tamo žive na neki način kako žive, javljaju se, još uvijek su društveno utjecajni, još uvijek imaju vrlo dobre kontakte, pa i sa nažalost sucima u RH, o tome se sami hvale u medijima, tako da nažalost naš je sustav, naš je sustav još uvijek ne, ne dovoljno dobar za standarde koje bi zajedno htjeli imat. Prelazimo na slijedeću repliku, poštovana kolegica Sunčana Glavak, izvolite. Kolega Maras, i ja podržavam istinitost podataka, ali ne podržavam vašu neinformiranost i žao mi je kada tajni agenti, recimo 007, nisu upoznati sa činjenicom da je 11. veljače g. Joseph Daul uputio pismo HS u kojem ga je zamolio da se ustupe prostori koji su i ustupljeni na sjednici predsjedništva HS 16. travnja, donijeta ja takva odluka da će za 75.000,00 kn otprilike koje će platiti EPP biti ustupljeni prostori, što nije usamljena stvar, tako je to bilo u Europskom parlamentu, bilo je u Litvi, Danskoj i Finskoj. Stoga kolega Maras, ako niste upoznati s time, onda vas molim da se prestanete čuditi, da se malo upoznate sa situacijom, da se informirate kakvu je odluku donijelo predsjedništvo HS i nemojte biti ljubomorni na to što će HDZ biti domaćin najvećeg političkog skupa ikada u RH. Ja se od HDZ-a više ničemu ne čudim, tako da ako ste vi prepoznali čuđenje u mojem, u mojoj diskusiji, ja se od HDZ-a više ničemu ne čudim, znači svjestan sam da HDZ koristi ovu državu kao da je njegovo osobno vlasništvo i to nije od jučer, to je već godinama, od privatizacije na dalje, možda je to vama smiješno, ali hrvatskim građanima to nije smiješno i to je problem koji RH ima, od pravosuđa do imovine javnih poduzeća, ponašate se kao da je to vaše vlasništvo i sada ste samo to projicirali na HS.

Čl. 238. mislim da niste čuli, a ja vjerujem da ste čuli da biste reagirali na završetak ovoga o čemu je govorio kolega Maras. Za početak vrlo ste nepristojni, svodite to na neke niske grane ovdje i replicirate meni i odgovarate mi na nešto što uopće nisam rekla. Prema tome, ako ste se vi našli uvrijeđeni time što vas nitko nije informirao o tome što se događa na sjednicama predsjedništva, to je vaš problem, pa možda ste irelevantni, pa vas ni ne trebaju informirati o tome.

S ovime smo iscrpili sve rasprave po ovoj točki dnevnog reda.

U ime Kluba zastupnika SDP-a, a vezano uz točku dnevnog reda Izvješće o radu Vrhovnog suda odnosno sudske vlasti u RH za 2017. i 2018.g. molim stanku u trajanju od najmanje pola sata. Naime, s obzirom da je danas listopad 2019. g., a da je na dnevnom redu izvješće za 2017. g. držim da zastupnici nisu imali dovoljno vremena da se za njega pripreme pa bi trebalo odobriti još barem pola sata kako bi se zastupnici mogli pripremiti, ali šalu na stranu. Uvažene kolegice i kolege, ovo je apsolutna sramota. Izvješće o radu sudske vlasti u RH za 2017. i 2018. raspravljamo tek u 2019. g. Dvije godine nakon što su se neki događaji o kojima bi danas trebali razgovarati, dogodili. I to zašto raspravljamo sada? Ne zato što su vladajući to htjeli, ne zato što su vladajući mislili da u našem pravosuđu ima problema oko kojih bi se Sabor trebao očitovati. Ne nego zato što je oporba intervenirala, zato što je iskoristila svoje poslovničko pravo i zato što je uvjetovala i inzistirala da se ova rasprava uvrsti u dnevni red. A što se vladajućih tiče, vjerojatno je i u pravosuđu sve super. I kao što je u izvještaju g. Plenkovića, Godišnjem izvješću Vlade, sve bilo super kao da smo u Švedskoj, tako je za vladajuće očito super i u pravosuđu. Nije bilo situacije da se optuženi za dugogodišnje dugotrajno silovanje puštaju na slobodu, umjesto da im se izrekne istražni zatvor, nije bilo zastare u predmetima g. Kutle, nisu osobe s problemima u razvoju završile u zatvoru i onda zbog toga umrle. Ali mi se u oporbi s time ne slažemo, inzistirali smo, a s obzirom da 2 godine nisu bile dovoljne za pripremu, tražimo još pola sata kako bi se zastupnici mogli pripremiti. 2019. jedno, a 2018. isto tako u svibnju mjesecu, tako da te imali dovoljno vremena, ali ako vam je potrebno još pola sata budem razmislio još malo, dok kolega Škibola kaže svoje mišljenje. U ime Kluba Nezavisne liste mladih tražim stanku, također kao g. Grbin od pola sata, iako smatram da bi ta stanka trebala biti i puno duže s obzirom na proporciju korupcije u hrvatskom pravosuđu. Ono što me šokiralo jest istraživanje o povjerenju u pravosuđe iz 2016. g. koje je odradilo Ministarstvo pravosuđa na preporuku GRECO-a. Suci koji su bili ispitani u toj anketi, njih 64% smatra da je korumpiranost sudaca jedan od glasnih uzročnika nepovjerenja u hrvatsko pravosuđe. Smatram da je to šokantan podatak i moje pitanje je tko će odgovarati zbog trenutnog stanja hrvatskog pravosuđa?

Poštovani potpredsjedniče, tražim stanku u ime Kluba HDZ-a kako bi se unutar kluba još jednom konzultirali o svemu što je napravljeno u pravosuđu kako bi se popravilo stanje u pravosuđu. Isto tako, kroz mini-reformu gdje smo uveli neke nove institute kao što je ogledni spor koji bi također trebao dovesti do smanjenja broja predmeta na sudovima. Također, ukinuti su prekršajni sudovi i spojeni sa općinskim sudovima, kako bi, u stvari, zato što je smanjen pritisak predmeta na prekršajnim sudovima i kako bi na taj način ravnomjerno bio raspoređen broj predmeta na sve suce. Isto tako, kako bi ukazali na to da nije dobro da se na temelju pojedinih slučajeva stvara kompletno negativno mnijenje i nepovjerenje u sustav pravosuđa jer to nije dobro iz razloga što ne smijemo u društvu stvoriti takvu klimu da sudi ulica i da se sudi kroz medijski prostor. Sudovi moraju suditi nezavisno na temelju utvrđenih činjenica i mislim da jedino tako možemo ostvariti ono što je cilj, a to je vladavina prava.

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani g. Sessa, pravosuđe je danas u Hrvatskoj na niskim granama. Građani vam ne vjeruju, ne vjeruju vama koji ste odgovorni za stanje u pravosuđu, koji ste kadrovirali znači u pravosuđu, znači stvorila se jedna kasta ljudi koji o svemu odlučuje, a koja je odlučila ne poštovati zakone RH. Naime, vi ste i nedavno znači DSV koji unaprjeđuje suce, znači to je kasta, da, kojoj i vi pripadate, odlučila je ne primjenjivati zakone koji su doneseni ovdje u HS-u jer ste kod izbora sudaca Visokog kaznenog suda primijenili stara pravila, a niste se vodili zakonima koji su doneseni ovdje u HS-u. Kako može hrvatsko pravosuđe funkcionirati kad oni koji su krema pravosudnog sustava ne poštuju zakone koji je donio ovaj HS? Kako može hrvatsko pravosuđe funkcionirati kad suci izbjegavaju objaviti svoje imovinske kartice, a ova Vlada i ova vladajuća većina im ide u korist. G. Sessa, vi sami kad ste imali jednu preprodaju zemljišta s Agrokorom, također niste prijavili u svojoj imovinskoj kartici tu transakciju. Nepovjerenje u pravosuđe, posebno ovu elitu koja unaprjeđuje i bira suce je ogromno i to treba mijenjati. Ja sam išao čak toliko daleko da sam rekao da bi trebali primijeniti model prijevremenog umirovljena sudaca. Ne samo zbog sudaca iz bivšeg režima nego i zbog sudaca koje ste vi imenovali. Koji su imenovani po podobnosti, a ne po stručnosti, znači koji nažalost, donose presude koji ruše povjerenje hrvatskih građana u pravosuđe. Zahvaljujem.